smatram da ste svojim postupkom povredili član 87. Poslovnika koji govori o danima i radnom vremenu Skupštine. Naime, po pravilu, Skupština radi utorkom, sredom, četvrtkom od 10,00 do 18,00, stav 3. kaže radi posle 18,00 časova ako predsednik Narodne skupštine obavesti najkasnije do 16,00 časova tog dana, poslanike o razlozima za produženje rada. Vi ste nastavak sednice, koju smo započeli u petak u 17,00 časova i završili negde posle ponoći, rano u subotu ujutru, zakazali za 17,00 časova u nedelju. Poslovnika. Razmišljao sam i pokušavao da shvatim koji je razlog, s obzirom da ste prošli put, kada smo celu noć raspravljali o amandmanima na Zakon o javnim preduzećima, rekli da je to bila odluka vas i vašeg kolega Arsića, da ste vi doneli tu odluku da se radi noću. Ovaj Poslovnik, mislim, da vam ne daje toliko široka prava.

Gospodine Đurišiću, po ovom članu po kojem ste se javili, vi morate mene da upoznate sa vašim razlozima, zašto smatrate da sam ja prekršio Poslovnik, a ne o vašim razmišljanjima itd. Ja vas upoznajem sa razlozima, vi volite Oskara, ja vama dajem Oskara za najveću bahatost. Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Veoma bih cenio da ste vi bili na kraju rasprave prisutni pre dva dana i da ste onda, kada sam objavio da će nastavak sednice biti u nedelju u 17,00 časova, onda dali razloge zašto ne treba taj nastavak sednice da bude u nedelju u 17,00 časova, ali pošto vi tada niste bili prisutni u Narodnoj skupštini, žao mi je, ostali narodni poslanici su prihvatili odluku predsedavajućeg. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Skupština će se izjasniti u danu za glasanje. Izvolite, gospodine Nikoliću. Gospodine predsedavajući, član 107, možda večeras bude iznenađenje, da pored Leonarda di Kaprija, i vi dobijete Oskara, ali zaista po Poslovniku, mislim da smo, ili ste dužni da, makar čujemo obrazloženje zašto počinjemo u pet časova posle podne u nedelju. To se više ne tiče narušavanja dostojanstva narodnih poslanika. Mislim da se radi čak i o gaženju dostojanstva narodnih poslanika, građana, javnosti u radu, jer mi ne znamo da li će posle šest časova biti direktnog prenosa. Između ostalog, pored toga što komuniciramo sa vama, sa predstavnicima ministarstva, ovako važnim sistemskim zakonima, mi se obraćamo i javnosti, građanima, obrazlažemo i ministarki da prihvati amandmane, zašto treba da prihvati amandmane i građanima zašto je ovaj zakon loš, a naši amandmani dobri. Dakle, obesmišljavate, mislim, javnost u radu, gazite po dostojanstvu narodnih poslanika, jer ovo nije pristojno vreme za rad. Možemo da radimo, radićemo, nije nam prvi put, ali nam makar dajte obrazloženje zašto radimo od pet posle podne, kada su se stekli svi tehnički uslovi da radimo od 10,00 ujutru. Zahvaljujem, gospodine Nikoliću. Delom, obrazloženje je isto kao što sam dao gospodinu Đurišiću, prvo kada govoriti o Oskaru, mislim da građani Srbije cene ako je neko prisutan sve vreme za trajanje Narodne skupštine, a neko povremeno svrati i onda optužuje narodne poslanike koji čitavo vreme sede u sali, zašto su oni u sali. Smatramo da su ovi zakoni veoma važni za građane Srbije i mi ćemo raspravljati svakog dana, ako je potrebno, u interesu građana, tako da nemam drugo obrazloženje, osim da mi je takođe žao što niste bili prisutni na kraju rasprave i da onda u trenutku kada sam ja rekao da je nastavak u nedelju u 10,00 dali svoje argumente zašto smatrate da ne trebamo da nastavimo u nedelju u 17,00 časova. Zahvaljujem se. Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne)Hvala. Prelazimo na Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na naziv glave 1. naziv članai član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite, gospodine Đurišiću. Poštovana ministarko, ovaj amandman je jedan od ključnih amandmana na Predlog zakona o platama zaposlenih, o sistemu plata, mada ta reč sistem, kao što sam govorio u načelnoj raspravi, uopšte ne oslikava suštinu ovog zakona. Naš amandman je predvideo ono što vi niste, a to je da se ovaj zakon pozabavi platama u javnim preduzećima, platama u Narodnoj banci i platama zaposlenih u javnim medijskim servisima. Javni sektor, u očima građana, pogrešno nekad čine sve ono što ste vi nabrojali u članu 1. jer se mešaju pojmovi državnih činovnika, nastavnika, lekara i svih ostalih koji su nabrojani i koji će po slovu ovog zakona, ukoliko ovako bude usvojen, u budućnosti imati smanjene plate, ali građani doživljavaju javna preduzeća kao deo tog sistema i najčešće kada se govori o nepravdama u razlikama u platama za iste poslove koji se obavljaju, prave se poređenja između plata u javnim preduzećima, ili u Narodnoj banci sa platama činovnika ili platama u školama. Bez obzira što čitajući vaše obrazloženje, u stvari, prva rečenica kojom ste obrazložili neprihvatanje amandmana upravo objašnjava svu besmislenost ovog zakona, jer ste vi rekli da se ne prihvati iz razloga što je novi sistem plata zaposlenih u javnom sektoru zasnovan na delatnosti i prirodi poslova koje pruža administracija i javna služba, koji je do sada bio uređivan posebnim pravilima. Znači, posebna pravila su postojala i do sada. To što vi niste bili u stanju da uvedete red dve godine i što sada sedamsto dana, pošto ste obećali da ćete neki posao završiti u sto dana, dolazite i pričate da ćete nešto uraditi, jednostavno nije istina, jer kada se čita ovaj zakon i kako budemo prelazili na dalje članove, mi ćemo videti gomilu podzakonskih akata i novih zakona i ponovo ćemo imati jednu šumu propisa koja neće uvesti red u ovu oblast. A, oblast koja najviše zahteva red, a to su plate u javnim preduzećima, u Narodnoj banci ili u medijskom servisu, ovaj zakon ne tangira i očigledno neće tangirati ni jedan zakon koji ova nesposobna Vlada može da predloži. Jedina dobra vest za građane Srbije je što su ovo poslednji dani ove nesposobne Vlade, što ćemo vrlo brzo imati izbore i vi i vaše kolege iz Vlade nećete više biti u prilici da predlažete ovako loše zakone. Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Izvolite gospodine Kovačeviću. Dame i gospodo, Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru verovatno je i poslednji sistemski zakon koji usvaja ovaj parlament. Sama reč sistemski govori da on mora da ostane i ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen. Razlog ovakvog predloga amandmana i verovatno sledećeg predloga amandmana jeste u dubokom neshvatanju uloge države i javnog sektora. Mi se danas nalazimo u situaciji da se mešaju suštinski dve stvari. Te dve stvari potiču iz prava na uređenje funkcionisanja države i prava vlasništva. Imate opštu državu koja praktično uređuje i javna preduzeća koja su tu da funkcionišu. Moje veliko iznenađenje svakako jeste, kada narodni poslanici iz opozicionog dela govore o funkcionisanju javnih preduzeća koristeći sistem funkcionisanja od pre četiri-pet godina. Ja sam ubeđen kada bi se raspitali, kada bi pitali direktore, pre svega, danas najviše pominjanih javnih preduzeća, koja kontroliše i koji su vlasništvo Republike, pre svega, EPS, „Srbijagas“, „Železnice“, da bi shvatili da je u tim preduzećima danas počeo proces transformacije odavno. U EPS-u, u „Srbijagasu“, u „Železnicama“, prosto dolazi do potpuno drugačijeg mehanizma funkcionisanja u odnosu na ono što mi znamo. Zadnjih dana, zadnjih meseci nivo promena je toliki, da u zadnjih 40 godina te promene nisu bile tolike. Ja znam da malo ljudi može da shvati i da razume, da EPS, „Srbijagas“, „Železnice“ prelaze sa jednog stacionarnog, teritorijalnog oblika organizovanja u funkcionalni, da se danas u EPS-u, u „Srbijagasu“, u „Železnici“, desetine i stotine, hiljade radnih mesta promenjeno, da su promenjene plate i koeficijenti i to govori o promenama koje su suštinske i sistemske. Mi danas regulišemo funkcionisanje u javnom sektoru. U javnim preduzećima te promene se već dešavaju. Naravno, da suština razumevanja funkcionisanja države je potpuno drugačija.

Nismo danas i nismo tada mogli da čujemo iste principe. Tada su se neke političke stranke zalagale za liberalnu ekonomiju, slobodno tržište, sklanjanje javnog sektora i uređenje, govorili smo o javnim preduzećima koja će biti potpuno drugačija nad poverenim poslovima. Danas uporno branimo sistem funkcionisanja i u javnim preduzećima i u državnoj upravi, koji ne može da funkcioniše, a ne može da funkcioniše zato što košta 241 milijardu, rashodi za zaposlene, plus opšta država. To je 25,41% budžeta. Ja mogu da shvatim da u političkim raspravama imamo različite političke stavove, ali mehanizam funkcionisanja u javnoj upravi je identičan u javnim preduzećima i ako ne znaju, plate u javnim preduzećima su smanjene, tamo je ogromna reforma, biće višak zaposlenih, to se danas dešava, možete da pozovete direktora EPS Obradovića, direktora „Železnica“, direktora „Srbijagasa“, sve će vam ovo reći. Možete da pozovete svakog zaposlenog u tim preduzećima, svakog zaposlenog od nivoa direktora, do nivoa činovnika, reći će nam – ogromne su promene u javnim preduzećima. Zahvaljujem. Upravo ova diskusija mislim da govori u prilog prihvatanja ovog amandmana, jer ako se na javna preduzeća iz budžeta Srbije troši 241 milijarda dinara, onda dajte da donesemo zakon da to uredimo, a ne da ostavljamo na volju ili nevolju ili znanje ili ne znanje direktora javnih preduzeća. Videli smo u prethodne četiri godine od onih koji upravljaju javnim preduzećima da toga tamo nema. Videli smo u Narodnoj banci da kada se u državi donese odluka o smanjenju plata zaposlenih od 10%, penzija od 10, 15, 25%, da se u Narodnoj banci plate dižu. Valjda su sve to razlozi da mi kao narodni poslanici ovde uSkupštini donesemo jedan zakon koji će ograničiti takvo neracionalno ponašanje u javnim preduzećima, da ne mogu javna preduzeća da imaju savetnike, direktori u javnim preduzećima da imaju savetnike koji nikada ne dolaze na posao, nego rade neke druge stvari u državi, a imaju i kola i telefon i sve drugo plaćeno. Znači, nama je to u interesu i ako je to ideja sistema zakona, Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, onda mislimo da je tu mesto i javnim preduzećima, Narodnoj banci i medijskim servisima. Celo ovo obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana praktično su sve argumenti za prihvatanje amandmana. Ne može da se kaže da Narodna banka posluje po pravilima korporativnog tržišnog i bankarskog poslovanja. To nije posao Narodne banke. Narodna banka nije na tržištu i ne može da posluje pod tim principima. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, čini mi se kada su počele prve mere štednje da su baš narodni poslanici bivšeg režima podržali ove ideje da se jedan deo javnog sektora ne dira, baš oni. Sada pod navodnom brigom za penzionere, šire ovde populističke priče zato što kada neko ima rezultat, on priča o rezultatu, a kada ga nema, on se bavi populizmom. Bivši režim je dao nezavisnim državnim institucijama nezavisnost i po pitanju plata i zarada, pod izgovorom da ako to mi ovde zakonima na ovaj način rešavamo, da utičemo na njihovu nezavisnost. Mi nemamo ništa protiv toga, ni tada ni sada. Zašto se sada kod njih vidi jedan zaokret od 180 stepeni? Hajde da vidim tog inženjera kome ćete dati platu 50 ili 60 hiljada dinara i poslati ga u rudnik ili ga popeti na bager ili ga staviti u blato u površinske kopove. Ili ga staviti pored generatora električne energije, da ne pričam šta sve ima i kakva isparenja sve imaju. Hajde malo da razdvojimo one koji zarađuju na tržištu i obezbeđuju sebi plate. Hajde da razdvojimo one dugove koje ste napravili i koje moramo da plaćamo iz budžeta Republike Srbije za funkcionisanje tih javnih preduzeća. Spominjete Narodnu banku. Ona nije bila izuzeta iz mera štednje, ali Narodna banka državu ne košta ni dinar, za razliku dok su guverneri ti koje ste vi birali, pa smo imali referentnu kamatnu stopu do 16% Neko ne zna šta je referentna kamatna stopa. Da objasnim. Referentna kamatna stopa se primenjuje, plus marža banke za svaki kredit koji su dale poslovne banke, pa su tako poslovne banke isisavale kapital i preduzeća i javnih preduzeća i građana i penzionera, sa 16 na 4,25, koliko je sada. Kurs evra je skakao po 12 do 15% na godišnjem nivou. Kao što rekoh, hajde da gledamo rezultate nečije vlasti. Mi imamo o čemu da pričamo kad su rezultati u pitanju, a oni mogu da pričaju samo o demagogiji. Javni servis, davali su pretplatu 400 dinara, na isti način kao što je sada predviđeno 150. Sada je 150 mnogo, a 400 dinara nije bilo mnogo kad su oni uzimali. Da je ovde u ovaj zakon ubačen Javni servis, pričali bi sledeće – narušavamo nezavisnost Javnog servisa od predizborne kampanje, e, to bi pričali, i to je njihova demagogija, i sve što god su uradili 12 godina bila je demagogija. Zatekli smo državu, državnu upravu, javna preduzeća, Javni medijski servis, Narodnu banku u haosu i sad oni imaju neku naknadnu pamet da nešto urade. Čini mi se da je ta naknadna pamet da se sve pokvari i da sve bude kao što je bilo dok su oni bili na vlasti, gde će samo da pričaju o nekom boljem životu koji nikad u Srbiju nije stigao. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić. Uvažena ministarko, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, evo, rasprava o našem prvom amandmanu na član 1. gde je kolega Marko Đurišić tražio da se javna preduzeća Narodna banka, Javni medijski servis stave pod ingerencije ovog zakona. Ono što bih ja želeo da zamolim gospođu ministarku je da u toku ove rasprave, a na osnovu onoga što pričaju sindikati u Republici Srbiji i građani koji su direktno pogođeni ovim zakonom i čija sudbina i život, dalji život, egzistencija finansijska će zavisiti od ovog zakona, posluša narodne poslanike i povuče ovaj zakon, a ako to ne želi da uradi, zamolio bih narodne poslanike skupštinske većine da razmotre dobro naše amandmane, da razmisle o njima, da ih prihvate kako bi ovaj zakon učinili takvim da ne nanosi veliku štetu. Podsetio bih sve lekare da je stav Sindikata lekara i farmaceuta Srbije i Sindikata zdravstva Srbije da ovaj zakon ne treba da se prihvati. Nije lepo da se ja koji sam iz privatnog sektora borim za prava naših kolega koji rade u zdravstvenom sektoru, to bi trebali vi, uvažene kolege, da radite, jer ovim zakonom plate lekara su maksimalno dezavuisane i moguće čak, ne znam, ali videćemo, pošto ovde sve nešto zavisi od podzakonskih akata i drugih zakona, možda budu i smanjeni. Pa vas molim da u ime kolega koje predstavljate u ovom parlamentu, u ovom visokom domu, razmislite da li ćete dati svoj glas za ovaj zakon. Što se tiče demagogije, ne znam kako da nazovem ove diskusije koje slušam sve vreme i to od onih koji su zdravstvu skinuli 310 miliona evra pre godinu dana i time sprečili i prijem novih lekara, smanjivši novac u Fondu zdravstva i kvalitetnije lečenje i moguće specijalizacije o državnom trošku da bi prebacili na penzioni fond kako bi manje davali para iz budžeta. Ako to nije demagogija, ja ne znam šta je demagogija. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao što vidite, DOS se ne menja, kakav je bio 2000. godine, takav je i 2016. godine, demagogija, neistine, bacanje prašine u oči narodu, a sve zarad sitnih partijskih interesa. Novi DOS, koji nas danas kritikuje, odnosno bivši režim, imao je obavezu da donese ovaj zakon još pre više od 10 godina, a nisu ga doneli samo iz jednog razloga, zato što im politički nije odgovaralo da postoji zakon koji bi omogućio zaposlenima u javnom sektoru da za isti rad, za isti stepen obrazovanja i isto radno iskustvo primaju istu ili približno jednaku platu. Nije im odgovarala iz političkih razloga zato što su na svake izbore išli sa jednim jedinim ciljem – pobediti pošto poto, bez obzira na to kakve će ekonomske posledice ta pobeda imati po državu. Sada se pojavila jedna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koja otvoreno kaže – moramo da donesemo ovaj zakon, moramo da preduzimamo i neke druge reformske zahvate, a da li ćemo na izborima da pobedimo ili ne, odlučiće narod, ali da je ovaj zakon neophodan, jeste.

Po tim standardima javna preduzeća, ma koliko to na prvi pogled delovalo nelogično, ali javna preduzeća ne spadaju u javni sektor. Kao što vam je rekao ministar Sertić pre nekoliko dana, javno preduzeće je i preduzeće, dakle, pored drugih karakteristika, pored toga što su javna preduzeća, to su i preduzeća. Cilj svakog javnog preduzeća je profit, dobit. Ne razumem poslanika novog DOS-a koji kaže da centralna banka, odnosno NBS nije institucija koja posluje po tržištu. Običan čovek svakoga dana, kad god čuje za kolebanje dinara, kaže da je Narodna banka intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu ne bi li očuvala kurs dinara. Prosto je neverovatno da mi u 2016. godini čujemo od ljudi koji su do juče vodili državu da NBS ne posluje na tržištu. Pa, na kom tržištu posluje? Naravno da posluje i da trguje novcem, da trguje hartijama od vrednosti i da, između ostalog, na taj način obezbeđuje stabilnost domaće valute. Ovde je stvar u tome što Vlada Aleksandra Vučića ima hrabrosti da predloži jedan ovakav zakon i ova skupštinska većina ima hrabrosti da ovaj zakon usvoji, a da vi iz novog DOS, iz starog DOS, niste imali političke hrabrosti da ovaj zakon donesete onda kada ste bili na vlasti. I vi ste znali da je ovakav zakon neophodan i vama su Svetska banka i MMF govorili da je ovaj zakon neophodan svakoj državi koja hoće da krene napred, svakoj državi koja hoće da motiviše ljude da se zapošljavaju u javnom sektoru i da u javnom sektoru za isti rad, za isti stepen obrazovanja, za isto radno iskustvo mogu da očekuju istu platu, bez obzira na to da li rade u ovom ili onom delu javnog sektora. U načelnoj raspravi smo mogli da čujemo da bivši režim koristi reč – džungla. Tu džunglu ste vi napravili, a mi sad iz te džungle pokušavamo da izađemo. Dakle, ovo je zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Mi sad uređujemo sistem. Sistem ne može da se uredi preko noći i sistem ne može da se uredi samo jednim zakonom. Ali, ovo je sistemski, krovni zakon, koji će nam omogućiti da konačno imamo ono što su zaposleni u javnom sektoru godinama tražili, a što im bivši režim nije dozvoljavao, nije im dozvoljavao iz političkih razloga. Zašto bi diplomirani pravnik koji radi u državnom organu imao pet puta manju platu nego diplomirani pravnik u nekom organu npr. AP Vojvodine? Mi sada pokušavamo tu nepravdu da ispravimo i mi ćemo tu nepravdu ispraviti. Ako ste mogli da primetite u izveštaju MMF-a, kaže se da su reforme Vlade Republike Srbije impresivne i da je Vlada Republike Srbije postigla neverovatne uspehe na polju ekonomskih i socijalnih reformi. Kritikujete nas zato što racionalizujemo javni sektor, a niste imali hrabrosti vi da ga racionalnizujete, nego ste ga naduvavali, nego ste doveli armiju partijskih kadrova i doveli ste državu u situaciju da mora da smanjuje broj zaposlenih i taj teret je pao na vladu koju vodi Aleksandar Vučić. Vi niste imali hrabrosti to da uradite, mi imamo. Te reforme su teške i te reforme su bolne, ali te reforme su blagotvorne i one će početi i već su počele da daju rezultate. Vi imate tu stalnu potrebu da ne vidite ništa dobro u ovome što radi Vlada Republike Srbije. Sve vidite loše. Sve vidite katastrofalno. Ništa ne valja. Mi vas pitamo - zašto vi niste doneli ovaj zakon u vaše vreme 2001, 2002, 2005, 2008, 2010. godine? Ko vas je sprečavao? Da ne postoji džungla u javnom sektoru? Mi smo čuli jednog poslanika novog DOS-a, i poslanika starog DOS-a, i poslanika bivšeg režima koji kaže – da, ali znate premijer je najavio to u prvih 100 dana, evo sad je sedamstoti dan, pa vi za 12 godina niste uspeli da donesete ovaj zakon. Hoćete li da vas podsećam kako je glasio program, prve, kako vi kažete, demokratske Vlade koja je formirana u januaru 2001. godine? Šta ste ostvarili od tog koncepta? Ništa. Pljačkaška privatizacija, stotine hiljada ljudi na ulicama, tajkunizacija zemlje, sve ono negativno što nam se desilo. Sad Vlada Srbije pokušava korak po korak sve te probleme da reši i mi te probleme rešavamo. Ovaj zakon je rađen tako da se isprave dugogodišnje nepravde koje su postojale u javnom sektoru, a javni sektor je definisan na način kako se to čini po međunarodnim standardima. Ono što mi nije jasno, to je da vi koji ste najglasniji za Evropu, za EU, vi koji nam stalno držite lekcije kako mi u stvari nismo za EU, a vi u stvari jeste, kako mi lažemo narod da smo za EU, kako mi u stvari ne znamo kako se ide u EU, da ste vi protiv tih međunarodnih standarda i kritikujete nas zato što smo te standarde o tome šta je javni sektor, a šta s druge strane nije javni sektor, stavili u Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, ovaj zakon je reformski zakon, prvi korak na putu da naša državna uprava, da naša lokalna samouprava, da naša teritorijalna autonomija bude racionalnija, ekonomičnija, efikasnija nego što je do sada bila. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite, gospodine Đurišiću. Pravo na repliku, molim vas, predsedavajući. Po kom osnovu mislite da imate pravo? Direktno je polemisao i iznosio moja izlaganje o tome koliko je ovoj Vladi trebalo da donese zakon… Da ne ulazimo u polemiku, nemate pravo na repliku. Ako želite po amandmanu, izvolite. Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Dame i gospodo narodni poslanici, sad ste imali priliku da vidite šta je demagogija kod kolege koji je govorio, iz bivšeg režima. Evo ovako – kaže da smo smanjili transfere Fondu zdravstvene zaštite za iznos od 310.000.000 evra i na taj način umanjili plate zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite. Evo je najveća laž koju sam čuo u životu. Najveća laž, 310.000.000 evra je ušteđeno zbog novog Zakona o javnim nabavkama.

Gospodine, pričam o amandmanu. Imaju pravo da pričaju o Narodnoj banci u svom amandmanu. O onoj Narodnoj banci koja je od 2008. do 2012. godine prodala 4,5 milijarde evra deviznih rezervi. O onoj Narodnoj banci, kada je kurs evra sa 78 skočio na 119,80. O onoj Narodnoj banci koja je opljačkala građane Srbije kroz „Agrobanku“ 600.000.000 evra.

O tome pričate. O tom sektoru pričate nekome. Da sam na vašem mestu, ja bih zaista ćutao. Zahvaljujem.

Rekao sam, svi ste se izređali u krug. Znači, govorila je opozicija i pozicija i svi ste u krug govorili i niste govorili o amandmanu. Nisam rekao vređali, nego izređali, a vi malo pažljivije slušajte. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 107. st. 1. i 2. i svi ostali stavovi. Zaista sam opet iznenađen, verovao sam da će bar večeras, kada razgovaramo o ovako važnom zakonu, vaša koncentracija biti tako na nivou da ispoštujete značaj ove rasprave…

Izvolite, gospodine Markoviću. Moram da obrazložim moj utisak. Kada čujemo uvrede da je neko krao, kao što je gospodin Arsić… Gospodine Markoviću, poslanik ste, znate Poslovnik, barem bi trebalo da ga znate. Znate da u ovom trenutku ne možete da replicirate sa narodnim poslanicima, da tražite u izlaganju narodnih poslanike razloge zbog čega ste se javili za kršenje Poslovnika. Možete samo da ukažete predsedavajućem zašto smatrate da je prekršio Poslovnik, kako bih mogao da vam dam obrazloženje da li jesam ili nisam i da nastavimo tok sednice. Izvolite, gospodine Markoviću. Upravo sam pokušao da kažem da mi je utisak bio da vi pažljivo slušate raspravu i da ste registrovali kada je gospodin pomenuo da je neko krao… Ja sam upozorio gospodina Arsića da, bez obzira da li ima argumentaciju za to ili ne, jednostavno te reči pokuša da izbegne u večerašnjoj raspravi i da ih koristi neki drugi put, na nekom drugom mestu, tako da sam u tom trenutku opomenuo gospodina Arsića, a vi ako niste pažljivo slušali, ja tu ne mogu ništa.

Po kom osnovu, gospodine Bradiću? (Blagoje Bradić, s mesta: Replika.) Da li ste pomenuti od strane gospodina koji je govorio u tom trenutku? Morate da budete pomenuti da biste dobili pravo na repliku.

Mislim da ste neozbiljni, gospodine Bradiću.

Poštovani predsedavajući, moja prijava za diskusiju je bila po prethodnom amandmanu i ja ću govoriti o tome šta je vlast, da nenarodna i strašna od 2000. do 2012. godine uradila za ovu zemlju.

Ja bih još jednom pošto je ovo bila vrlo važna tema u javnosti, pre svega mislim da su poslanici imali prilike više puta da čuju, ali i za građane Srbije da naglasim još jednom da je tačno da mora da se uvede red u javna preduzeća, da su javna preduzeća možda i najveća rak rana u javnom sektoru Srbije, ali kao što je i pomenuto u diskusiji, građane možda najviše i bole plate u nekim javnim preduzećima. Kada su neprimerene svakako bole one zaposlene u drugim delovima javnog sektora koji imaju neuporedivo mnogo manje plate. Ova Vlada bi bila neozbiljna kada bi samo zbog toga da ostavi utisak da rešava neki problem donosila mere koje taj problem zapravo neće rešiti. Ne rešavaju se plate u javnim preduzećima tako što se te plate regulišu ovakvim zakonom. Pokušaj da se u ovakvom zakonu regulišu plate u javnim preduzećima vodi nas dalje u nazad u centralno-planski sistem, dalje a ne bliže onoj uređenoj zemlji koja želimo da budemo. Plate u javnim preduzećima se uređuju kao i sve drugo u javnim preduzećima, boljim korporativnim upravljanjem. Šta to znači, znači da se preduzećima mora upravljati kao da su tržišna bića što jesu i moraju da dobiju dobre menadžere i moraju da imaju odličan nadzor i moraju da imaju principe upravljanja nad kojima država i građani nadziru. Plate u ovom zakonu se uređuju one plate koje sada i u budućnosti moraju da budu iz budžeta Srbije. Istina je da se sada ponekada javna preduzeća subvencioniraju, pa ispada da se i te visoke plate tamo plaćaju, ali ne treba tako da bude i to mora da se eliminiše. Hvala.

Tražio sam povredu Poslovnika. Ja vas molim da se vratimo na dnevni red. Ovo je tema koja je važna za građane Srbije. Molim vas da govorite po amandmanu koji ste podneli, a da završimo sa javljanjima po Poslovniku jer to ne vodi nikuda. Da li možete da me saslušate bar dve rečenice. Mogu da vas saslušam, ali moraću da vam oduzmem vreme od vaše poslaničke grupe, ako zloupotrebite javljanje po Poslovniku. Zbog čega kažem da imamo problem u komunikaciji? Dakle, dali ste mi reč po amandmanu, pa ste onda dali reč gospodinu Đurišiću. Znači ja svoj amandman nisam ni predstavio, nisam ga obrazložio. Zbog toga kažem da je jako važno da me saslušate. Pre toga sam se javio po Poslovniku, niste mi dozvolili. Ako niste po Poslovniku, onda sada tražim da se vrati vreme i da obrazložim amandman koji je trebalo malopre da obrazložim, pre nego što je ministarka uzela reč. Razumete? Gospodine Markoviću, ja sam upravo, da ste me pažljivo slušali, rekao da imate kao predlagač amandmana, dao sam reč mr Đorđu Kosaniću, ali pošto sam u ovom trenutku video da ste vi predlagač amandmana, prvo sam dao reč vama kao predlagaču amandmana da obrazložite vaš amandman. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. A Poslovnik? Po Poslovniku što sam se javio, to Vi ste se javili po Poslovniku da mi kažete da sam vam trebao dati reč po amandmanu, a ja sam vam pre toga dao reč po amandmanu. Ništa ne razumem. Za Poslovnik sam se javio po tački 107. jer kršite dostojanstvo Narodne skupštine zbog potpuno druge stvari, ali nije važno.

Poštovana ministarko, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, moje kolege iz poslaničkog kluba DS i ja samo podneli dosta amandmana na predlog ovog zakona zato što smatramo da je ovo zaista loš Predlog zakona i da je atmosfera u kojoj se o njemu razgovara potpuno neprihvatljiva, ne samo što se tiče vremena u kome se to odnosi, nego i uopšte atmosfere u kojoj pričamo. Imajući u vidu da se radi sudbini 500.000 ljudi koji su sa ovim Predlogom zakona ponovo ugroženi sa svojim pravima smatrali smo da treba da podnesemo što veći broj amandmana. Što se tiče člana 1, smatramo da je tačka 9. koju smo ovde predložili jako važna i gde se kaže da lica u radnom odnosu u drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Pokrajina Vojvodina i lokalne uprave, da su obuhvaćene ovim zakonom, mi smo ukazali na to poštovana ministarko da ovde postoji jedan veliki prostor i službi i ljudi koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom. Nismo znali kako najbolje da se izrazimo ali smo predložili da i agencije, stranke, razne asocijacije, razna udruženja budu obuhvaćena ovom tačkom 9. člana 1. ovog zakona zbog toga što smo svedoci da je pre svega Vlada Republike Srbije za budžet za 2016. godinu planirala 15 milijardi dinara koje su direktno namenjene za angažovanje ljudi koji su planirali za privremene i povremene poslove u raznim agencijama, udruženjima koje osniva razni nivo institucija ove države i koji nisu baš obuhvaćeni ovim zakonom. Imate primere da su recimo radnici „Jumka“ u Vranju dobili otpremnine. Socijalni program je realizovan a onda stotine ljudi sa članskom kartom SNS dolazi u taj isti „Jumko“ dobijaju određene nadoknade, dobijaju određene poslove, zaduženja itd. i dolazimo u problem da li su oni obuhvaćeni ovim zakonom, odnosno zbog čega nisu ovde obuhvaćeni? Druge stvari se tiču mnogih ljudi koji su zaposleni recimo u EPS ili u nekim drugim sistemima koji rade isključivo partijske zadatke, pogotovo u ovoj kampanji, tako da smo mislili da je naš doprinos upravo u tome da ne zaboravite sve te ljude i da na neki način uvrstite njihove zarade u ovaj zakon.

Molim vas, gospodine Đurišiću, gospodin Martinović je kao zamenik šefa poslaničke grupe dobio pravo na repliku dva minuta, jer je gospodin Marković pomenuo SNS.

Zahvaljujem se gospodine Bečiću, pa što se tiče TV prenosa, ta praksa da se ukidaju tv prenosi je postojala u vreme DOS-a, 2003. godine kada ih nekoliko meseci uopšte nije bilo, a i ta praksa da se prenosi sednica prekidaju, pa da imamo odloženi prenos, to je bila masovna pojava u periodu od 2008. godine do 2012. godine.

Ako ste nervozni, ako imate određenih problema, molim vas nemojte da dobacujete. Ne smeta mi gospodine Bečiću. Gospodine Bečiću, ako mogu samo da vas zamolim, meni uopšte ne smeta što mi gospodin Đurišić dobacuje. Meni je to čak i inspirativno… Moram da uspostavim red u sali, molim ponovo da se prijavite, da bi vratio vreme da bi mogli da govorite. Meni uopšte ne smeta što mi… Izvolite. Prijavio sam se. Zahvaljujem se gospodine Bečiću, meni nikada nije smetalo što mi poslanici DOS-a dobacuju, meni je to, čak inspirativno, a ovo što je sada rekao kolega, Jovan Marković je zaista za skupštinske letopise, jer ja, kako da vam kažem, veću političku mudrost nisam čuo.

Pa, to je prosto neverovatno. Ala smo ima napravili veliku uslugu, ala smo obezbedili jedno masovno biračko telo. Dakle, tako brinemo i tako zapošljavamo naše stranačke aktiviste da smo ih zaposlili u „JUMKO“ Vranje, da šiju uniforme. Pa, da smo radili ono što ste vi radili, pa valjda bi ih zapošljavali po ministarstvima da kuvaju kafu, da budu vozači, da budu portiri. Ne, mi smo, zamislite kakvu strašnu stvar uradili, zaposlili smo ljude u „JUMKO“, da šiju uniforme za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, zato što ste vi, valjda protiv MUP Republike Srbije, pa, da šiju uniforme za vojsku Republike Srbije koju ste vi načisto devastirali. Što smo pokrenuli „JUMKO“ i što smo, kako vi kažete naše partijske članove zaposlili u „JUMKO“ za šivaće mašine? Pa, da smo se vodili vašom logikom, sada bi svi ti ljudi bili portiri, čistačice, radili na telefonu itd. Mi hoćemo upravo suprotno, da ljudi rade u realnom sektoru, da obnovimo proizvodnju tamo gde ste je vi ugasili. JUMKO“ koji je bio svetska poznata kompanija, vi ste doveli do toga da su šivaće mašine iznošene iz te kompanije… sada je ta kompanija pokrenuta zahvaljujući ovoj Vladi i to vam smeta. Zahvaljujem gospodine Martinoviću. Izvolite. Pa, očito je da gospodin Martinović nije dobro pratio moje izlaganje i nije čuo kada sam rekao da je problem upravo u tome što je ogroman broj ljudi u „JUMKO“ dobio socijalni program, dobili su otpremnine i onda su po uslovima koji su vladali otišli kućama, potpisali određene sporazume i to je bila realnost koja je bila pre nekoliko meseci. Onda su upravo zbog toga što su ljudi prinuđeni da nemaju posao i upravo zbog toga što SNS ima jako važan cilj da se osvoji vlast u Vranju posle više godina, da uzmete vlast od koalicionih partnera iz SNS, onda ste odlučili i da u „JUMKO“ i u Vranju i u mnogim drugim mestima zahvaljujući svojim kadrovima i svojoj politici pozivate ljude koji imaju člansku kartu SNS da se zaposle na istim radnim mestima gde su i radili. Naravno da je to neophodno i naravno da je to dobro, ali se radi o tome da se zanemaruje desetine hiljada ljudi koji su zbog vaše politike u Vranju poslednjih dve, tri godine ostali bez posla. Ti isti ljudi nemaju ista prava kao što imaju vaši članovi partije. To je ono što je suštinski problem.

Zahvaljujem. Pomenuti ste. Ako je greh pokrenuti proizvodnju u „JUMKO“ onda ja priznajem da je to veliki greh Vlade koju vodi Aleksandar Vučić. Ako je greh pokrenuti proizvodnju u jednom gigantu koga je DS sistematski opljačkala, pa sada taj gigant ponovo šije uniforme za srpsku policiju i za srpsku vojsku, onda ja zaista priznajem da je to greh. Kažite mi molim vas, gospodine Markoviću, koje smo mi to desetine hiljada ljudi u Vranju ostavili bez radnih mesta? Srpska napredna stranka? Morate malo da slušate šta govorite. Morate da baratate nekom argumentacijom, nekim činjenicama. Morate da znate npr. kakva je situacija u Vranju, kakva je situacija u nekim drugim delovima Srbije i kakve veze ima SNS sa činjenicom da je „JUMKO“ bio upropašćen od 2000. godine pa na ovamo? Zahvaljujući naporima Ministarstva privrede pre svega, mi smo uspeli da pokrenemo proizvodnju u „JUMKO“ i želim da se zahvalim svim ljudima koji rade u „JUMKO“ savesno, naporno, predano, požrtvovano svakoga dana, i što ponovo iz Vranja imamo uniforme za srpsku vojsku i policiju, a ne moramo kao u vaše vreme da uvozimo iz ne znam ni ja koje druge zemlje. To je logika koju vi ne možete da razumete. Mi hoćemo da proizvodimo u našoj Srbiji, a vi ste hteli sve da uvozite i onda ste gasili jedan po jedan gigant. Takvih preduzeća kao što je „JUMKO“ imali ste po celoj Srbiji. Sve živo ste pozatvarali. Sve živo ste pozatvarali i ostavili ljude na ulici i sada kada Vlada Srbije pokrene proizvodnju u „JUMKO“, kada pokrene proizvodnju u nekom drugom gigantu, vi kažete – ali, vi tu zapošljavate vaše partijske drugove. Što se mene tiče, neka se zaposle ljudi i članovi DS samo da ta preduzeća rade.

Tako da ako smatrate, ako kažete da ste pomenuti u izlaganju gospodina Martinovića imenom i prezimenom, ja ću vam dati pravo na repliku. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Gospodine, kolega Martinoviću, ja vrlo dobro poznajem prilike u Srbiji i vrlo dobro poznajem prilike na jugu Srbije i vrlo sam upoznat sa namerom SNS da po svaku cenu i kroz ovakve aktivnosti preuzme vlast i u Vranju i u svim ostalim opštinama i vrlo sam upoznat sa svim aktivnostima koje imaju vaše kolege iz ministarstva koje paralelno radi na tim poslovima da se navodno unapredi privreda Vranja i juga Srbije i ako imaju veoma sumnjive biografije, sumnjivo završene fakultete itd, o tome nećemo da polemišemo, ali je takođe jako važan taj koncept koji ste kritikovali DS vi treba da znate da je gospodin Šutanovac u vremenu kada je bio ministar odbrane upravo svojim odlukama povezao poslovanje „JUMKO“ i izradu opreme itd. za Ministarstvo odbrane. Gospodin Ćirić je takođe to radio što se tiče „Pošte“ To ljudi dobro znaju i u Vranju i u okolini, znaju koliko je taj koncept bio zasnovan na nekim normalnim, zdravim i realnim osnovama i koliko su bili ispoštovani svi ljudi, a ne samo članovi DS u tim poslovima. Ono što je ovde problem i na šta hoću posebno da ukažem, jeste upravo ta činjenica, gospođo ministarka, da ste vi možda prevideli da postoje i ovakve stvari koje se dešavaju u Srbiji, da postoji armija ljudi zaposlenih ispred SNS-a, koji rade na nekim poslovima koji su isključivo vezani za partijski interes.

Izgleda da će se ponovo vratiti u modu onaj slogan - DOS je najgori, bio i ostao. Dakle, evo sada se vidi kako izgleda program DOS-a. Sada je loše kada otvorite „Jumko“ Sada je loše kada obnovite proizvodnju u jednom gigantu koga je taj isti DOS opljačkao. Sada građani Srbije u stvari mogu da vide šta ih očekuje ako taj novi DOS ponovo pobedi. Prvo, znamo ko će biti premijer Vlade ako DOS pobedi. To je čovek koji je već bio premijer 2003. godine, posle vrlo jednog nesrećnog i tragičnog događaja. I, očekuje ih opet ona ista politika DOS-a. Za razliku od politike SNS-a koja podrazumeva otvaranje novih radnih mesta u privredi, očekuje ih ono što su videli i što su na svojoj koži doživeli kada jeo onaj stari DOS bio na vlasti od 2000. godine. To znači zatvaranje preduzeća u realnom sektoru, gubitak posla, nemanje plate, neuživanje bilo kakvih ekonomskih i socijalnih prava i, naravno, akumulacija kapitala i akumulacija svih mogućih privilegija u rukama nekoliko pojedinaca iz DOS-a.

Ali, dobro je, gospodine Markoviću, što ste vi podsetili građane Srbije kako mislite da vladate ako eventualno pobedite na predstojećim izborima. Dakle, sad smo čuli, dragi građani Srbije, DOS će da bude isti onakav kakav je bio i do 2012. godine. Zatvaraj, ukidaj radna mesta, ne daj platu, ali zato omogući gospodinu Šutanovcu da napravi nekoliko stanova na Vračaru itd, itd. Dakle, DOS je najgori.

Gospodine predsedavajući, zaista mislim da je krajnje vreme da pažljivo slušate ono što se govori i da se ne troši vreme…

Ja se izvinjavam svim poslanicima koji strpljivo čekaju da dobiju reč, jer imamo dva poslanika koji žele da pominju jedni drugoga, da bi u replikama imali pravo na repliku. Ja ne mogu tu ništa. Izvolite, gospodine Markoviću. Vratite mi vreme.

Građani juga Srbije dobro znaju kakva je bila situacija 2007, 2008. i 2009. godine i koliko je gospodin Dragan Šutanovac svojim odlukama da uključi u rad „Jumko“ i još neke firme u Vranju zajedno kao partnere u radu Ministarstva odbrane pomogao taj kraj, odnosno koliko je Goran Ćirić takođe sa ugovorima koje je sklopio između „Jumka“ i „Pošte“ pomogao tim ljudima. Ono što je ovde sve vreme na sceni, gospodine predsedavajući, jeste pokušaj da se prikrije koncept i namera da se od postojećih 15 milijardi u budžetu koji su namenjeni za privremene i povremene poslove, angažuje oko 30 hiljada ljudi koji bi primali oko 30.000 dinara mesečno u predizbornoj kampanji, pod nekim plaštom i izgovorom da je to zapošljavanje. Ovde se radi o tome da se težak položaj, pre svega materijalni položaj građana Vranja i juga Srbije iskoristi u političke svrhe. I, svaki pokušaj gospodina Martinovića, da se vraća u prošlost i da priča o tome da mi nismo za nova radna mesta i za zapošljavanje ljudi, je prosto nebitan.

Nemojte, gospodine Markoviću, nije u redu. Dame i gospodo narodni poslanici, posle sedam prijavljivanja, ja shvatam animozitet predsedavajućeg prema meni, ali konačno da dobijem reč. Dobro je da ga ne primenjuje prema ovima desno.

Ali, da se vratim na temu. Pričamo o javnim službama, o javnim službama. Jedan kolega je rekao da se, eto, on iz privatnog sektora bori za javni sektor. Taj kolega je bio direktor RFZO-a u Nišu, bio je javni službenik. Bio je direktor RFZO u Nišu.

Direktor RFZO-a je uzeo bolovanje. Znate šta je radio za vreme bolovanja, kada već pričamo o članskim kartama, a bio je član stranke bivšeg režima, nije radio u „Jumku“, bio je direktor RFZO-a u Nišu? Znate šta je radio tada? Držao je govor na stranačkom skupu. Kad je dobio otkaz zbog toga što je za vreme bolovanja bio sposoban da drži govor na stranačkom skupu, a nije bio sposoban da radi posao na koji je kao stranački kadar postavljen, kada je dobi otkaz, onda se tužio, žalio i najverovatnije preko sudija iz njegove partije spor i dobio. Rekao je i da se on iz privatnog sektora bori za javni. Iz kog privatnog, kada je 18.04.2014. godine primljen na stalni rad u Skupštinu Srbije? Ako rad u Skupštini Srbije nije javni posao, ja onda ne znam šta je. Ako on kaže da radi u privatnom sektoru, on onda smatra da je Narodna skupština privatna, njegova. Ja sam mislio da je ona narodna, pripada svima, da pripada narodu. Ali, eto, doznao sam i da je on jedini koji radi u privatnom sektoru koji se zalaže za, ali je prijavljen na rad u Narodnoj skupštini. Još nešto. Gledaoci kažu ovako – dok je bio direktor RFZO-a, to mu nije smetalo da radi privatno u ordinaciji na margeru, kako kažu Nišlije. To ovi koji su iz Niša bolje znaju od mene. I sada, kada uporedite to sa „Jumkom“, onda dobijete pravu sliku ko je to vladao ovom zemljom i kakva bruka i sramota je vladala 12 godina, a u Vojvodini 16 godina. Ne, nije uzeo, nego smo sprečili da se uzme. Umesto 21 člana Upravnog odbora, sada ima sedam. Ušteda samo na lekovima u 2015. godini je bila 3,6 milijardi, ti su lekovi isti plaćeni manje nego 2012. godine, iako protokom vremena su trebali da budu skuplji. Oni su bili jeftiniji za 30 miliona evra.

Pa, nedostojno je da se vi ovako sada obraćate. Malo ste uzrujani, gospodine Bradiću.

Vi niste pomenuti u izlaganju gospodina Rističevića. Govorio je o nekom direktoru Fonda, od 1946. do današnjeg dana bilo je stotine direktora Fonda. Kako ja da znam o kom direktoru se radi? Zahvaljujem se. Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite, gospodine Rističeviću. Član 106. i član 107, posebno član 107. - narušeno dostojanstvo Narodne skupštine. Ukoliko vi niste čuli, kolege poslanici su čuli da se kolega meni obratio, odnosno rekao za moj govor da lažem kao pas. E, sada zamislite, ja nudim da sve što sam rekao da se proveri, pa čak da sam govorio i neistinu, to ne daje za pravo nikome da vređa prethodnog govornika tim rečima. To govori o kulturi onih koji su te reči izbacili, odnosno koriste, nisu ga izbacili iz upotrebe, izbacili su ih samo iz usta. Ne može vas povrediti svako. Nije dostojan svako da na njega obraćate pažnju. Oni imaju pravo da nas ne poštuju, ali mi imamo pravo da se suprotstavimo svakome ko nas ne poštuje.

Poštovani predsedavajući, za dve godine ovog mandata nebrojeno puta se desilo da se predsedavajući zameni na… Član 104, da se narodni poslanik uvredljivo izrazio drugom narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe. Znači, ovde poslanik Rističević ima manir da se izražava uvredljivo o kolegama narodnim poslanicima iz opozicije, što u prethodne dve godine izaziva obično oduševljenje poslanika vladajuće koalicije, frenetične aplauze. Mislim da je to najbolja slika pravog SNS-a i pravih vrednosti za koje se vi zalažete. Nikakva Evropa, nikakva pristojnost, nikakvo poštenje… Povreda Poslovnika je što niste dali pravo na repliku kolegi Bradiću, koji je bio uvređen time što je govoreno o njemu kao nekome ko je krao, ko je zloupotrebljavao svoju funkciju dok je bio na njoj.

Tako je. Gospodine Đurišiću, ne govorite istinu, i to s punim pravom mogu sada da kažem. Vi ste sada, ovog trenutka, ušli u salu i bolje od svih narodnih poslanika znate šta se dešavalo ovde u izlaganju gospodine Rističevića.

Ja ne smatram da je to doktor Bradić, po izlaganju gospodina Rističevića. Ja doktora Bradića nisam prepoznao tu. Ako ste ga vi prepoznali, ako ste prepoznali gospodina Bradića, da je on krao i radio to što je govorio govornik, ja tu ne mogu ništa, to je problem vaš, a ne moj.

Da li želite da se Skupština izjasni? Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Markoviću. Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 107. stav 1, koji govori o poštovanju dostojanstva Narodne skupštine. Ja sam tražio u nekom od ovih članova Poslovnika da li ima i termin koji se tiče povrede inteligencije narodnih poslanika i integriteta poslanika, nisam našao. Mislim da ste zaista grubo, i pored svih objašnjenja koje ste sada upravo izneli, prekršili pravo gospodina Bradića da obrazloži svoj stav, da ste po istom osnovu gospodinu Rističeviću, iako nije direktno pomenut, dali pravo na repliku od dva minuta i videli ste koliko ste povredili gospodina Bradića i koliko ste svojim stavom izazvali njegovu emotivnu reakciju [[Marijan Rističević, s mesta: Koju sam ja repliku dobio?]] Ako to vama nije dovoljno da se bar toliko uzdržite da kažete gospodinu Rističeviću, po istom osnovu kako ste sprečili gospodina Babića da govori, da i njega sprečite, vi nastavljate da sve nas ovde ubeđujete u nešto u šta i vi ne verujete. Hvala. Gospodine Markoviću, to je samo dokaz da vi ne pratite tok sednice. (Jovan Marković, s mesta: Kako ne pratim?) Dopustite, vi ste govorili, saslušao sam vas, dopustite da ja nešto kažem. Gospodine Markoviću, budite parlamentarni, dopustite, kada ste vi završili, da ja sada kažem jednu rečenicu. Da li ćete dopustiti? Ne pratite tok sednice zato što gospodin Rističević nije dobio pravo na repliku, nego je dobio pravo po povredi Poslovnika, kao što ste vi sada dobili.

Izvinjavam se svim narodnim poslanicima zašto sam prekršio Poslovnika, zašto nisam kaznio gospodina Bradića, kada je jednog narodnog poslanika nazvao, izrekao je rečenicu – laže kao pas. U tom trenutku sam po Poslovniku, trebao da kaznim gospodina Bradića i da mu izreknem opomenu.

Izvolite.

Saglasili smo se na početku da se radi o dva vrlo važna zakona, sistemska zakona. Prvo smo pristali, nismo izašli iz sale da razgovaramo u nedelju pet posle podne. Želimo da vodimo dijalog, nemojte da nas kažnjavate zbog toga. Ako već dopuštate poslanicima vlasti, da se ovako uvredljivo obraćaju poslanicima opozicije, onda makar dopustite do kraja da vam obrazloži ili povredu Poslovnika, ili repliku poslanici opozicije. To je prva stvar. Druga stvar, upravo se dešava ono što sam rekao na početku ove sednice. Prekinuće TV prenos, za 80 miliona dinara koliko plaćamo TV prenosa, možemo makar da dobijemo objašnjenje ili da nam kažete kada će se ponovo uspostaviti prenos, jer mi ovde, između ostalog, smo i zbog građana, ne jedni zbog drugih i njima se obraćamo.

Zahvaljujem, gospodine Nikoliću. Morate da razumete da ja ne mogu kao predsedavajući da uvedem red ako ne žele to poslanici. Znači, poslanici sa jedne i sa druge strane moraju da shvate da su ovo važni zakoni za građane Srbije, da poštuju to i da govore o zakonima, o amandmanima koji su predmet rasprave. Tu se slažemo potpuno. Znači, molim poslanike i sa jedne strane, mi predsedavajući smo vrlo raspoloženo da radimo, ali moramo imati saradnju vas poslanika. Ako vi budete govorili o temi, i ako vi budete govorili o amandmanima koji su predmet rasprave. Mi samo dajemo reč, ne moramo uopšte da se uključujemo u raspravu. Molim vas da to činiti i verujete da nijednim gestom se neću uključiti u raspravu, tako da vas tu potpuno podržavam. Što se tiče drugog vašeg pitanja i ja bih kao i vi voleo da kao predsedavajući znam kada, iz kog razloga i zašto nemamo u ovom trenutku prenosa, ali to je opet, verujte uređivačka politika RTS-a. Očekujem da dobije obaveštenje, zašto u ovom trenutku nema prenosa i kada će ga biti, čim ga dobijem neću sakriti od vas, istog trenutku ću vam to i reći, ali svakako, ono što znate, prenosa će biti samo je ono u ovom trenutku odloženo. U nekom trenutku će RTS da se uključi i da od početka, ja to ne mogu da kažem, jer kao i vi ne znam u ovom trenutku, nismo dobili obaveštenje od RTS-a kako će pratiti tok današnje sednice. Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne) Hvala. Molim još jednom poslanike da se vratimo na amandman na član 1. i da raspravljamo o ovom amandmanu. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, član 103. i član 107, pa članovi 108, 109, 110, koji iziskuju da se posle nekih uvreda izreknu i neke mere, ali da krenemo redom. Mi vaspitani, svoje vaspitanje treba da dokažemo u sukobu sa nevaspitanima. Tako da izrazi koji su meni upućeni – laže kao pas, i umesto toga da usledi izvinjenje, čoveka koji je šef te grupe, dobijem novu uvredu, kaže – on je kukavica.

Ja nisam bio u prilici da pokažem svoj kukavičluk ni za vreme dok sam bio u DOS-u, jel tako gospodine Martinoviću? Dakle, neću ga pokazati ni sada, nisam ga pokazivao ni kada su oni bili vlasti, a što bi ga sada pokazivao kada su oni u opoziciji. Hrabrost je ne nedostatak straha i delovanje uprkos strahu. Uprkos silnim uvredama u ovom parlamentu, uprkos fizičkim pretnjama koje su ovde iskazane sa te liste izborne i sa njoj slične. Ja ostajem i dalje dostojanstven. Oni treba da znaju gospodine predsedavajući, da je mudrog čoveka teško uvrediti. Mudar čovek sa podjednakim dostojanstvom prima i pohvale, prima i pokude, a ja ću otići korak dalje, ja ću sa istim dostojanstvom i mirnoćom primati i uvrede koje oni pokušavaju da mi upute, jer mene mogu uvrediti samo bolji, a ne gori. Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.) Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, po amandmanu.

I, ja imam potpun razumevanje za argumentaciju ministarke Kori Udovički sa žaljenjem što nemam već podrške za dijalog upravo o onome što je ona ovde razmenila ovde kao informacije. O vremenu potrebno za to da se stvarno upravlja javnim preduzećima kako treba, o vremenu kada će stupiti ovaj zakon i o nezadovoljstvu što će svi u Srbiji znati da javna preduzeća dobijaju subvencije, da idu pare iz budžeta, ali da nisu u ovom zakonu. Ako ostavite nedovoljno objašnjeno ljudima, imaćete otpor tamo gde treba da imamo podršku za reformu javnog sektora. I, to je razlog zašto podržavam i ovaj amandman i prethodni koji su podneli kolega Marko Đurišić i poslanici. S druge strane, argumentacija predstavnike vladajuće Srpske radikalne stranke su, da su preduzeća prešla sa stacionarne, na funkcionalno upravljanje, da generatori električne energije zagađuju, da su to jako teški uslovi i da 240 milijardi koja idu za javna preduzeća, da je to argument da ne bude javnih preduzeća. Taj deo nije dobar, nedostatak dijaloga koji pokazuju predstavnici Srpske radikalne stranke ovde u Skupštini sutakvi da onemogućavaju da zaista… Gospođo Čomić, ako niste znali, nema poslanika Srpske radikalne stranke u sali.

Da, interesantno. Da, kod mene je „lapsus lingve“ zato što ja vidim u komunikaciji „lapsus mentis“

Žao mi je što ministarka neće imati, u suštini, podrške dijaloga u Skupštini za ozbiljne poslove koje primena ovog zakona podrazumeva, zbog toga što poslanici vladajuće većine iz SNS ne žele da govore o tome šta će ovaj zakon proizvesti kao posledicu, nego da sve zabavljamo nasilnom komunikacijom. i tako, ali nema koristi. Hvala vam. Zahvaljujem. Ja ne verujem baš u slučajnosti, to Srpska radikalna, Srpska napredna…

Kažem, kada je opozicija, oni jedno obećavaju, ali se računa ono što rade dok su na vlasti, pa su državu zaduživali da bi javna preduzeća, što je god bilo moguće, jeftinije prodavali, kao što ste prodavali društveni sektor. Nemojte da se čudite. Niko nije rekao da se ovde nešto zagađuje, ali uslovi rada u nekom termoenergetskom sistemu nisu baš tako jednostavni i laki za ljude. Voleo bih da jednom i vidite kako to izgleda, da napustite poslaničke klupe, da odete do nekog površinskog kopa, leti i da vidite da je tamo mnogo toplije, nego na ostatku teritorije, a u jesen da morate da se kupate u blatu koje vam je do struka, a zimi, da vidim kako ćete da siđete do tog površinskog kopa, ali to su radnici u jednom javnom preduzeću koje se zove EPS. Ona je bila sledeća na prodaju, posle „Telekoma“ 2011. godine i onda biste prodali celu Srbiju tajkunima. Ta SRS koja vam je pomagala da opstanete na vlasti, 2012. godine nije mogla u tome da vam pomogne. Nažalost, gospodine Nikoliću, vas kao zamenika šefa poslaničke grupe ne sluša niko od vaših poslanika, tako da vaša molba da se vratimo na dnevni red nije imala ništa za rezultat. Imali smo samo izazvanu repliku i da se ponovo sada vraćamo na replike.

Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević, po amandmanu. Ja ću vrlo kratko, u diskusiji već dugo vremena provejava jedna činjenica da je 241 milijardu dinara iz budžeta, da se izdvaja za plate zaposlenih u javnom sektoru. Potpuno razumem jednu grupaciju poslanika koji ne moraju da se sećaju budžeta, a to je bilo samo pre dva meseca, ali moram da ih ispravim. Rashodi za zaposlene iz budžeta, tiču se rashoda za opštu državu, a ne za zaposlene u javnom sektoru. Znači, to je suština. Ako to ne razumete, ja to potpuno mogu da shvatim, zaboravili ste. Znači, iz budžeta 251 milijardu ne dajemo za plate zaposlenih u javnim preduzećima, a ako kažete za železnicu, to je onda 17 milijardi. Prosto, radi boljeg razumevanja, zaposleni u javnim preduzećima iz budžeta za rashode za zaposlene, ne dobijaju nijedan jedini dinar, dobijaju preduzeća za subvencije, za šta ih oni koriste, ali to nije 241 milijarda, nego 17 milijardi.

Jesmo u procesu promena u javnim preduzećima, ali zaboravljate da govorite o celoj lepezi javnih preduzeća, kao što su javna preduzeća… Da, amandman, javna preduzeća na lokalu, zaposleni u javnim preduzećima u lokalu, javnim i komunalnim preduzećima. Zato, kada govorite o predlogu amandmana na član 1. i zaposlenima u javnim preduzećima i prihodima koje dobijaju iz budžeta, morate da budete malo precizniji. Ja sam citirala argumentaciju predstavnika vladajuće koalicije i opozicije i možete proveriti u stenogramu, zato da ilustrujem koliko će nedostatak argumentacije otežati ministarki i to je cela moja intervencija i ništa više i ništa manje od toga. Da li će ili neće da bude podrške u javnom sektoru, a ministarka bolje od svih nas zna koliko vam treba podrške u javnom sektoru, da bi ovo stvarno sledeće godine, koliko god ja imala protiv rešenja, da živi i da radi, zavisi od toga da li će ljudima biti jasno šta i zašto ne prihvatate da bude javno preduzeće agencija i zašto takvu klasifikaciju ovde razmatramo? Sve što sam citirala, stoji u stenogramu i rečeno je od kolega poslanika. Ja bih samo da podvučem da su agencije uključene u zakon, to je pod jedan. Pod dva, čula sam vaš argument da dobro, možda smo mi u teoriji u pravu, ali u praksi to je toliki problem što ipak ne rešavamo javna preduzeća i opet se vraćam na to, jer, bilo bi pogrešno na ovaj način regulisati plate u javnim preduzećima. Ne bi vodilo ispravljanju nepravde, već rasipanju ograničenog kapaciteta koji postoji u upravi, a koji moramo upravo da koristimo za to da idemo u srž problema, a srž problema je u boljem nadzoru nad upravljanjem javnim preduzećima i u boljoj organizaciji i korporativnom upravljanju preduzećima. Tu je rešenje i u to treba ulagati energiju i to ova Vlada radi i vrlo je dobro poznato da ima posebne programe za sva velika javna preduzeća, a moram da kažem za javnost da u velikoj većini, ako pogledaju statistike kod manjih javnih preduzeća, plate nisu tako, odnosno odnosi plata i privrede i javnog sektora, govorimo upravo o onim javnim preduzećima za koje Vlada ima plan organizacije. Reč ima po amandmanu, samo da vidim, pre vas se javio gospodin Marković, ali vi imate prednost kao zamenik šefa poslaničke grupe. Izvolite, gospodine Nikoliću. Čuli smo šta je pogrešno, a šta je ispravno. Je l` korporativizacija javnih preduzeća ispravna? Je l` profesionalizacija javnih preduzeća ispravna? I da jeste, delom ste u pravu. Šta se desilo 2012. godine? Da li imamo korporativizaciju i profesionalizaciju javnih preduzeća? Moji saradnici su izbrojali vaših 27 intervjua u kojima govorite o profesionalizaciji javnih preduzeća, korporativizaciji, uređenju plata i četiri godine već govorite o tome. Mi zato upravo podnosimo amandmane, zato što se ništa ne dešava, četiri godine rezultati vašeg ministarstva su ništa. Mi podnosimo amandmane upravo da bismo sada razgovarali na tu temu i konačno pokrenemo tu temu. Ako niste saglasni, recite da niste saglasni, ali dozvolite i nama da objasnimo zašto mislimo da su amandmani dobri i to je prva stvar. Druga stvar, pod jednim izgovorom reformi, recimo, u zdravstvu će biti otpušten veliki broj ljudi, a u Domu zdravlja u Soko banji pet radnika će dobiti otkaz, a onda će oni lekari koji ostanu sada u kampanji morati da vrše opšte preglede po prodavnicama, po udžericama, po šupama, i da li je to reforma javnog sektora? Ne, nije, naravno. Zato uzmite u obzir i hajde da razgovaramo malo o našim amandmanima, jer biće bolje za sve, a naročito za javni sektor. Zahvaljujem gospodine Nikoliću. Reč ima mr Jovan Marković. Izvolite gospodine Markoviću, po amandmanu. Uvažena ministarko, mi smo ovde u parlamentu više puta ukazivali na to koliko je veliki stepen, pre svega, tih javnih prevara u medijima. Srpska napredna stranka je iznela u prethodnih više godina pre svega na račun Demokratske stranke i jedna od važnih tema je bila ukidanje agencija. Drago mi je da ste posle više dilema koje su, pre svega, poslanici ovde imali braneći taj stav, sada potvrdili da agencije treba da rade, da nećete ukidati agencije, da taj koncept nije bio toliko loš, da je to što ste samo dve agencije ukinuli za sve ove četiri ili pet godina, koliko ste na vlasti, potvrđuje da to nije bilo tako ni loše. Znači, ja nisam imao drugi način nego da ukažem na to da možda agencije niste uvrstili, ali vi ste svojim stavom i izjavom to potvrdili. Hvala vam na tome. Reč ima dr Vladimir Orlić. Izvolite, gospodine Orliću. Hvala gospodine predsedavajući. Biće po amandmanu, dabome, i pozivam da se ne prihvati, dabome. Pa bukvalno sve čega se čovek dohvati. Mi smo i dalje na amandmanu na član 1. tačka 9), poznatih predlagača. Sva ova rasprava koju mi slušamo, koja uporno ide u smeru nekih javnih preduzeća, itd, veze blage nema sa sadržajem ovog. Gde se ovde nalaze javna preduzeća? Gde je uopšte predlagač ili bilo ko sa te strane ko uporno priča o njima ovde, dao jedan jedini predlog na temu ovog zakona i javnih preduzeća? Nigde. Samo neke priče o brisanju i „fenomenalni“, pod znacima navoda, jer smo ih pominjali danas, „fenomenalni predlozi“ poput ovog. Šta je tačno predmet ovog predloga, odnosi se na tačku 9), člana 1? Tu se objašnjava ko su zaposleni u javnom sektoru u smislu ovog zakona. Tu predlagač predlaže da to budu lica u radnom odnosu, udruženja stranaka i asocijacija. Kakve veze imaju udruženja građana, stranke, asocijacije gde se ljudi udružuju na dobrovoljnoj bazi sa javnim sektorom, u smislu ovog zakona ili bilo u kom smislu. Pa, više nego očigledno, kao izvesno pokriće predlagaču da priča danas ceo dan o strankama što je radio, što su nažalost pratili još neki drugi ljudi sa one strane, ali to dame i gospodo je ne samo neozbiljno, to je bez ikakvog smisla. Pošto se takođe pominjalo i pitanje nekog TV prenosa, ja nemam predstavu gospodine predsedavajući da li smo mi u nekom direktnom prenosu, ali verujte, svakome sa ove strane sale bi samo moglo da odgovara da cela Srbija, ako je moguće u direktnom prenosu vidi kakve još jednom pod znacima navoda fenomenalne predloge mi slušamo danas. Pomenuo me je kao predlagača. Da, ali gospodine Markoviću, predlagači amandmana su Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac. Ja ne mogu da tumačim koga je od predlagača pomenuo gospodin Orlić. Vidim da je gospodin kolega Orlić jako pažljivo pročitao amandman što je jako dobro, ali mi je žao što nije bio u prvom delu izlaganja gde sam obrazlagao motive zbog čega sam izneo ovakav predlog.

Gospodin Orlić se sada javio za repliku, jer ste ga pomenuli i sada opet, ne govorimo o zakonu, nego se vraćamo na replike.

Neću vam dati repliku gospodine Orliću, zato što smatram da treba da se vratimo da govorimo o zakonima. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na naziv člana i član 2. amandmane u istovetnom tekstu zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Izvolite gospodine Živkoviću. Član 2. se bavi time šta je pravo na platu i druga primanja i definiše, zaposleni ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja, itd, naravno da on sledi iz 1. člana koji definiše predmet i sadržinu zakona i jedan i drugi član. Ovaj drugi autentično su dokaz da je ovaj zakon loš, da ovaj zakon ne donosi nikakvo poboljšanje u oblasti javnog sektora, da ne ostvaruje nijedan proklamovani cilj koji je bio deo kampanje o donošenju ovog zakona, niti deo obrazloženja, koji se daje. U obrazloženju se kaže da je sada ova oblast definisana osnovnim zakonom i posebnim zakonima. Znači, prethodni zakon nije bio dovoljan, nego su postojali i posebni zakoni. I u ovom zakonu koji je danas na dnevnom redu se predviđa masa posebnih zakona. Prema tome, tu se ne definiše ništa novo. Javni sektor nije definisan na pravi način. Malopre je potpredsednica Vlade i ministarka rekla da su javna preduzeća najgori deo javnog sektora ili tako neka formulacija, koja je očigledno govorila o tome da su javna preduzeća deo javnog sektora, u članu 1, pa samim tim i u članu 2, koji je tema našeg amandmana se ne pominju javna preduzeća kao deo javnog sektora. Onda je pitanje, čemu ovaj zakon? Kaže se u kampanji da ovaj zakon ispravlja nepravde, da bolje uređuje oblast, ne postoji ni jedno stručno telo, niti bilo koji sindikat, niti bilo koji samostalni stručnjak, niti bilo koja opcija koja daje podršku takvom mišljenju. Imam ovde ispred sebe mišljenje Zaštitnika građana na skoro šest strana, koji govori negativno o ovom zakonu i konstatuje da na kraju sagledavajući sve navedene primedbe, a pre svega Nacrt zakona, nije u dovoljnoj meri jasan, jer treba nastaviti rad na njegovoj izgradnji. Posebno ne postoji nikakav razlog da ovakav zakon, sistemski zakon, za koji vi kažete da treba da unese red u ovu oblast, da se on gura preko vikenda u noćnim sednicama, posebno kad se radi o zakonu koji je sistemski zakon, znači, koji zahteva jednu ozbiljnu analizu i ozbiljnu diskusiju, a posebno zbog toga što zakon stupa na snagu po vašem Predlogu zakona 1. januara sledeće godine, a dobar deo zakona stupa na snagu 1. januara 2018. godine i predviđeno je donošenje mase posebnih zakona. Znači, potreba za brzim donošenjem ovog zakona apsolutno ne stoji, nema nikakvog razloga da sumnjamo. Zakon je kontradiktoran od člana do člana, pošto smo mi podneli amandmane na sve članove, biće prilike da vam to ukazujemo na konkretnim primerima, ali recimo pitanje člana 8. ili člana 9. gde se u članu 8. kaže – da vrednost svih zahteva ulazi u koeficijent za ovaj zakon.

Ja vas molim da se vratimo na temu, pošto ako je iko pažljivo slušao ova dva sata rasprave, verovatno sam prvi koji se dotakao bilo koje teme koja ima bilo kakve veze sa ovim zakonom. Pošto teško da je „Jumko“ i javni sektor i javno preduzeće, javna uprava i administracija, a „Jumko“ je bio najveća tema ovde, uniforme za policiju, uniforme za vojsku. Koliko ja znam ovde uniforme koje sada nosi policija nije šio „Jumko“, ali to nije tema i neću da govorim o „Jumku“ Puno se govori o tome da je bilo loše stanje, da je nova vlast zatekla loše stanje, da li je mesto Narodnoj banci u ovom zakonu ili nije, pa je onda izrečeno to da su raniji guverneri Narodne banke napravili haos. Ja pozivam potpredsednicu Vlade da se izjasni prema tim navodima, pošto je ona, to je opšte poznato, bila guverner Narodne banke, a sigurno je da je pratila rad i drugih guvernera, pa da vidimo da li je to tačno ili nije tačno. Ono što je trebalo da unese red u javne finansije, a ovaj zakon se inače donosi zbog toga da bi se uredile javne finansije, je bilo smanjenje troškova. Bila su obećanja da će biti otpušten višak radnika u administraciji, javnom sektoru ili kako god hoćete da se to zove. Od toga se nije desilo ništa, da li zbog izbora, da li zbog sukoba među resorima, da li zbog nekih trećih stvari, neću da ulazim u to, ali to se nije desilo. Javno je poznato da su javne nabavke u javnom sektoru katastrofa, da tu ušteda od 300 miliona, ako se desila, kao što kažu neke kolege, to znači da se još uvek milijarde bacaju. Ako hoćete javnu upravu da uredite na valjan način, to nećete da uredite jednim konfuznim zakonom koji se usvaja u pola noći, u nedelju, pa čak nije za srpsku javnost toliko značajan ni kao neka odbojkaška utakmica koja je prekinula prenos ove sednice. Zato vas molim da ste pre svega svesni, možda imate dobru nameru, možda je to sa najboljim namerama, ja ne isključujem i tu mogućnost, da povučete ovaj zakon, da ga pripremite tako da on bude konzistentan, da obuhvati i javna preduzeća i da ga ponudite pre izbora ili posle izbora, zavisi od rezultata izbora.

Povređen je član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević podneli su amandman na član 2. Predloga zakona, koji kaže – naziv člana i član 2. brišu se. A prethodni govornik je govorio o svemu samo nije govorio o svom amandmanu. Ali, ja gospodine Bečiću, za to imam puno razumevanja, zato što je u četvrtak prethodni govornik dao informaciju svim građanima Srbije ko će biti novi premijer ako DOS, ovaj prekomponovani i novi DOS, pobedi eventualno na izborima. Tako da, imam razumevanja za ovo što je prethodni govornik pričao. Ja mislim da je on u stvari iznosio ekspoze nove vlade koju će on da sastavi, ali samo pod jednim malim uslovom, a to je da se krajem aprila meseca građani Srbije prevare, da ih zahvati kolektivna amnezija i da zaborave sve one loše stvari koje im je DOS napravio, pa i Vlada koju je vodio prethodni govornik od 2000. do 2012. godine. Samo iz tog razloga, gospodine Bečiću, ne tražim da se glasa o ovoj povredi Poslovnika. Dobro je da građani Srbije znaju šta ih čeka ako novi DOS pobedi na izborima, dakle, čeka ih povratak na staro. Sami ste razumeli moje razloge zbog čega sam ja dopustio da gospodin Živković završi izlaganje. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, da bi gledaocima bilo jasno, moram da pročitam šta je moj kolega poljoprivrednik predložio da se briše – pravo na platu i druga primanja, zaposleni ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom. Ja se nadam da nije mislio da oni rade džabe. Mislim da će oni na izborima svakako ceniti ovo nastojanje da oni, brisanjem ovog člana, ukoliko bi usvojili sve druge, doveli bi u pitanje pravo na primanje plata. Dakle, zaposleni, ukoliko brišemo ovaj član, ne bi primali plate, to pravo ne bi ostvarivali. To pravo ne bi ostvario ni onaj iz „Voda Vojvodine“, koji je lideru stranke bivšeg režima pisao preteće poruke, sopstvenom lideru, vojvođanskom vlastelinu, čovek koji je partijska nestranačka ličnost ili kako se to već zove, koji je pisao preteće poruke, ovog puta za te poruke ne bi primio platu, jer radi u javnim službama i veliko je pitanje šta bi se sa njima desilo, da li bi on to ubuduće morao da piše honorarno, neplaćeno, itd.

Nemamo mi višak radnika, nego neradnika, a taj neradnički deo je ubačen po partijskim osnovama pre nego što smo mi uveli zabranu partijskog zapošljavanja, pa recimo, da vojvođanski vlastelin nije kupio aparat za 8.328.000, koji je druga ustanova isti kupila u isto vreme za 3.536.000, mislim da bi plate u javnom sektoru bile veće i mislim da ne bi bilo potrebe da neko predloži da se briše pravo na platu, te plate bi bile daleko veće nego sada. Ukoliko neko samo na jednom aparatu, kako oni kažu, uzmu, uzme pet miliona, onda možete misliti šta se sve događa u ataru vojvođanskog vlastelina. Vidim ja da predstojeća kampanja po nastupu neće biti izborna, već će ponovo biti i gmizborna. Hvala. Zahvaljujem.

Kada kažemo da će da se uvede pravednost, to je vrlo veliki rizik za nas, jer svako misli da je baš njegova zarada ta koja je najnepravednija. Svako vidi ono što je nedostatak u logici koja dovodi do njihove zarade i vidi koliki je njihov napor i vidi koliko se oni trude, a mnogo je teže to videti kod drugih. To je i razlog zašto je deceniju bilo nemoguće napraviti ovakav zakon i to je najveća pobeda ovog zakona, što možda će i moći svako da nađe ljude koji su nezadovoljni ovim zakonom, ali su svi oni prihvatili kroz jedan veoma sveobuhvatan, veoma temeljit proces diskusije, objašnjavanja, obrazlaganja, svi su prihvatili ovaj zakon. Zato pozivam i poslanike u ovoj Skupštini da ga usvoje, jer mislim da smo po prvi put uspeli da napravimo pravi balans između toga da moraju neke stvari da budu ujednačene za sve da bi bili uporedivi, a da ipak ima fleksibilnosti da se prepozna posebnost onih ili one posebnosti, kod svakoga će biti nekih, one posebnosti kod svakoga koje moraju da se prepoznaju. Ponavljam, ovaj zakon sam po sebi neće završiti posao i nije garancija da će posao biti dobro rešen. Na narednoj Vladi će biti da to završi u skladu sa principima, pošteno, onako kako je napisano i i dalje će zahtevati puno rada, puno dijaloga i puno usklađivanja gledišta sviju. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani potpredsedniče gospodine Bečiću, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ovaj amandman na član 2. zakona, koji glasi – briše se, odbije zato što je nesvrsishodan, neutemeljen, a samim tim i nepotreban, dakle, negatorski je, jer negira sve plate u javnom sektoru, a osim toga i netransparentan je itd. Gospodine potpredsedniče, imam osećaj da su predlagači amandmana, akademska čestitost i njegov kolega, ovaj amandman predložili samo zato da iskoristesedam minuta vremena, jer njihovo obrazloženje, pogotovo njegovog kolege, je bilo takvo da uopšte nije govorio o članu 2, nego neke uopštene stvari. Poštovana gospodo, kolege profesori, vaš i moj kolega, akademska čestitost, predlogom amandmana predložio je da vi, odnosno mi, skupa svi, zaposleni nemamo pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate i druga primanja sa ovim amandmanom, jer se u članu 2. govori da zaposleni ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu za platu, itd. Dakle, vidite o čemu se tu radi. Ja sam mislio da oni ozbiljno misle kada su predložili ovaj amandman, međutim, uveren sam da zaista ozbiljno ne misle, jer od 1000 i nešto predloženih amandmana u ovom visokom Domu, samo su bili kod glasanja na tri do četiri amandmana, a time iskazuju svoj odnos, ne samo prema amandmanima i zakonima, nego i prema političkom sistemu ove države. Na koncu, na prošloj sednici, gospodine potpredsedniče, jedan od predlagača amandmana, akademska čestitost, uvredila je moju malenkost time što je izrekla neistine, nije se izvinio. Ja ga pozivam večeras ponovo da se izvini, jer su me upravo njegovi studenti zvali da ga zamolim da to učini, jer je izrekao laž, ne samo pred narodnim poslanicima, nego pred građanima Republike Srbije i pred studentima. Ako ne u ime ničega, onda u ime akademske čestitosti, građanske odgovornosti. Predlažem da se amandman odbije. Hvala.

Poštovana ministarko, poštovane kolege i koleginice, predložili smo da se u članu 2. stav 1. izmeni ova formulacija i umesto predloženog da kažemo – zaposleni ostvaruju pravo na platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima. Pravo da vam kažem, moj motiv zbog čega smo ovo predložili se tiče najviše ovog termina „uvećana plata“ Prvi razlog zbog čega smo to uradili jeste da se u nekim drugim članovima zakona definiše šta to znači „uvećana plata“ i koji su to neophodni uslovi da bi se povećala ta plata. Sa druge strane, kada sam pročitao da kažete „uvećana plata“, odmah mi je to nekako zaparalo uši, jer realnost u kojoj živimo, realnost u kojoj funkcionišu građani Srbije je potpuno drugačija i bolje bi bilo da ste stavili ovde „umanjena plata“ Zašto to kažem? Ako vi mislite da je u redu sa ovim predlogom zakona da hiljade ljudi koji rade u prosveti imaju ovako niska primanja, da magistar književnosti, recimo, sa razrednim starešinstvom ima platu oko 42.000, 43.000, 44.000 u osnovnom ili srednjem obrazovanju, da ljudi sa šestim stepenom stručne spreme u osnovnom i srednjem obrazovanju imaju platu ispod 350 evra, da ljudi koji su u zdravstvu zaposleni rade u jako teškim uslovima i da imaju tako umanjene plate koje su, kako da kažem, van svih tokova, van svega onoga što su ljudi očekivali od ove vlasti, onda mislim da je taj termin koji ste vi ovde primenili uvredljiv i da treba da bude izbrisan iz ovog člana. Znači, da se ozbiljno pozabavite tom problematikom, koliko ste sa ovim predloženim terminima prihvatili jedno loše stanje u kome društvo funkcioniše, prihvatili situaciju da ljudi koji su završili visoke i više škole, koji rade na vrlo ozbiljnim mestima, posebno u obrazovanju i zdravstvu, ugroženi i sa prethodnim postupanjima Vlade, ali i sa ovim predlogom zakona o kome raspravljamo.

Uvažena ministarko, koleginice i kolege, uložili smo amandman na član 2. koji glasi: „Zaposleni ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom.“ Mi predlažemo da se ovo „posebnim zakonom“ briše i da ovaj stav glasi: „Zaposleni ostvaruju pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje radne odnose.“ Sledeći stav govori o tome da se prava iz stava 1. ovog člana uređuju i kolektivnim ugovorom u skladu sa ovim i posebnim zakonom. Mi predlažemo da ovaj stav glasi: „Prava iz stava 1. ovog člana uređuju i kolektivnim ugovorom u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje radne odnose“ To smo uradili zato što smatramo da ovaj član zakona treba da izbaci iz teksta navođenje posebnog zakona, kako vi to predviđate, jer je to isuviše širok pojam i otvara mogućnosti kompletnog derogiranja rešenja koja su sadržana u sistemskim zakonima, a na kojima mi insistiramo, te vas molim da još jedanput razmislite o našem predlogu i da prihvatite naše amandmane.

Poštovane dame i gospodo, amandman na član 3. koji smo podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja jedan je od 45 amandmana koje smo nas dvojica podneli na dva zakonodavna projekta koje danas u ime Vlade Republike Srbije u našoj Narodnoj skupštini brani gospođa Udovički. Od 45 ukupno podnetih amandmana, prihvaćeno je, dame i gospodo narodni poslanici, da čujete, pošto naše gošće i naši gosti to sigurno znaju, oni su se i pitali za ovu stvar, pet amandmana. To znači, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, da smo mi narodni poslanici Nove stranke u ovih godinu i 10 meseci, koliko zajedno radimo u ovom sazivu Narodne skupštine, podneli ukupno 2.305 amandmana. Vidim da i gospodin Arsić pažljivo sluša. Od 2.305 ukupno podnetih amandmana, prihvaćena su, poštovana gospodo, zajedno sa ovih pet, 202 amandmana. Poštovana gospodo, po broju podnetih amandmana, po broju prihvaćenih amandmana, mi narodni poslanici, vi sigurno, gospođo Udovički, niste znali, da vas obavestim, smo sigurno šampioni srpskog parlamentarizma u ovom sazivu. Za mene to, poštovana gospodo, znači sledeće, budući da uvek pravimo izvesne analogije, gospođo Udovički, ovih 9% prihvaćenih amandmana, da Nova stranka na ovim vanrednim parlamentarnim izborima koji će uskoro biti organizovani kreće od startne pozicije od 9% podrške u biračkom telu. To je rezultat jednog marljivog, posvećenog rada u godini i 10 meseci. Verujem, dame i gospodo narodni poslanici, poštovane gošće i gosti, da je to vredno jedne čestitke ovde. Ja bih samo zarad istine da kažem da moj tim ima zadatak da prihvati sve amandmane koji na bilo koji način unapređuju zakonski predlog, bez obzira na motive predlagača. Od 85 predloženih amandmana koje smo dobili od Nove stranke, 80 je uzelo puno posla, a ovih pet koje smo prihvatili su amandmani koji se tiču usklađivanja termina sa duhom jezika, odnosno pravno-tehničkeredakcije. Nastavićemo da prihvatamo takve amandmane, jer radimo za to da građani Srbije dobiju najbolji mogući zakon. kada se slažemo da je neka formulacija bliža duhu jezika, uvek ćemo to prihvatiti, ali ne mogu da prihvatim da se radi o marljivom radu.

Gospodine Živkoviću, nemate poslaničku grupu.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Dame i gospodo narodni poslanici, meni je jako zanimljiva ova statistika kolega, 2000 i nešto amandmana je podneto, od toga je nešto usvojeno i to označava broj glasova na izborima. Ali 2000 i nešto amandmana znači 2000 i nešto lista, 2000 i nešto lista puta 250 narodnih poslanika ja to svedem na sledeće. Uništili ste dobar procenat šuma u Republici Srbiji.

Član je govorio o tome. Ne vidim da je na ovaj Predlog zakona usvojen bilo koji amandman, možda grešim ali u ovom trenutku ja ne mogu dovoljno da vidim i nisam bio dovoljno na nekoj proslavi. Ovde vidim da je prihvaćen amandman jedne poslaničke grupe i da je prihvaćen samo jedan u ovom zakonu. Možda grešim ili stvarno nisam išao na neke proslave ili nisam dovoljno nešto konzumirao. Vidim da su predložili da se izbriše pravo na platu. To je jedino što ja vidim, ali se o tome nije govorilo. Govorilo se o 2000 podnetih amandmana. Pitam – za koliko su oni sami glasali? Sve ostalo je bila dobra volja Vlade. Hoće da računaju procenat, ukoliko oni nisu verovali u svoje predloge, sami u sebe, a ako su glasali sedam puta za 2000 i koliko su rekli, onda neka izračunaju, to je negde 0,3. To je primereno toj veličini. Moj predlog je da ubuduće kolega mog kolege ne izračuna to u procentima nego promilima i marganima. Hvala. Zahvaljujem. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, mi smo predložili da ovaj drugi stav u članu 3. koji kaže da pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa bude izbrisan iz više razloga. Kao i za većinu članova, većinu predloga koje smo dali, žao mi je što nema prenosa i što ste i to pravo ljudima u Srbiji uskratili iako se radi o zakonu koji se tiče 500.000 ljudi, pa da ljudi čuju zbog čega smo predlagali ovakve amandmane. Meni je bila nedovoljna ova formulacija koja se tiče ovog stava i na kraju krajeva smatrao sam da u nekom posebnom članu treba da se definiše šta to znači pravo na platu i kada ono prestaje i da se kroz neke detaljnije i preciznije formulacije ukaže na ovo pravo. Hteo sam da kažem zašto je ovde nedovoljna formulacija, zato što je iskustvo pre svega u četiri prethodne godine ljudi koji su pre svega iz DS i koji su osetili da pravo na platu ne prestaje samo sa danom kada raskidaju radni odnos, nego prestaje onog dana kada dođe neki novi istaknuti lider SNS na mesto predsednika opštine ili direktora javnog preduzeća, pa sve ljude koji rade u nekom preduzeću kao što je to bio slučaj u Prokuplju i Kuršumliji, a koji su iz DS, ostavili da rade sa metlom na ulici da čiste, a ukida im pravo na zarade ili im da neku zaradu kakvu on procenjuje. Zatim desetine firmi koje su prethodnih četiri godine posle dolaska nesposobnih direktora SNS na čelo nekih preduzeća i koji su uništili preduzeća, doveli su do toga da ljudi ostaju bez tog prava na nadoknadu iako su ostali da rade. Prema tome, smatrao sam da je dobro da se još neke stvari predvide kao mogućnosti u ovom članu, a ne samo radno vreme i dan prestanka radnog odnosa da bude tretirano u ovom predlogu.

Drugi stav – plata za tekući mesec se isplaćuje najkasnije do kraja narednog meseca, u skladu sa opštim propisima o radu. Svi zaposleni imaju pravo na platu, bilo da rade u javnom sektoru, privatnom sektoru ili bilo gde. Stav 2. – da se isplaćuje najkasnije do kraja narednog meseca, inače nama nije u duhu srpskog jezika plata za tekući mesec, verovatno plata za prošli mesec se isplaćuje do kraja narednog meseca. Za tekući mesec se ne isplaćuje plata, nikada, posebno ne ako se isplaćuje u sledećem mesecu. Tako da zbog toga su amandmani „briše se“ lekoviti, korisni, zato što čiste zakon od besmislenosti kao što je ovaj član 4. Još jedna ispravka koju sam hteo malopre da kažem gospođi ministarki. Rekli ste da je upućeno sa naše strane 80 i nešto amandmana, nije tačno. Upućeno je 45 i pet je prihvaćeno i to na sva tri zakona, ne samo na ovaj. Znači još jedan apel, naravno da će ljudi u javnom sektoru primati i dalje plate, radiće zato što sada postoje zakoni koji definišu tu oblast. Ne usvajanjem ovog Predloga zakona neće biti ugrožen njihov ravnopravni status, njihove plate i sve drugo što ide, a vi ćete imati priliku da napravite jedan novi zakon, da ga predložite u redovnoj proceduri posle ozbiljne rasprave koja će dati odgovore na sve dileme koje očigledno i dan danas imate. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po amandmanu. Dame i gospodo narodni poslanici, koliko sam razumeo bilo je predloženo da se izbriše recimo stav člana koji glasi – zaposleni ima pravo na mesečnu platu. Mislim da je nekima kako to narod kaže, nekima koji su se na vreme dok su vladali nafatirali, plata nije ni potrebna. Ali, ima onih koji žive od te plate koji nisu imali privilegije drugog tipa i koji od te plate izdržavaju svoju decu i koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ukoliko bi prihvatili ovaj stav 99% zaposlenih je teška sirotinja, u tu poziciju su ih uvukli upravo oni koji predlažu sada da im se izbriše pravo na platu. Zaposleni ima pravo na mesečnu platu i velika mudrost u jurenju nekih procenata i promila, velika je mudrost izbrisati ljudima pravo na mesečnu platu. Mislim da ovaj amandman ne samo da treba odbiti već i podsetiti da oni koji su ovo predložili jesu sa narodom delili dobro i zlo, tako što su sebi uzeli dobro, a narodu ostavili samo zlo. Zahvaljujem. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, hteli smo i sa ovim članom da ukažemo na vrlo pogubnu politiku SNS koja se ogleda pre svega u angažovanju velikog broja nesposobnih kadrova na pre svega lokalnom i državnom nivou, koji su svojim postupanjem i svojim neradom i ne činjenjem doveli pre svega institucije na lokalnom nivou u veoma tešku situaciju. Mislim da ćete u narednom periodu imati problem vi kao ministarstvo, a mi kao društvo da se ovaj prvi stav ispoštuje da zaposleni imaju pravo na mesečnu zaradu, imajući u vidu da je ova situacija o kojoj smo govorili da je 15 milijardi dinara u budžetu odvojeno za privremene i povremene poslove uvela na mala vrata oko 30.000 partijskih aktivista SNS u javni sektor i da je to urađeno pred izbore i da ćete imati veliki problem kako taj narod posle izbora ostavite bez posla, jer naravno ljudi očekuju da ostanu tu da rade, odnosno da ne rade na tim poslovima ili da rade samo za stranku, ali kampanja će biti završena pa će imati problem sa angažovanjem. Smatrali smo da će upravo to uvesti u problem čitavo društvo da i da ovaj prvi stav, da će zaposleni naravno imati, trebalo bi da imaju pravo na zarade, na mesečnom nivou biti u stvari nemoguće realizovati. Mi ćemo doći u situaciju, poštovana ministarko, da ćemo vrlo brzo zbog takvog odnosa, gde recimo u opštini Užice, u gradu Užice, u poslednjih tri godine imate 200 ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru, da na mestima gde je u jednoj kancelariji radilo tri čoveka sada radi 15 ljudi, da su ugroženi svi projekti na kojima smo nekada radili i da nemate nikakvu privrednu, a kamoli kakvu drugu aktivnost na nivou lokalne uprave, da ćemo doći u situaciju da ti ljudi neće moći da zarađuju, odnosno da oni ljudi koji su bili zaposleni, realno imali posla, da će zbog ovoga pristupa ostati bez posla i neće imati mogućnosti da ostvaruju te mesečne zarade. Izvolite gospođo Udovički. Ja sam htela samo da naglasim, opet radi građana koji slušaju ovu parlamentarnu debatu, da mislim da je ovaj zakon vrlo važan za sve one koji rade, za tih 500 hiljada zaposlenih u javnom sektoru, definisanom na način na koji ga definiše ovaj zakon, a to je javna uprava i drugi organi koji su vezani za usluge koje nisu tržišne, a vezani za budžet. Dakle, za njih, želim da znaju da svaki put kada u raspravi budu neke suštinske teme, predlozi o amandmanima koje treba razjasniti, ja ću svakako uzeti priliku da objasnim zašto se taj amandman prihvatio ili nije prihvatio. Prihvatili smo jedan amandman. Bilo je i ima amandmana koji zaista pokušavaju nešto da promene i najčešće pokazuju razumljiv nesporazum. Ali, kada su u pitanju amandmani koji su pisani da bi se na neki način dezavuisala javnost, dala prilika da se govori o nečemu što u stvari nema veze sa zakonom, ne bih želela da trošim ničije vreme odgovarajući na njih i prema tome samo želim da uverim javnost da ćemo koristiti priliku večeras da ovaj zakon razjasnimo u najvećoj mogućoj meri za one koji žele da to čuju. Hvala. Na naziv glave II i naziv člana i član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mg Aleksandra Jerkov. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, saglasan sam sa gospođom Udovički kada kaže da je parlamentarna rasprava veoma važna, naročito kada se povodom našeg amandmana na član 5. pokaže da ne postoji neka logika u nekim rešenjima o kojima se govori. Na primer, poštovana gospodo, u članu 5. definišu se elementi od kojih se sastoji plata zaposlenih u javnom sektoru, ali ne i u javnim preduzećima. Evo, recimo da je to rečenica A. Rečenica B koja je saopštila gospođa Udovički danas tokom rasprave glasi – javna preduzeća su deo javnog sektora. Rečenica C, koju čitamo sada u samom zakonodavnom projektu, kaže – ovim zakonom uređuje se sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, a onda se u poslednjem stavu kaže osim u javnim preduzećima. Evo, gospođo Udovički, za mene sve ove rečenice, ovako poređane znače ili da je Vlada nemoćna da se suoči sa velikim problemom partokratije, pa zato nije uspela da se pozabavi definisanjem plata zaposlenih u javnim preduzećima ili, ako vam je to zgodnije, da Vlada uopšte ne želi da se sukobi sa partokratskim sistemom, već ga, poštovana gospodo, sadržinom ovakvih zakonodavnih projekata učvršćuje. Sa koje god strane da priđete ovoj parlamentarnoj debati, rekli da je Vlada nemoćna ili da Vlada svojim zakonodavnim projektima učvršćuje partokratiju, ja mislim da razuman čovek može samo da zaključi, išao jednim i drugim putem, da je reč o jednoj lošoj Vladi. Ako ta loša Vlada ne želi ni da učestvuje u raspravi zbog toga što smatra da neki argumenti ovde ne stoje, onda je to još jedan dokaz da je Vlada veoma loša. Uvažena ministre, dame i gospodo narodni poslanici, apsolutno neprihvatljiv, nepotreban i opskuran amandman. Za kolegu predlagača pročitaću samo reč opskuran, pošto on ima problemsa tim terminom, opskuran znači mračan, nejasan, nerazumljiv, maglovit, neodređen. Naravno da predlažem da se odbije ovakav opskuran amandman, amandman na član 5. i naziv Glave 2, koji reguliše elemente plate. Amandmanom predlagač predviđa brisanje i to jedan od 40 amandmana istovetnih, koji glase – briše se. Moram da se složim sa konstatacijom da je sa uvaženim kolegom, da su apsolutni šampioni srpskog parlamenta, šampioni u brisanju amandmana koji glase – briše se, ali mi je nejasno zašto je ponosan zbog toga. Ima ona narodna – čega se pametan stidi, očigledno se gospodin Pavićević ponosi. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, verujte da za sve zakonske predloge koje smo dobijali na vreme u Skupštini smo davali svoj neki doprinos i uložili trud da oni postanu bolji, ali je po meni posebno veliki problem što ste vi svojim pristajanjem da u nedelju u pet sati o ovoj raspravi govorimo o ovom zakonu i to još ste prećutno dozvolili da nema prenosa, degradirali i ovaj zakon i pokušaj da on bude bolji, koji su ovde prisutni. Kažete da suštinski amandmani koji su ovde predloženi će dobiti vašu pažnju i odgovore. Zar nije suštinski važna stvar ono što sam malopre rekao da je armija članova i aktivista SNS angažovana u nekih prethodnih par meseci upravo na kampanji i sa 15 milijardi dinara… Naš predlog da se ovo što ste rekli, da se u prvom stavu… Znam, ali nemojte da utičete na demokratsku raspravu sa vašim izlaganjem van teme. Naš predlog da se stav 1. člana 5. briše se upravo odnosi na to da ovaj deo koji sam malopre obrazlagao oko uvećanih plata ne stoji, da je politika SNS koja je promovisana u prethodnih četiri godine prema građanima Srbije, pre svega prema javnom sektoru i prema ljudima koji su u obrazovanju, koji su u prosveti, koja im je smanjila plate i svela na to da ljudi koji imaju magistarske diplome rade za 42 ili 43 hiljade u prosveti ili ljudi koji su specijalisti i rade za 60 hiljada sa dežurstvima u zdravstvu, dovela do toga da vi ne treba da koristite termin – uvećane plate, nego treba da koristite termin – umanjene plate.

Repliku ima narodni poslanik Veroljub Arsić kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Izvolite gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, drage kolege iz bivšeg režima, nikako neko da od vas kaže – odakle to primaju plate zaposleni u javnom sektoru? Da li možda iz realnog sektora? Je li to onaj realni sektor što je bi „Zmaj“ Rakovica, IMT, FAP, i njega ste upropastili i MIP u Požarevcu i „Slavija“ u Beogradu? Sve ste upropastili. Šta mi otimamo od građana? O kakvim aktivistima vi pričate? O svojim aktivistima koje ste zapošljavali u državnoj upravi. Objašnjavao sam kako, kada izmislite šefovsko mesto pa date šefu malo veću platu, a ako ima pet kojima je šef ima još 30% uvećanje plate, pa tih četiri ili pet ste dovlačili iz svoje stranke. Sada se kobajagi brinete za koga? Za vaše aktiviste. Što se niste brinuli za zaposlene u realnom sektoru? Oni pune budžet, oni održavaju privredu. Oni održavaju sve nas. O njima niste brinuli. O kakvim otpuštanjima vi pričate? Oni su živeli od tih 400.000 ljudi, za zaposlene u javnom sektoru. Primali su plate od tih 400.000 ljudi. Što tada niste razmišljali o njima? Baš vas je bilo briga. Bilo je lepo. Bogami, idu drugačija vremena.

A kakve to ima veze sa vama? Na naziv člana i član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Izvolite. Evo, da pročitam član 6, koji vrlo precizno govori - ništa. Osnovna plata određuje se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata (u daljem tekstu osnovica) sa koeficijentom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Imamo već jedno osim. Drugi stav počinje sa - izuzetno od stava 1. osnovna plata se određuje množenjem osnovice sa zbirom koeficijenata i korektivnog koeficijenta. Stav 3. - osnovna plata se ostvaruje za puno radno vreme, ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom.

Znači, uvodi se koeficijent, ali on važi - osim ako, a onda imamo - izuzetno, a onda imamo i to da je puno radno vreme i puno radno vreme i radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom. Pošto je ministarka rekla da neće da komunicira sa piscima amandmana briše se, ja sam potpuno svestan te situacije. Kada nemate argumente, onda se krijete, govorite o tome da su to elementi koji žele da naruše sistem, a to se u stvari u srpskom jeziku zove „odbrana ćutanjem“ Kada nemate šta da kažete, kada ne shvatate koju nebulozu od teksta ste dali u članu 6, onda kažete – to su viši interesi, to opskurna definicija, ili tako nešto. Meni je jako drago što je „Politikin zabavnik“ pre neki dan proslavio 77 godina, pa su neki poslanici uspeli da nauče nešto u poslednjih pet-šest godina. Došlo smo do jednog od, da tako kažem, najkontraverznijeg člana ovog zakona i mislim da jeste dobra prilika da objasnimo građanima o čemu se tačno radi u ovom članu. Jeste tačno da se osnovna plata određuje množenjem osnovica za obračun i isplatu plata sa koeficijentom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Onaj ko pročita ceo zakon vidi gde je to drugačije određeno. To jeste u slučaju vojske i funkcionera, kada je reč o definisanju njihovih zarada koji će biti tačno i drugačije definisani u jasno vidljivim, transparentnim zakonima koje će usvajati ova Skupština, a ipak oni ulaze u ovaj zakon zbog drugih razloga, jer će, svejedno kako bude njihova plata određena, ona transparentno biti prikazana u katalogu poslova, čiji je cilj da svi u Srbiji mogu tačno da vide kako se sve plate koje se određuju za 500.000 zaposlenih u ovom zakonu određuje. Kada je reč o korektivnom koeficijentu, tu je upravo ključ toga što je ovaj zakon, da kažemo, delimična ili polucentralizacija. Dokle god smo u ovoj zemlji deset godina pokušavali da svih 500.000 stavimo u potpuno jednoznačno određene koeficijente, nismo u tome uspeli. Korektivni koeficijent se koristi u onim jasno definisanim izuzetnim prilikama, kada dobro definisano radno mesto, za čije smo poslove jasno vrednovali u koju platnu grupu spadaju… Samo sekund da ovo završim. Znači, jasno će se vrednovati radna mesta, gde god da se rade, kad su isti poslovi, korektivni koeficijent će isto tako da bude jasno vidljiv i on se koristi za izuzetne prilike koje se tiču uslova rada. Vi možete isti posao na isti način da radite u potpuno drugačijim uslovima rada koji opravdavaju da se napravi korekcija. Ta će korekcija biti vidljiva u katalogu poslova, pored poslova za koje se koristi korektivni koeficijent. To rešenje nam je omogućilo da završimo ovaj posao.

Za neke poslanike iz bivšeg režima ovo je atomska fizika, oni to ne razumeju. Znači, to je za njih atomska fizika. I kamo sreće da su makar malo čitali „Politikin zabavnik“, možda bi nešto iz ovoga i razumeli, ali čak ni takvu literaturu nisu koristili.

Poštovani predsedavajući, vidim da se čudite zbog čega sam se javio, a pozivam se na član 107. – uvreda dostojanstva Narodne skupštine. Mada, vidim da se i gospodin Babić i ostali čude, ali to da posle ovako kvalitetnog i iscrpnog izlaganja gospođe ministarke…

Moja odluka je da se oduzima vašoj poslaničkoj grupi vreme koje ste vi iskoristili zloupotrebom Poslovnika. Zahvaljujem se.

Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Uvažena ministarka, koleginice i kolege, član 6. govori sledeće – osnovna plata određuje se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata (u dalje tekstu osnovica) sa koeficijentom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Stav 2. kaže - izuzetno od stava 1. ovog člana osnovna plata određuje se množenjem osnovice sa zbirom koeficijenta i korektivnog koeficijenta. Mi smo predložili da se stav 2. briše, jer u stavu 2. član 6. je predviđeno da se izuzetno od stava 1. osnovna plata određuje na osnovu koeficijenta i korektivnog koeficijenta koji je kasnije određen u članu 9, čije je bliže regulisanje ostavljeno posebnom zakonu. Budući da je korektivni koeficijent na ovaj način neprecizno uređen, samim tim ostavlja se mogućnost zloupotrebe u određivanju plata i smatramo da je bolje takav stav izbrisati. Vi ste u svojoj diskusiji, gospođo ministarka, rekli da se to odnosi na vojsku i to je u redu. Ovde u članu 9. govorite o policiji i to je u redu. Ali, u diskusiji ste naveli i funkcionere. Ja ne vidim zbog čega bi u okviru platnog razreda i platne grupe neko morao da dobije i korektivni koeficijent. Koji on to posao radi na specifičan način koji nije moguće obraditi ovde u zakonu? Zbog toga predlažemo da se briše ovaj stav iz ovog zakona, jer je pojam korektivnog koeficijenta nejasan, nedorečen i ne zna se kako će se i kada primenjivati.

Izvolite. Uvažena ministarko, mi smo smatrali da u članu 6. treba menjati ovaj stav 3. koji kaže: „osnovna plata ostvaruje se za puno radno vreme“ i u nastavku kažete: „ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom“ Smatrali smo da ovaj drugi deo rečenice na neki način treba ili precizirati ili on negira ovaj prvi deo rečenice, a iskustva koja sam malopre pominjao i koja mislim da jesu suštinska i koja se odnose na ove primedbe koje hoću da kažem jesu vezane, recimo, za grad Užice, za koji sam već rekao da je u prethodne tri godine, kroz svoje institucije i javna preduzeća i lokalne uprave, zaposlio preko 200 ljudi i verujte da se ljudi u Užicu čude kada negde u vreme pauze u 10-11 sati izađu u grad u nekoliko lokala oko opštine ili poreske uprave i drugih institucija ili na trg, vi vidite samo ljude koji su zaposleni u javnom sektoru i koji tamo ispijaju kafe i koji kažu da su na poslu. I vi imate ovde situaciju da kažete da se negde kroz definisanje šta je to puno radno vreme na neki način legalizuje taj nerad, koji je u stvari posledica toga što je SNS u prethodne tri-četiri godine zaposlila hiljade ljudi u javnom sektoru na privremenim i povremenim poslovima, koji nemaju ni stolice gde da sednu u kancelarije koje postoje, koji ne znaju opise svog radnog mesta i koji su došli u situaciju da vi kroz ovaj član njima sada legalizujete, to što vi kažete - i do punog radnog vremena. Prema tome, mislio sam da je bolje da se ovaj stav izbriše i da se na neki način suprotstavite toj pogubnoj politici, odnosno da nađete neke druge mehanizme kako ti ljudi da se uposle ili da se ostave bez posla. Njihovo angažovanje u narednom periodu će ugroziti ta javna preduzeća. Vi imate situaciju da u Užicu ne postoji sistem, da ne postoji nijedan razvojni projekat koji se razvija. U poslednjih nekoliko dana smo čuli informaciju da je deponija „Duboko“ ostala bez 2,5 miliona evra donacije za širenje tela deponije zbog toga što postoji sukob interesa direktora tog javnog preduzeća sa funkcijom odbornika. Prema tome, osnovna plata njegova treba da bude daleko smanjena i da se ne podrazumeva šta je to do punog radnog vremena, nego da uzme da radi svoj posao. Hvala.

Poštovane dame i gospodo, uvažena predsednice Narodne skupštine. Molim vas, gospođo Gojković, da onaj uređaj za merenje matematičkih operacija sada broji i ono vreme od pet minuta, na koje imam pravo po amandmanskoj raspravi, jer je naš amandman na član 7. takođe jedan veoma važan amandman. Amandman na član 7, poštovana predsednice Narodne skupštine, vi niste čuli pa da vam kažem, jedan je od 45 amandmana koje smo mi, narodni poslanici Nove stranke, podneli na dva zakonodavna projekta koje večeras u našoj Narodnoj skupštini brani ministarka Udovički. Od ovih 45 amandmana, poštovana gospodo, da čuje i gospodin Babić, koji sada negoduje jer zna šta sledi, sledi jedna statistika o uspešnosti opozicije u Narodnoj skupštini, poštovana gospodo, od 45 podnetih amandmana, gospođo Gojković, prihvaćeno je pet amandmana. Večeras smo saznali da je to gospođa Udovički nevoljno uradila. Gospođo Gojković, vi niste bili tu, pa evo da vam se požalim malo. Kada smo mi saopštili ovde da su prihvaćeni naši amandmani, pet, naša gošća, uvažena ministarka gospođa Udovički odmah je morala da se javi za reč i da kaže – ma ne, ne, ne, nije to toliko važno, znate, ja sam rekla. Pa, čekajte, poštovana gospodo, pa svaki amandman je važan. Za nas, u ovakvim uslovima jednog teškog naprednjačkog udara na parlamentarizam, svaki prihvaćeni amandman je važan, poštovana gospodo. Gospođo Gojković, evo, vas da obavestim, pošto kada gospodin Bečić predsedava teško je saopštiti dve rečenice a da vas on ne prekine, ukupno za godinu i deset meseci, gospodin Babić nije čuo, pa da čuje sada, mi smo podneli 2.305 amandmana. Mi smo, gospođo Gojković, tu nema nikakve dileme, šampioni srpskog parlamentarizma po tome, i ne samo po broju podnetih, nego, poštovana gospodo, po broju prihvaćenih amandmana, 202 amandmana, naravno, uređaj za matematičke operacije da meri pet minuta, što iznosi, poštovana gospodo, da se čuje ovde još jednom, 9% prihvaćenih amandmana ili, sledeći izvesne analogije koji neki od nas prave i u našim parlamentarnim raspravama ovde, 9% podrške građana samo Novoj stranci na vanrednim parlamentarnim izborima koje svi očekujemo sada u aprilu ili maju mesecu. Poštovana gospodo, amandman na član 7, veoma je važno da budemo fokusirani na sadržinu naše rasprave, da ne izlazimo iz okvira teme, da smo uvek u temi, amandman na član 7. je jedan veoma važan amandman zato što se tiče utvrđivanja osnovice zaposlenih u javnom sektoru u državnim organima, na primer, ali, gospođo Gojković, ne i u javnim preduzećima. Mi smo ponudili jedno obrazloženje gospođi Udovički, gde smo napisali – apsurdan je predlog da se utvrđivanje osnovice plata zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi i na zaposlene u javnim preduzećima, poštovana gospodo. Zašto je bilo neophodno da mi intervenišemo na ovaj način? Pa zato što je i gospođa Udovički u svom izlaganju ovde saopštila da javna preduzeća jesu deo javnog sektora. Ako jesu deo javnog sektora, neophodna nam je temeljnija argumentacija za to što se svi oni koji su zaposleni u javnom preduzeću izuzimaju sada iz ovog zakona kojim se utvrđuju plate zaposlenih u javnom sektoru. To, poštova gospodo, evo, i gospodin Neđo Jovanović da čuje, ako hoćemo da sledimo izvesnu logiku, dakle, ako se držimo logike, ako se držimo razuma, znači da - ili Vlada nije mogla da reši veliki problem partokratije, i to za četiri godine svoga rada, dakle, za četiri godine ova i vlada koja je prethodila, od 2012. do 2016. godine, nije uspela da se suoči sa velikim problemom partokratije, čime je, poštovana gospodo, po mom mišljenju, pokazala jednu strašnu nemoć u rešavanju velikih problema sa kojima se mi suočavamo u našoj političkoj zajednici, a ako ne prihvatimo ovaj put analize, tumačenja delovanja Vlade, onda to znači da Vlada nije htela da reši jedno veliko pitanje partokratije. Šta znači partokratija, poštovana gospodo? Partokratija znači da se u našoj državi, ukoliko je utemeljena na partokratskom sistemu, nagrade, počasti ne dobijaju po zaslugama, kao što bi bio red, ja mislim, u jednoj demokratskoj, otvorenoj, parlamentarnoj demokratiji, nego se dobijaju na osnovu stranačke pripadnosti, pa od toga koja je stranka na vlasti zavisi da li ćeš ti da dobiješ neki posao možda u javnom preduzeću ili negde drugde, da li ćeš da dobiješ neku počast, neku nagradu itd. Ja sam borac protiv partokratije. Zameram Vladi, pod A, na nemoći, što nije mogla da reši to pitanje, a zameram Vladi, pod B, što ovakvim zakonodavnim projektima, kao što je projekat koji u našoj Narodnoj skupštini večeras brani gospođa Udovički, učvršćuje jedan nepravedni partokratski sistem. Moje je očekivanje, dame i gospodo narodni poslanici, da sledeći logiku, sledeći zdrav razum, da svi ovde ustanemo protiv ovakvog zakonodavnog projekta, a ne da branimo nešto što je neodbranjivo, i to, poštovana gospodo, na jednoj sednici, ponovo noćnoj. Dakle, gospođa Udovički nam je i danas rekla – važni su zakoni, reformski su zakoni. Pa, kakvi su to reformski zakoni, poštovana gospodo, o kojima se raspravlja na noćnim sednicama? Poštovana gospođo Udovički, reforme, državni poslovi treba da se obavljaju danju, pod žarkim suncem, pod svetlošću, da se sve vidi, da ništa, ni najmanja tačka ni zapeta, što smo mi takođe intervenisali ovde, ne bude sakriveno, poštovana gospodo, a ne na noćnim sednicama i ne da nam gospođa Udovički odgovori ovde da nije iz domena njene nadležnosti to za kada će biti zakazana sednica Narodne skupštine. Kao da mi ne znamo da Vlada šalje ovde neke direktive, da gospodin Bečić tu potpisuje spajanje nekada i po 15 i više tačaka dnevnog reda u jednu, poštovana gospoda, a mi ovde ne reagujemo na to. Šta želite tačno da brišete?

Licemerno je kada neko u šest, sedam minuta u prvoj rečenici sebe predstavlja kao najvrednijeg, a u poslednjoj rečenici kaže – pa Bože moj, zašto radim uveče. To se nekako kosi sa tim principima, nekako kolega koji je pre mene govorio, čini mi se da od početka do kraja govora ne može sa se sastavi sam sa sobom, šta hoće da bude najvredniji ili da ne radi? S druge strane, ne znam ko je još reflektor u ovoj sali, je potrebno uključiti da bi uvažene kolege mogle da jasno vide i zakon i amandmane o kojima se glasa. Tu ne mislim samo fizički na ove svetlosne reflektore, mislim da su mnogo značajniji za SNS, najznačajniji reflektori javnosti. Reflektori javnosti, jer smo i pred građanima zato što se sednice Narodne skupštine prenose na javnom servisu, za razliku od nekog vremena iz 2003. godine, kada su odlukom tadašnjeg premijera, one bile ukinute. O kojoj svetlosti tada smo mogli da govorimo? Mogli smo da govorimo o mraku parlamentarizma, o nipodaštavanju parlamentarizma, ali to prethodnom govorniku nije bilo dovoljno već je krenuo za takvom politikom. Mislim, da je mnogo ispravnije i bolje ako kažete da popodnevni, večernji, noćni sati, služe da bi došli u ono stanje u kakvom ste bili pre nekoliko večeri ovde u Narodnoj skupštini, vraćajući se sa neke proslave, bar po vašem priznanju. Nepoštovanje parlamentarizma, gospođo predsednice, silovanje Poslovnika o radu, kada pokazujući i govoreći o amandmanu, ja mislim da prethodni govornik nije znao čak ni naslov iznad člana 7. koji je tako hrabro predložio za brisanje, jer nismo čuli ni jednu reč koja se odnosila na član 7. Nismo čuli nijedan argument već opštih nekih stvari koje su kao „kopi-pejst“ koje prethodni govornik govori o svakom amandmanu, i ne svakom amandmanu, o svakom amandmanu svakog zakona. Bukvalno kao „kopi-pejst“ Devet procenata, mislim da prethodnom govorniku je dovoljno što je u tih devet procenata počeo sam da veruje i što su mu poverovale stranke bivšeg režima, odnosno stranke novog DOS-a, jer su poverovali da su oni najjača snaga u tom novom DOS-u i zbog toga su toj najvećoj snazi u novom DOS-u, poverili i mesto premijera budućeg. Pa, smo mogli da čujemo pre nekoliko dana, kada je taj budući premijer, rekao da je spreman da odgovori na pitanje gospodina Janka, kao budući premijer je spreman da odgovori na svako pitanje, ali bi o tome trebalo da se izjasne i druge stranke tog novog DOS-a koji su eto poverili gospodinu Živkoviću, mesto budućeg premijera. Podsetio bih i prethodnog govornika na još jednu stvar. Parlament ne počinje samo ovim sazivom, niti će se završiti samo ovim sazivom, ovo je deseti saziv, deveti saziv. U devetom sazivu je bila jedna poslanička grupa koja je bila takođe šampion u podnošenju amandmana, podneli su nešto više od 3.500 amandmana, prihvaćeno je više od 10% i to je poslanička grupa Demokratske stranke Srbije, koja je na parlamentarnim izborima 2014. godine ostala izvan parlamenta. Tako da taj argument koliko amandmana – tolika podrška, kod građana Republike Srbije, mislim da se ne isplati preterano. Uostalom, ukoliko predlagač amandmana veruje u takvu podršku, a vidimo da su mu ostale stranke članice tog novog DOS-a poverovale, ja ga molim, pozivam, preklinjem izađite bar za, bar se kandidujte za kućni savet, za kućni savet jedne zgrade na Vračaru, pa da vidimo dobijte bar jedne jedine izbore. Izađite pa se kandidujete, imenom i prezimenom, pa da vidimo šta ljudi misle i šta ljudi govore o vašoj politici, pa da vidite kakvo je i koliko je to poverenje. Mislim da zbog argumenata koji nisu izrečeni od strane predlagača amandmana, zbog silovanja Poslovnika o radu, i zbog jedne ozbiljne ljage koja se na taj način baca na parlament, mislim da ovaj amandman ne treba prihvatiti.

Mislim da ste trebali po Poslovniku da mi date pravo da ukažem na povredu Poslovnika, pre nego što ste dali pravo na repliku, ali već kada je tako, imam pravo da se pozovem na član 106. stav 1. i da vam ukažem da ste povredili Poslovnik samom činjenicom što ste dozvolili prethodnom govorniku, koji je govorio pre kolege Babića, da zloupotrebi i Poslovnik i zloupotrebi obrazloženje amandmana, jer u obrazloženju amandmana nije bilo ništa u odnosu na amandman, tek u zadnjim sekundama svega onoga što je bila priča vezana za amandman čuli smo navodno obrazloženje zbog čega se traži brisanje određenog člana Predloga zakona. Mislim da ovaj stepen tolerancije prema narodnom poslaniku koji se iskazuje kako od vas, tako i od ostalih predsedavajućih ne vodi dobrom, jer se na taj način urušava ugled parlamenta, jer se na taj način dozvoljava da se čini propaganda i to jedna vrlo grupa propaganda ili politički marketing stranke koja nema poslaničku grupu u ovom parlamentu. Jer, se na taj način čini nešto što ni u kom slučaju ne sme da se dozvoli nijednoj poslaničkoj grupi, a najmanje onoj poslaničkoj grupi čiji je predstavnik upravo govorio na način kako je govorio. Stoga vas molim da ubuduće na samom početku povrede člana 106. stav 1. odnosno izlaska iz tačke dnevnog reda, od koje se razmatra, reagujete kako narodni poslanici ne bi bili taoci jednog takvog načina prikazivanja, odnosno objašnjenja amandmana, koji u svakom slučaju ne priliči onome što Poslovnik propisuje.

Ovo je inače bila zloupotreba povrede Poslovnika, pošto treba da se glasa, ako već tražite da je povređen Poslovnik, no nije to moje. Prethodni, prethodni govornik je izrekao par neistina, što naravno nije ništa novo, ali samo da ukažem na konkretnu situaciju. Prvo, ta priča da sam se ja kandidovao za premijera novog DOS-a, nove koalicije, starog DOS-a ili bilo čega, je mogao da tako shvati samo neko ko ima manjak inteligencije ili koji je zlonameran. I, ja sam siguran da prethodnik niti televizija koja je to objavila da oni nisu zlonamerni, to je više nego jasno. Ni na jedan način nije moglo da se zaključi, ali ako se plašite tog vremena, ako se plašite vremena iz 2003. godine kada sam ipak bio na toj funkciji, onda je to jedna teška godina u kojoj su investicije bile veće nego za sve četiri godine vaše vlasti. Tada je evro bio 62 dinara, javni dug Srbije je bio nešto preko deset milijardi, znači, skoro tri puta manji nego sada. Osnivale su se nove privatne firme, znači, u realnom sektoru. Administracija o kojoj sada govorimo, javni sektor je bio upola manji nego sada i bilo je vrlo malo firmi koje su bile na dotaciji iz budžeta Srbije. Prema tome, to je jasno kao dan. Aluzija na proslave i kako se dolazi sa proslave, isto pitanje, kako da vam kažem, jednog stereotipa koji neko gaji u sebi, pa misle da gaje svi. Proslave su lepi događaji, a to što to vi lično iz svog iskustva povezujete sa alkoholom, to je vaš problem. Mislim da je prethodni govornik ubeđen i stalno misli da su ljudi u Srbiji poput njega, pa da će na uvredu uzvratiti uvredom. Ne, ne želim. Niti će iko iz SNS na silne uvrede koje su dolazile sa njegove strane i od kolega koji sede ispred njega, mi ćemo trpeljivo, hrišćanski onako, otrpeti, prihvatiti svaku od tih uvreda jer uvrede govore više o njemu nego o nama. Kada govorimo o koeficijentu inteligencije, on se ispituje i određuje, zna se na koji način. Moj stepen inteligencije sam dokazao, na način što sam završio na državnom univerzitetu u Beogradu, Mašinski fakultet, i rado ću prethodnom govorniku da pokažem sve fakultete u Beogradu. Verujem da mnogo bolje poznaje kafane, nego fakultete u Beogradu. Sa druge strane, kao politički oponent, kao neko ko drugačije u političkom smislu razmišlja, ne plašim se ni prethodnog govornika, ni onda kada je bio najjači, ni sada kada je ponovo kandidat za premijera. To su njegove reči, ali ono što je činjenica, takve situacije se plaše građani Srbije, jer se sećaju tog vremena i kako je to vreme bilo kada je on vodio i Vladu i našu državu. S druge strane, kada su ti rezultati bili tako sjajni, tako fantastični. Zašto je izgubio izbore? Izgubio je izbore i u svojoj stranci, izgubio je izbore i poverenje i katastrofalno je izgubio izbore koji su bili organizovani te godine u Republici Srbiji. Pa kako može takvi fantastični rezultati da dožive fijasko, uostalom kao što je kompletno njegovo bavljenje politikom može da se jednom rečju opiše kao - fijasko.

Naravno da poštujem svakoga ko je završio bilo koju školu i fakultet posebno. Šteta samo što prethodni govornik, nije uspeo da pokaže to znanje iz mašinstva, jer koliko sam shvatio, preprodaja grobnih mesta nema nikakve veze sa mašinstvom, ali možda je to neki viši, možda je neka specijalizacija bila iz te oblasti. Vreme 2003. godine, kada sam imao tu nesreću da budem predsednik Vlade Srbije, pamti se kod većine građana, nažalost, s jedne strane po jednom velikom nesretnom događaju, a s druge strane po tome da je država tada uspela da pokaže svoju snagu i da spreči pravi državni udar, a ne ono što se priviđa nekima po nekim televizijama koje su, nezlonamerne, nego ove druge, sa manjkom inteligencije, i što je tada kriminal u ovoj državi bio sveden na minimum. Izbore na koje je izašla stranka u kojoj sam ja tada bio, u decembru 2003. godine, nisam vodio ja, niti sam bio nosilac liste, niti kreirao kampanju, tako da to nekog drugog pitajte, a uvaženi inženjer mašinstva je malo pre pomenuo izbore za kućni savet i da se neko sam kandiduje za izbore za kućni savet. Voleo bih da upozorim prethodnika da kućni saveti ne postoje jako dugo, da postoje skupštine stanara, tako da možda u tom nekom kontekstu on vidi svoju budućnost i ja mu želim puno sreće i da tamo sprovodi iste ove napredne ideje koje je sprovodio i u javnom preduzeću u mestu odakle je došao. Paljenje Narodne skupštine Republike Srbije se nalazi u CV nekoga ko je malo pre govorio. Špricanje kokošaka u selu Pukovac, običnom vodom, se nalazi u CV nekog drugog. Milion i po evra iznetog iz zemlje za nabavku oružja koje nikada nije došlo u našu državu je u CV nekog drugog. Privatizacija „Beopetrola“ na kriminalan način u CV nekog drugog. Kriminalna privatizacija „Duvanske industrije Niš“, u privatizaciji, CV nekog drugog. Fruškogorski vinogradi i to lepo onako sa subvencionisani i to sa 500.000 evra od strane svih građana Republike Srbije su na neki čudan način prebačeni u Vračarske stanove, se nalaze u CV nekoga drugog. Tako da, ni SNS i ja lično, nemamo od čega da se stidimo ni da nam bude neprijatno zbog bilo čega, ali oni koji su, ili onaj koji je sve ovo radio, boga mi, pred pravosudnim organima Republike Srbije, ima šta da kaže. Znači, naravno jedan deo, ja se nadam da svi prepoznaju, da je jedan deo posledica tog viška inteligencije koji kulja, ali rekli ste paljenje Skupštine, nisam učestvovao i to je svima jasno. Privatizacija „Beopetrola“, pitajte ovog Malog što radi preko puta u Skupštini grada. On je vodio tendere za privatizaciju „Beopetrola“ Privatizacija „Duvanske industrije Niš“, ni na koji način nije nigde označena kao kriminalna, a ja bi voleo da ako imate bilo koja saznanja, da isto to pitate Malog, oko te iste privatizacije. Što se tiče izbora, kažu mi neki dobro obavešteni izvori, upravo sad se neko javio iz Vrnjačke banje, kaže – Babić je na svojoj izbornoj jedinici, na izborima 2012. godine, je osvojio 6% na lokalnim izborima, što je u redu. To je preko cenzusa. I ja želim da vam čestitam na tom velikom uspehu, a za bilo šta kriminalno u mojoj poslovnoj ili političkoj karijeri, ja po 58 put, pozivam nadležne organe da to kažu. Pozvao sam i ovog, kako se zvaše ovaj bivši premijer, Vučić, i njemu sam rekao kada je sedeo tu, da ako ima bilo šta da kaže, da preduzme nešto. Da preduzme nešto. Pa toliki su to pominjali, ja čekam da dođe bilo kakva državna institucija, istraga, koji god proces, da utvrdi bilo šta. Ponosan sam posebno na „Sablju“ za koju se, bojim se, ponovo vraćaju uslovi. Ja obećavam građanima Srbije da, ako politička opcija Nova stranka, dobije njihovo poverenje na izborima, oštri se sablja da ponovo sasečemo kriminal u Srbiji. Izvolte? Sablja“ je policijsko pravosudna akcija koja je rađena 40 dana, čime je sprečen državni udar u Srbiji, smanjen nivo kriminala na ispod

Izgleda da je stvarno pomračina u ovoj sali, jer, kolega prethodni govornik je, nije video još jednu nulu. Što znači 60% u Vrnjačkoj banji. A ja sam uvek spreman da pružim ruku i da kažem onoliko koliko glasova, ali u broju glasova, ne u procentima, bude osvojio prethodni govornik u Vrnjačkoj banji, ja ću osvojiti taj broj puta 10, ali u procentima. Taj broj, pa puta 10, ali u procentima, u odnosu na onih pet, šest glasova koliko ćete vi osvojiti u Vrnjačkoj banji, u broju ljudi koliko ima poverenja u vas. Što se tiče „Sablje“, pa ja mislim da o tome tek govori istorija. Na hiljade i hiljade ljudi koji su pritvoreni, na hiljade i hiljade ljudi koji su danima i mesecima ostali u pritvoru i u zatvoru, na milione i milione dinara i evra koliko je država Srbija morala zbog toga da isplaćuje tim pojedincima. Pa koliko je od tih 10, 11.000 ljudi, jer se neko hvali da ih je uhapsio i priveo, pa koliko je njih pravosnažno osuđeno? Koliko ih je pravosnažno osuđeno a koliko njih ima pravosnažne presude da su protivpravno privedeni? Pa vi ste štetočina za budžet. Pa štetočina za naše društvo i to dokazano, dokazano kroz odnos prema budžetu i grada Niša i Republike Srbije. Poslaniče, daću vam reč, ali svako ko izgovori ono što ste vi malo pre izgovorili, mora da bude spreman na jačinu reči Ne, ne mislim na „Sablju“, ja ne znam šta to znači, ali znam šta ste sve izgovorili, uzećete posle stenogram da vidite šta ste izgovorili. Ja znam šta govorim, tako da nema potrebe da se podsećam na to šta sam rekao. Naravno, nije to do inteligencije, to je potpuno normalno za bilo koga, pa i za poslanika u Skupštini Srbije. Štetočina – da, za kriminal i za kriminalce.

Od 11 hiljada njih koji su zadržani o državnom trošku na prenoćištu, dan ili više dana, tri i po hiljada je pravosnažno osuđeno, a 28 ili 29 su dobili odštetu zbog navodno neopravdanog hapšenja, a to su dobili tako što im je advokat bio sledeći ili prethodni ministar pravde, tako da neću da ulazim u to. Godine 2003, kao posledica policijskog i tužilačkog delovanja je plaćeno najmanje nadoknada za neosnovano privođenje i zadržavanje u poslednjih 15 godina. To su sve stvari koje mogu da se provere. Niko u Srbiji nije žalio nikoga, ni jednog kriminalca koji je tad bio obrađen kroz informativni razgovor ili kroz zadržavanje. Prema tome, oko toga sudi istorija, sudiće istorija i dalje, ali postoje i egzaktni i jasni dokazi i činjenice o tome šta je tada bilo i šta se desilo. Ako već pričamo o štetočinama, ja neću da vam uzvratim tako ružnim rečima, ja mislim da ste vi i vaše kolege - ta divna stvorenje. Mislim, hvala što ste završili, a za to „divna stvorenja“, neko gleda i filmove pa zna šta ste time mislili. Jeste, „Ta divna stvorenja“ je film o životinjama.

Ako ćemo po rečima nekoga ovde da je tri i po hiljade osuđeno, što sam ubeđen da nije, nemam u ovom trenutku taj podatak, ali sam ubeđen da nije, koliko sutra ću da vas, gospođo predsednice, da vas obavestim koji je to broj ljudi – a šta ćemo sa ovih 8.000 drugih koji su privedeni a da nisu pravosnažno osuđeni? Šta ćemo sa njihovim nadoknadama zato što su privedeni protivpravno? Iz budžeta. Ne iz vinograda, ne iz „Beopetrola“, ne iz Pukovca, ne, nego iz budžeta Republike Srbije, od svih građana Republike Srbije. Koja će to, ne mora „Sablja“, koja će to, bilo koje ime da ima akcija, da poseče one koji su protivpravno, opet od svih građana Republike Srbije, uzeli, oteli, 500.000 evra da bi podigli vinograd, da pre dobiju novac nego što zasade sam vinograd. Kako je to? Da li je neko video jedan čokot odatle, iz tog vinograda, ili se taj novac odjednom, na neki volšeban način prebacio na neke ekskluzivne stanove na Vračaru? I to je poštenje. U Nebojšinoj ulici. I to je poštenje. To je pravi način i to je pravo ophođenje prema novcu svih građana Republike Srbije. To je sramota koja mora da se iseče, ali najbolji sekač za tako nešto su građani Republike Srbije na izborima.

Imam prava da pitam ili da pređem dalje. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću da govorim o amandmanu koliko i moji prethodnici. To vam neću dozvoliti. Meni je inače ovde osporeno da imam pravo da tumačim amandmane po više zakona, i to je uradio upravo onaj koji je predložio ovaj amandman. Naime, ovde se govori o određivanju osnovne plate. Ne znam o čemu su govorili prethodnici, ukoliko ja nemam pravo da govorim na isti način o osnovicama plate na koji su to govorili oni, s obzirom da su predložili da se član 6. briše, i član 7, i član 4, i član 3, i član 2, i član 1, izbrisali su pravo zaposlenih na platu i ukoliko dozvolite, ja pretpostavljam da su oni to pravo izbrisali zato jer imaju određene namere. Ja verujem da je kandidat za veselog premijera trulog DOS-a, kako je sam rekao, ovo predložio sa istom idejom sa kojom su lustrirali radnike iz fabrika. Zašto danas imamo u javnom sektoru male plate? Zašto su penzije male? Zašto oni predlažu da se te plate ne primaju? Zašto predlažu da svako pravo što se plate tiče bude izbrisano? To proizilazi najverovatnije iz njihove želje da se domognu tog novca na sličan način kao što su to radili i ranije. Ja neću govoriti o „Sablji“, jer pretpostavljam da je moj kolega, uvaženi poljoprivrednik, mislio na onu kafansku sablju, to je specijalitet kuhinje u mnogim restoranima i kafanama, koje on rado posećuje i umesto na sednice, on dođe pravo sa tog specijaliteta iz kafane i to zalije dobrim vinom i onda imamo problem sledeće vrste, koji kaže – da se plate ne mogu isplatiti. Na osnovu uvida u registar poljoprivrednih gazdinstava, utvrđeno da je registracija poljoprivrednog gazdinstva tog i tog izvršena tek u sedmom mesecu 2007. godine. Prema gore navedenom, proizilazi da ovo gazdinstvo nije imalo osnova za sticanje prava na podsticajna sredstva u 2007. godini, tj, da nije ispunjavalo osnovni uslov za podnošenje zahteva, obzirom na to da se zahtev odnosi na površinu zemlje, koja u trenutku podnošenja zahteva nije u posedu ovog pravnog lica. Dakle, ovo je ono zbog čega određeni službenik više ne prima platu, jer je ovo pravo potpisao uvaženom kolegi poljoprivredniku, kandidatu, kako je sam rekao, za posvećeno zlo trule stranke bivšeg režima i trulog DOS-a, kako je to sam noćas nazvao više puta. Ono što smo ovde čuli je pokušaj nastavka čišćenja i lustracije radnika ne samo iz fabrika, već onih koji su nam ostavili 781 hiljadu zaposlenih u javnom sektoru, zaboravili su da su to učinili oni i žele sada da mi koji vadimo kestenje iz vatre, da sada nemamo pravo da javnim službenicima isplatimo platu jer svi njihovi amandmani glase briše se. Što se inteligencije tiče, kada bi se ona utvrđivala, ja mislim da bi moj kolega bio negativan. Hvala. Na član 7. amandman su zajedno podneli Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Poštovana ministarko, mislim da svi zajedno delimo utisak jedne gorčine zbog toga što se u ovakvoj atmosferi uopšte raspravlja o ovom zakonu. Hteo sam nekoliko puta da se javim da po Poslovniku da reaguje, ali zaista mislim da 500.000 ljudi koji su obuhvaćeni ovim zakonom i koji su sa strahom i zebnjom pratili javnu raspravu i sve aktivnosti koje su bile usmerene u donošenju ovog Predloga zakona, sada sa pravom mogu da budu još zabrinutiji za svoju sudbinu. Smatrao sam da je upravo u ovom članu 7. jako važno da razgovaramo o tome da li je iskustvo koje smo imali, pre svega, zbog prosvetnih radnika, zbog onih ljudi u obrazovanju, koji su doživeli sve negativne efekte politike Srpske napredne stranke, kroz smanjenje plata i penzija, razlog da se malo potrudimo i da razmislimo da li je ovaj predlog o jedinstvenoj osnovici dobar. Svi oni ljudi koji rade u obrazovanju i koji su doživeli da im se smanje plate zbog toga što su završili fakultete i što rade odgovorne poslove i što su na takav način dobili nagradu ovog društva, odnosno politike ove Vlade, zabrinuti su da li će ovaj način određivanja jedinstvene osnovice biti i dalje dobara i da li će oni posle primene ovog zakona imati još manje plate i još manje zarade nego što su imali. Smatrali smo da je zbog toga dobro da se ovaj 1. i 4. stav Predloga zakona, odnosno ovog člana, briše i da se još jednom razmisli, ako smo mogli da izuzmemo pravosuđe, tužilaštvo, vojsku, ako smo mogli da razgovaramo o tome da se na neki drugi način neke službe ovde izuzmu, da se i ti ljudi koji su oštećeni sa svim merama Vlade koje su postojale u prethodne četiri godine na neki način zaštite u Predlogu ovog zakona.

Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Udovički, ja sam podneo amandmane koje je predložio Savez samostalnih sindikata Srbije, dakle, potpisao i podržao ove amandmane. Njihova je ideja, koju sam takođe podržao, je da se utvrdi jedinstvena početna pozicija, kažem, potpozicija za sve zaposlene, na način da se briše i stav 2. i 3. i 4. i da članom koji utvrđuje utvrđivanje osnovice zapravo ostane samo 1. stav, koji vrlo jasno kaže – osnovica je jedinstvena za sve zaposlene i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije, uz prethodno pribavljanje mišljenja Socioekonomskog saveta Republike Srbije i predlogu visine osnovice u postupku pripreme tog zakona. Dakle, tu se stavlja tačka i da na ovaj način postavimo jednakost između svih zaposlenih brisanjem svakog zareza i svakog „ali“ nakon toga. Inače, smatram da, iako vi govorite o jednakosti, ovaj zakon donosi jednu veliku nepravdu, neravnopravnost među zaposlenima. Vi izjednačavate sve medicinske sestre, sve radnike u zdravstvu, sve specijaliste lekare, sve profesore, nastavnike, ali su samo neki jednakiji od njih, pa će tako i dalje ostati da će brojač putnika u gradskom preduzeću imati veću platu od lekara specijaliste. Pa, nema tu ni jednakosti, ni pravde. Nepravda, poraz javnog sektora. Izjednačavate ljude po zanimanjima, ali ih odvajate po stručnosti, odvajate ih po vrednoći i ako je vaš zahtev, ako je vaša težnja bila da oni najsposobniji, najvredniji odu iz javnog sektora, pa, to ste uradili. Ostaće samo oni koji tu mogu da rade i nigde drugde i to je poraz javnog sektora. Hajde da razmislimo, da razgovaramo i ostvarimo dijalog o amandmanima koje predlažemo. To će na neki način ovaj zakon učiniti pravednijim. Član 7. je jedan od nekolicine članova koje želim da objasnim, da informišem i one poslanike koji to žele bliže da čuju i građane koji možda prate ovu diskusiju danas. Zahtevao je teško vaganje između, da tako kažem, različitih mogućnosti kako da se ovaj problem uredi, ali na kraju smatramo da je način na koji je član 7. uredio jedinstvenu osnovicu u sistemu jedini mogući i pravilan. O čemu je reč? Jedna od najvažnijih stvari koju postižemo ovim zakonom i to u roku od tri meseca po usvajanju, ne tek od početka primene ostalih članova kada se budu primenili kroz budžet 2016. godine na nove zarade u 2017. godini, nego već sada, za tri meseca, preračunaće se ceo sijaset osnovica koje u ovom trenutku imamo, koje uređuju plate u našem sistemu zarada u javnoj upravi i drugim državnim organima, preračunaće se na jednu jedinstvenu osnovicu. Pošto se plate neće menjati, one će ostati iste kakve su danas, to znači da će se i koeficijenti preračunati i svi zaposleni će dobiti novo rešenje u kojem će i koeficijenti biti drugačiji, osnovica će biti drugačija, ali će plata ostati ista. I ta osnovica će biti ista za sve njih, sa jednim izuzetkom, koji zapravo neće biti izuzetak sada, nego od 2017. godine na dalje, a to je da u jedinicama lokalnih samouprava, koje nemaju dovoljno sredstava u svom budžetu da plate onoliko koliko će plate morati da koštaju, pošto će koeficijenti sigurno biti isti za iste poslove, oni će možda morati da plate manje plate sa manjom osnovicom.

Uvažena predsednice, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli, odnosno poslanička grupa SDS – Boris Tadić – ZZS, amandman na član 7, smatrajući da je ovaj amandman vrlo važan, pogotovo za funkcionisanje lokalnih samouprava i Vojvodine. U članu 4. Zakona o određivanju osnovice je predviđeno u članu 7. stav 4. da osnovica iz stava 2. ovog člana je jedinstvena za sve zaposlene čije se plate isplaćuju iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno iz budžeta jedinice lokalne samouprave i ne može biti veća od osnovice iz stava 1, tj. one predviđene za Republiku. Mi smo smatrali da reč „veća“ treba zameniti rečju „manja“ iz razloga što ukoliko želimo da očuvamo, da kažem, i neki socijalni nivo svih lokalnih samouprava, odnosno da ona bude potpuno uporediva i u vrednosti na nivou Republike, logičnije je da ona ne sme da bude manja, jer ćete imati lokalne samouprave koje ne svojom krivicom, radeći u uslovima koji su, recimo, granične oblasti prema Kosovu ili u južnoj Srbiji, gde po prirodi stvari nemaju izvore prihoda koji mogu da im pruže dovoljno para, gde je transfer sredstava vrlo bitna stavka, imaćete situaciju da oni praktično dobijaju manje plate, a to nije pozitivan odnos koji zakon treba da donese. Na drugoj strani, ovim našim rešenjem ćete omogućiti lokalnim samoupravama koje to nisu, recimo, kao gradovi, da mogu da ako rade dobro i ako imaju prihode kojima mogu da isplate ta svoja sredstva, mogu da povećaju tu osnovicu i da taj obračun bude tada nagrada za radnike koji rade u lokalnim samoupravama koje su efikasne, ekspeditivne i koje imaju veći posao. Ja lično poznajem jednu dobru lokalnu samoupravu u centralnoj Srbiji, opštini Svilajnac, koja će, nažalost, biti kažnjena zato što je sve ono što je uradila, a uradila je da su investicije negde preko milijardu dinara za ove poslednje četiri godine. Time bi se kaznili ljudi koji žele da napreduju. Mislim da vaš odnos prema zakonu i svakako saznanje poslovanja u zapadnim ekonomijama koje stimulišu razvoj i unapređenje pojedinih sredina treba da da za pravo da prihvatite ovaj amandman koji suštinski jeste jedna dobra izmena koja čuva i socijalni status onih koji nisu u stanju da plate. Dakle, da rezimiram, kroz tri meseca po prvi put u dugo godina koeficijenti će da dobiju smisao, jer osnovica će za sve zaposlene biti ista, sa izuzetkom vojske koja ima bruto osnovicu, ali njihovu ćemo preračunati, njihove koeficijente, tako da će isto moći da se vidi u katalogu. Znači, biće po prvi put uporedivi koeficijenti i po prvi put ćemo uneti nešto jasnoće u šumu propisa koji imamo u ovom trenutku. Drugo pitanje jeste pitanje – možemo li i treba li da se nameće lokalnim samoupravama trošak koje one ne mogu iz svog budžeta da podnesu? Lokalna samouprava je samouprava zato što odgovara za svoj budžet i za svoje mogućnosti. To ne znači da moramo da uvedemo nepravdu ili razlike koje kao društvo ne želimo da proizvedemo, ali znači da ne možemo rešavanje tih razlika da prebacimo na lokalnu samoupravu koja nije u stanju da to finansira, već moramo da nađemo druga sredstva kao društvo. Znači, mi možemo, ako želimo kao društvo, da odredimo da zbog regionalnog razvoja ili zato što želimo neku delatnost, na primer predškolsko vaspitanje, posebno da podstičemo, da usvojimo propise sa kojima ćemo odrediti da zaposleni u tim oblastima zarađuju jednako u celoj zemlji ili čak više tamo gde su manje razvijeni regioni, ali ne možemo taj trošak da prebacimo na lokalne samouprave ako to one u budžetu nemaju, već moramo ili da obezbedimo transfere koje će im omogućiti tolike budžeti ili da obezbedimo instrumente sa kojima ćemo direktno pomagati lokalne samouprave da plate plate kakve kao društvo želimo da one plate. Znači, nije reč o tome da se uvodi nekakva nepravda, nego se uvodi red, a pravda se donosi posebnim propisima. Hvala. Pravda i ono što ste vi sada rekli se donosi mojim amandmanom, a ne vašim članom. Kako je moguće da ste sada rekli da će one opštine koje su siromašnije i nemaju para u budžetu imati mogućnost da utvrđuju nižu osnovicu, a onda u nastavku kažete da je osnovica jednaka za sve, pa ili je jednaka za sve ili se nekima daje mogućnost da spuštaju tu osnovicu? Opštine koje nemaju para za plate mogu da isplate manje plate, ali nemaju pravo da utvrde nižu osnovicu. Osnovica mora da bude jednaka za sve. Ko nema pare, neka isplati manje plate, a osnovica mora da bude jednaka za sve. To je upravo ono što moj amandman omogućuje, a ne vaš član zakona.

Uvažena ministarko, bez obzira koliko ste izbegavali da odgovarate na naše amandmane i u neko doba ste rekli kako to nisu suštinski amandmani, u vašoj izjavi od pre nekoliko minuta, gde ste rekli da se ovim zakonom, članom 7. i članom 8, utvrđuju možda najvažnije stvari, a to su koeficijenti i jedinstvena osnovica, vi ste potvrdili da naša diskusija, koja je usmeravala stvari u tom pravcu da je upravo veliki problem to što je u prethodne četiri godine u Srbiji zaposleno 50 i nešto hiljada ljudi iz SNS i koji su opteretili budžet lokalnih uprava. Govorio sam o Užicu gde je 200 ljudi zaposleno za tri godine. Sada ste vi rekli, zakon određuje koeficijent i osnovicu, ali one opštine koje ne budu mogle da isplaćuju zarade će menjati tu osnovicu, umesto da kažete da svi oni ljudi koji su neodgovornim pristupom ugrozili funkcionisanje lokalnih uprava, zbog toga što su primili ogroman broj zaposlenih su ugrozili funkcionisanje sistema, treba da odgovaraju, treba da se primene neki drugi zakoni o kojima smo ovde raspravljali u Skupštini. Umesto svega toga, vi ste rekli – nema problema, sada će neki ljudi imati manje plate, a govorili smo sve vreme da je ogroman broj ljudi. Recimo, u obrazovanju, magistar književnosti u ovom trenutku prima platu 40 i nešto hiljada, ljudi koji su završili fakultete primaju veoma male zarade. Vi ste sada poslali poruku da će upravo zbog toga, što će oni ljudi koji su doveli do ovog sistema ostati po strani, neće odgovarati, ti ljudi imati i dalje umanjene plate. Ovde se radi o 500.000 ljudi koji očekuju od vas rešenja, a vi upravo kroz ove izjave kažete kako oni koji ne budu imali mogućnosti da isplate svoje zarade, jer su primili toliki broj ljudi, oni će smanjiti osnovice i zaposleni će imati manje plate. Uvažena predsedavajuća, ministarko, evidentno se nismo razumeli, jer vi ste sada eksplicitno rekli da će praktično biti legalizovano smanjenje plata. Mi smo ovim amandmanom želeli, ako ste doneli jedinstveni koeficijent, on ne može da bude manji, on može da bude veći ukoliko ima više prihoda. Vi eksplicitno tvrdite da ne želite da opteretite lokalne samouprave koje nemaju dovoljno sredstava. To znači da ćete 80% lokalnih samouprava, koje su južno od Beograda, naterati da smanje plate i smanjićete im plate, a zaboravljate da ste tokom ovog perioda od dve godine opteretili lokalnu samoupravu sa mnogim obavezama, a smanjili transfere, tako da ste ih već doveli u situaciju da su one na nekoj ivici i na kraju će to platiti radnici koji rade. Mi smo protiv toga i protiv smanjenja plata ljudima koji rade isti posao, kao i u drugim delovima zemlje.

U sledećem članu 9. se uvodi korektivni koeficijent koji se ostvaruje po osnovu stalnih uslova za obavljanje poslova i drugih stalnih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta, a koje izuzetno nisu mogle biti uzete u obzir pri vrednovanju poslova tog radnog mesta.

Kako se onda javlja potreba da se pravi korektivni koeficijent? Onda ovo nisu svi zahtevi. Moglo je da se kaže - osnovnih zahteva, dominantnih zahteva, najvažnijih zahteva, ali nikako svih. Ako u tački 8), članu 8. stav 1. piše „svih zahteva“, nema nikakve logičke, ni pravne, ni filozofske, ni ekonomske, ni bilo koje druge, upravne logike da postoji korektivni koeficijent, ako koeficijent iz člana 8. izražava vrednost svih zahteva. Voleo bih, bez obzira što je ministarka rekla da neće da odgovara, da ipak da odgovor na ovo pitanje. Ne, ne, ja hoću da odgovaram svaki put kada je argument. To je potpuno validno pitanje koje ste vi sada postavili. Niste ga koristili da pričate o smanjenju plata od pre ne znam ni ja kad i slično. Jako je važno za sve, i to će se desiti u još nekoliko predloženih amandmana, da se razlikuje vrednovanje rada individue i vrednovanje radnog mesta.

Vi za radno mesto vrednujete sve zahteve za tipične poslove tog radnog mesta. Znaće se tačno kriterijum i logika na osnovu kojeg se vrednuje radno mesto. Ono se vrednuje razvrstavanjem u platnu grupu, a radi finijeg štimovanja, da tako kažem, razvrstavanjem u jedan od prva tri platna razreda te platne grupe. Ali, recimo, mi smo u ovom trenutku morali da se borimo sa tim da se neka radna mesta opisuju kao radno mesto portira s ove i s one strane ulice. To nema smisla. Međutim, imate radno mesto u sudu, npr. Radno mesto u sudu tipično je, isto je u većini sudova. Međutim, desi se da je sve u opisu radnog mesta isto i svi zahtevi tog radnog mesta su isti, ali u Sudu za organizovani kriminal situacija je posebna, zbog posebnih rizika. Mogli bismo da uvedemo radna mesta u Sudu za organizovani kriminal. Mislimo da to nema smisla. Opisuje se radno mesto koje je isto, ali kada je to radno mesto u Sudu za organizovani kriminal očekujemo da će biti korektivni koeficijent za taj poseban uslov. Evo, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, zaista predlažem da se amandman odbije, iz razloga što je neadekvatan, nepotreban, negirajući, jer negira utvrđivanje ne samo koeficijenta, nego i osnovice, a to znači nije transparentan. Moram da kažem da predlagači amandmana nisu ozbiljno mislili kada su ovaj amandman predložili. Zamislite gospodo prosvetni radnici, vi koji radite u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, srednjim školama, visokom obrazovanju, vi u zdravstvenim ustanovama, da prethodni govornik zajedno sa akademskom čestitošću predlaže da se ukine koeficijent i osnovica, drugim rečima – da ostanete bez plate. Ne mogu da verujem da to ipak predlaže docent jednog fakulteta i jedan bivši predsednik Vlade u ovoj Skupštini. Zaista, kada bi to učinili onda ne bi ni ostvarili reforme za koje se zdušno zalagao i naš predsednik Vlade, i ne samo da se zalaže, već i provodi čitava Vlada Republike Srbije, a upravo javni sektor jedan je od stubova sveukupne reforme za koju se svi skupa, na neki način zalažemo. Zaista mi nije jasno zašto su predložili ovaj amandman. S tim više, što nikad od preko 2000 amandmana nisu bili kada je trebalo glasati, nego na tri amandmana. Poštovana predsednice, na kraju, pošto me je predlagač amandmana uvredio naočigled građana Republike Srbije i svih narodnih poslanika, akademska čestitost, na posebnoj sednici, ja ga još jedanput pozivam, jer to traže i njegovi studenti, da mi se izvini. Smatram pošto je dva dana prošlo, da je akademska čestitost proradila ili savest, ali ako zaista to ne učini, smatraću da je to zaista akt ličnog vaspitanja. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, mi smo vezali ovaj član o koeficijentima, član 8. sa članom 7. Razmišljali smo kako da predložimo neka bolja rešenja, ali to je jako teško u ovom konceptu. Zaista je zabrinjavajuće ovo što ste malopre rekli da, kako vi kažete, početni koeficijenti ostaju isti, osnovica ostaje ista, prema tome plata ostaje ista. To je vaša rečenica koju ste rekli pre pet minuta. Onda je u nastavku došla izjava koja kaže da za sve one lokalne uprave koje ne budu imale sredstava, predviđeno je da osnovica može biti smanjena. Znači, to je takođe izjava od pre nekoliko minuta. U nastavku te izjave, vi ste rekli – treba li da namećemo lokalnim upravama obavezu koju oni ne mogu da ispoštuju? Pričali smo ovde mesecima o tome koliko su lokalne uprave ugrožene pre svega zbog politike SNS u prethodnom periodu i Vlade Republike Srbije koja je nametnula ogromne obaveze lokalnim upravama, smanjile transfere, došli smo u situaciju da mnogi gradovi i opštine sada nemaju sredstava za funkcionisanje. Grad Užice je recimo donosio odluku pre mesec dana da se zaduži 200 miliona dinara, sa obrazloženjem da će najveći deo sredstava ići u tekuću potrošnju i za plate. Znači vi sada posredno prenosite poruku da će u narednom periodu sve one lokalne uprave, u ovom slučaju Grad Užice, ako ne budu imali sredstava, a neće imati sredstava doneti odluku da se smanji osnovica i da se svim ljudima smanje zarade. Mi smo ukazivali u nekoliko prethodnih članova koliko je važno da se posvećeno obrati pažnja na ono što govorimo i amandmane koje predlažemo, vi ste izbegli tu priliku i potvrda da smo bili u pravu jeste upravo ovaj stav koji se odnosi na član 8. i na član 7. Hvala. Samo bih da iskoristim priliku što je pomenuta ova osnovica koja može, ako je to neophodno da bude i manja u slučaju lokalnih samouprava. Vraćamo se na to da ovaj zakon uvodi red. Jedan je od mnogo koraka koje moramo da preduzmemo da bi uveli red u državu. Kako ga uvodimo? Koeficijenti mere odnos vrednosti rada, a osnovica meri platežnu moć budžeta Srbije, kao i budžeta jedinica lokalnih samouprava. Svaka jedinica lokalne samouprave odgovara za svoj rad i finansira svoj rad i svoje nadležnosti. Dakle, ukoliko jedinica lokalne samouprave nema sredstava mora da se uskladi i da plati manje plate kao što je to bio slučaj već sa republikom, koja je smanjila plate onda kada smo neodgovornom politikom iz prošlosti nasledili ubrzano rastući dug države. Moramo biti odgovorni u budućnosti. To ne znači da će se plate nekome nužno smanjiti, naprotiv, u većini lokalnih samouprava plate jesu niže nego što bi bile kada bi se sada svi koeficijenti preračunali na istu osnovicu i najverovatnije će ostati iste. Isto tako, dali smo i instrument za rešavanje viška zaposlenih,na samoj jedinici lokalne samouprave je da odluči da li će se u svoj budžet uklopiti tako što će da ima veći broj zaposlenih sa manjom platom ili manji broj zaposlenih sa istom platom. To je autonomija lokalne samouprave. Ako kao društvo, ako kao republika, kao Srbi želimo da neka kategorija zaposlenih u celoj zemlji ima istu platu, bez obzira na to koja je platežna moć njihovih lokalnih samouprava i to možemo da uredimo. To se onda uređuje republičkim transferima. Dame i gospodo narodni poslanici, kako to štetočinska vlast SNS vodi lokalne samouprave? Evo ovako ću da objasnim. Neka druga vlast je 2009. godine zadužila Grad Požarevac za 493 miliona dinara sa deviznom klauzulom radi pokrivanja dnevne likvidnosti budžeta Grada Požarevca. Sada, to je urađeno bez ekonomske analize efekata, bez ikakvog ekonomskog opravdanja, na kursu evra 90 dinara. Grad Požarevac je vratio 150 miliona dinara više kredita i to bi možda bilo opravdano, da svake godine zbog nesposobnosti DS koja je tada vodila GradPožarevac, svake godine je vraćeno 20 miliona evra neutrošenih para zbog nedostatka projekata, budžetskih korisnika u budžet Grada Požarevca. I to je bilo malo nego ste morali da zadužujete grad. Zašto, da bi ste čuvali kapital banaka. Čuvali ste kapital banaka i zato su građani Požarevca plaćali štetu.

Kao potvrda onoga što sam govorio sve vreme, hoću vam kažem sledeće - vi ste iskoristili u jednom trenutku vašeg izlaganje termin kada kažete – finije štimovanje, u smislu da oni koji budu finije štimovali radna mesta, koji budu iskoristili priliku da iz postojeće mase, mislim, loš je termin, složićete se, naprave određene uštede, mogu da biraju. Sve vreme pokušavam da vam kažem da ima bezbroj primera, pre svega, u lokalnim upravama gde su u prethodnih četiri godine primljeni ljudi koji ne znaju zbog čega su primljeni na neke poslove. Recimo, u periodu pre nekoliko godina u apoteci u Užicu primljeno je preko 150 ljudi, zbog čega su ljudi koji su zaposleni u toj ustanovi, posle primene ovog zakona, odnosno zbog čega će biti kažnjeni. Umesto da onaj koji je to radio i primao ljude nepotrebno, snosi odgovornost, bude smenjen itd, sada ćemo doći u situaciju da će primenom ovog zakona ustanove, lokalne uprave, pa i ministarstva doći u situaciju da kažu – smanjujemo osnovicu i time smanjujemo zarade. Dozvolili ste da pogrešnom politikom u prethodnih tri-četiri godine, ogroman broj ljudi u Srbiji bude na ivici egzistencije, da školovani ljudi, pre svega u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj politici sada budu dodatno kažnjeni. Smanjili su plate u prethodnih nekoliko godina, tim ljudima preko 20%, sa primenom novog zakona te plate će biti smanjene još 10% Ono što je posebno zabrinjavajuće, umesto da kažete da će svi oni koji ne umeju da reše pitanje broja zaposlenih biti smenjivani, da gradonačelnici koji sada uzimaju kredite zbog predizborne kampanje i zapošljavaju nemilice ljude u javnim preduzećima i ustanovama, da će odgovarati i da će biti smenjeni, da neće dobiti podršku SNS, vi kažete – nema problema, neka zapošljavaju ljude koliko god mogu, ne partijski poslušno rešavaju pitanje izborna na način na koji je to predviđeno, a onda posle izbora šta?

Spominjanje imena. Prvo, gospođo predsednice, da vas obavestim, odnosno želeo bih da vam kažem da ako sam nešto rekao za ovom govornicom, uvek je bila istina. Ako neki put nisam bio u pravu, bio sam ubeđen da sam u pravu. Govore neistine i znaju da govore neistine. Pričaju o nekom stranačkom zapošljavanju, a oni su ga pravili. Pričaju o gradonačelniku Požarevca Miodragu Mikiju Milosavljeviću, koji je potrošio tri i po miliona evra za zaštitu vodoizvorišta Požarevac i rekao – Požarevac 25 godina ne mora da brine za pijaću vodu. Pre mesec dana smo ukinuli vanrednu situaciju zbog nedostatka pijaće vode i taj nikad nije kročio u SNS, bio je vaš eksponent. To što sada više nije sa vama i dalje je vaš problem, jer je u vaše ime i za vas radio sve to što je radio. Verovali ste mu i podržavali ga da bude opet kandidat za gradonačelnika. Kada izgubi čovek, onda ga se odričete, a dok je na vlasti dobar vam je. Kažite lepo, izvadite tačne podatke u kojoj opštini, imenom i prezimenom. Nemojte da vam donosim ja spiskove iz opština i da vam pronađem gde ste sve ljude zapošljavali, da vidimo koliko je to Bojan Pajtić zaposlio samo za godinu dana, milijardu dinara više ima platni fond. O čemu pričate vi? Stranačkom zapošljavanju, ali o svom, našeg nema. Našeg nema, izbrišite to konačno, inače i ovako će narod na izborima da vas obriše.

Predsednice, prvo iz drugog razloga sam se javio. Ne znam što dozvoljavate da viču na nas, evo klecaju mi kolena, sav sam se uplašio.

Poštovani kolega Arsiću, dali ste mi priliku da možda u dva minuta kažem ono što je već duže vremena u nekom kontekstu amandmana hoću da prenesem ministarki. Recimo primer grada Niša. Godine 2012. na povremenim i privremenim poslovima u gradu Nišu i institucijama grada je bilo angažovano ne znam koliko ljudi, to je koštalo oko 200 miliona na godišnjem nivou. Godine 2016. to je 800 miliona, 15 milijardi, ministarka je izašla pa ne može da čuje, još jednom da ponovim, 15 milijardi je u budžetu Republike Srbije odvojeno u poziciji za zapošljavanje na privremenim i povremenim poslovima za 2016. godinu. To je 30.000 ljudi sa 30.000 dinara primanja. Ti ljudi se danas nemilice pred izbore zapošljavaju u javnim preduzećima, u javnim ustanovama, u gradskim upravama. Više ljudi ne mogu da nađu stolice gde mogu da sednu. U Užicu imate primere, gde je radilo tri službenika na jednom radnom mestu, odnosno u jednoj kancelariji i sada ih je 15. Pričamo o tome da će posle ovih izbora to neko morati da plati. Znači, pored tih 15 milijardi koje ovde planirate za takve aktivnosti i kredite koje uzimate u Užicu je pre mesec dana doneta odluka da se uzima 200 miliona dinara kredita kako bi se pokrili tekući troškovi, kako bi se završila kampanja o kojoj se ovde priča. I dodatno posle svega što tu planirate na tim pozicijama imate u planu i sledeće – posle izbora neće biti više novca, plate moraju ići još više dole.

Možemo li da se vratimo na amandman? Hajde nađite mi taj iznos u budžetu. Tačan opis aproprijacije, nađite mi tih 15 milijardi. Nađite. Vi znate to što govorite da nije istina, ali imate hrabrosti i obraza da kažete. Zato tako i prolazite na izborima i nemojte više da se čudite i ne morate od mene da se plašite. Plašite se od izbora, plašite se u Vojvodini od izbora, plašite se i od ovih. Pričali ste o izborima, a molili boga da ne dođe do njih. E, doći će. Doći će da konačno stavimo tačku na neke priče. Manite se više te priče oko stranačkog zapošljavanja. To je vaša autoprojekcija. Kada je bilo priče o kukavičluku, opisao sam šta je kukavica - ptica koja drugoj ptici podvali jaje. Tako da stranačko zapošljavanje kukavički podvaljujete SNS. Nećemo da ćutimo i to ćemo stalno da pričamo i da ponavljamo i dok brinete o zaposlenima u javnoj upravi i u prosveti i zdravstvu, podsećaćemo ih stalno da ste sa onih 400 hiljada radnih mesta koje su građani izgubili pokrali baš te koje sada navodno zastupate, jer su oni primali plate od realnog sektora i to ste zaboravili, pa kada ste uništili realni sektor onda ste krenuli da zadužujete državu. Jednom tome mora da dođe kraj. Nema više rasprodaje državne imovine i nema više isplata nezarađenog. Samo zarađenog, samo što je naše i kad god napadnete SNS za smanjenje plata i penzija postavite sebi jedno pitanje koliko ste odgovorni kao političari i konačno jedanput stanite pred ogledalo i kažite koliko ste sami sebi makar odgovorni kao ljudi.

Nemojte da koristite to što znam da će uskoro izbori, puštam vam sve da kažete što imate, ali moramo da se vratimo na amandmane.

Hvala, poštovana predsednice. Ministarka nije tu. Hteo sam da govorim o našem amandmanu na član 8. stav 2. koji govori o tome da se početni koeficijent određuje u rasponu vrednosti početna tri platna razreda. Naš amandman je bio da se za lice koje prvi put zasniva radni odnos određuje u vrednosti najnižeg koeficijenta prvog platnog razreda platne grupe. Ovaj amandman je odbijen i generalno govori o konfuziji koju će usvajanje ovog zakona doneti, odnosno činjenici da nikakvog jasnijeg merila i kriterijuma za utvrđenje koeficijenata i kriterijuma za radna mesta neće biti. Predlagač zakona je odbio naš amandman, govorio je da će se utvrđivanje i vrednovanje radnog mesta ili zvanja prema opštim pravilima o platnim grupama dati u članu 14. Predloga zakona i kriterijuma definisanih u članu 13. Predloga zakona. Ti kriterijumi u članu 13. su: složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija i naročito rizični uslovi rada. Onda se kaže na kraju člana da će bliža merila za primenu kriterijuma iz stava 3. do 9. biti doneta posebnim zakonom. Znači, ovaj zakon neće definisati koje radno mesto će biti svrstano u koji platni razred, odnosno u platnu grupu. To će biti urađeno nekim drugim zakonom, u nekom drugom vremenu, od strane nekog drugog organa. Po nama, to sve ne doprinosi transparentnosti ovog zakona i zato smo smatrali da ovaj zakon ovim amandmanom i drugim amandmanima treba da bude jasniji. Nismo očekivali, naravno, da će ministarka prihvatiti, odnosno Vlada ovu našu korekciju, jer mislim da je upravo želja predlagača zakona da ništa ne bude jasno posle usvajanja ovog zakona, da se donose u narednom periodu neki podzakonski akti ili zakoni u nekom neodređenom vremenu i da taj posao, koji jeste veliki, jeste težak i koji je dve godine trebalo da se započne, neće odmaći dalje od ovog zakona, a pogotovo zato što nam idu izbori i ova Vlada sigurno neće biti u prilici da dalje brine o rešavanju ovog velikog problema koji imamo u državi Srbiji. Ja bih najpre da se nadovežem na prethodnu diskusiju, da još jednom ponovim da ovaj zakon neće nikome smanjivati plate, pa ni zaposlenima u lokalnim samoupravama, osim u izuzetnim situacijama kada nekome plata odskače izvan svake logike koja će se videti kada uredimo kataloge i vidimo ko koliko treba da prima, a možda sada prima mnogo više. Znači, da to bude jasno, namera ovog zakona je da uspostavi odnose, a da se kroz vreme uspostavi takođe i sistem kako će se, kad se povećavaju plate, brže povećavati onima kojima su niže u datom trenutku. Što se tiče ove diskusije od malopre, i tu bih opet da iskoristim priliku samo da naglasim da ovaj zakon, kada čitamo članove, moramo da razmišljamo o radnom mestu, a ne o pojedincu koji će posle da se vrednuje i njegov rad da se vrednuje. Radno mesto može da se vrednuje samo u prva tri razreda svake od platnih grupa. Kad i ako neki pojedinac bude imao sve veći učinak, taj pojedinac će onda napredovati u toj platnoj grupi u više platne razrede. Ali, samo radno mesto se vrednuje time što kažemo – e, ovo je radno mesto za četvrtu radnu grupu, a u okviru tih poslova svih koji su u četvrtoj platnoj grupi, u rasponu od prva tri razreda koji su otprilike 12 do 14% se različito vrednuju, možemo te sve poslove da poređamo. Pa, jedni će da počinju 2% više od nekog drugog. Međutim, da li neko započinje radni odnos ili ne, nije bitno, bitno je kakvo je radno mesto i to tu vrednujemo. Hvala. Zahvaljujem, gospođo ministar. Na naziv člana i član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. U ranijem javljanju sam govorio o članu 8. i o besmislenosti da ako se tu u prvom stavu kaže da koeficijent izražava vrednost svih zahteva za obavljanje posla radnog mesta, da postoji uopšte mogućnost da bude član 9. sa korektivnim koeficijentom, jer ako je ovo sve, ne može ništa da bude korekcija svega. Naravno da treba da se razlikuju plate po nekoj matrici koja je uređena u odnosu na onoga ko više radi, ko ima teže uslove rada, opasnije itd, ali ovaj način to ne rešava. Niti je obrazloženje da je ovaj zakon po hitnom postupku, preko noći, preko vikenda, da je to toliko hitno, jer u trećem stavu ovog člana kaže se – uslovi i okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo na korektivni koeficijent, kao i visina, utvrđuju se posebnim zakonom. To znači da i kada se usvoji ovaj zakon mi nećemo imati nikakvu novu situaciju, nego se ulazi u neki dalji proces, gde će masa nekih drugih zakona morati da definiše i koeficijente i korektivne koeficijente i radna mesta, platne razrede, grupe. Sve su to stvari koje nam govore o tome da predlagač zakona nema jasnu viziju kuda je pošao. Opet ne sporim možda dobru nameru, ali realizacija toga je katastrofalna. Taj zakon je najavljivan kao povećanje penzija od 1,5%, to je bilo mesecima, mesecima i mesecima, a proći će kao što je smanjenje subvencija za poljoprivredu po hektaru koje je smanjeno 300%, ali to niko živ ne pominje. To je tajna koju niko ne sme da kaže. Volela bih, iako mislim da sam to pomenula i u raspravi u načelu, da još jednom obrazložim zašto je važno da se ovaj zakon donese sad, iako će zaista njegova primena da nastane tek kroz donošenje posebnih zakona kroz neko vreme, tj. od 1. januara 2017. godine. Kao što sam pomenula malo ranije, za 90 dana izračunaće se jedinstvene osnovice. Svako ko je pokušao na našem mestu da sada uređuje zarade 500.000 ljudi sa ovih desetak osnovica koje se razlikuju i do 19 puta i sa šumom propisa koja postoji, zna da je to prosto nemoguć zadatak. Mi ćemo kroz 90 dana prvo dobiti transparentne koeficijente, a kroz šest meseci ćemo imati gotov katalog koji će da prati izradu propisa. Bez ovog zakona mi nemamo osnov ni za tu zajedničku osnovicu, ni za taj transparentni katalog, za koji zapravo treba različiti delovi sistema, koji rade inače nezavisno, da rade nezavisno od nas. Mi nismo u mogućnosti, nemoguće je srediti ovu šumu bez da prvo postavimo ove uslove i baš zato što želimo da plate mogu da počnu da se uređuju na drugačiji način od 2017. godine, nama je neophodno da sad imamo gotov ovaj zakon, usvojen, da se steknu uslovi, da grunemo sa poslom na posebnim zakonima. Dolazi nova vlada, mi ćemo im ostaviti, u najmanju ruku, spreman barem jedan od ključnih nacrta tih zakona, a verovatno i dva. Hvala. Zahvaljujem, gospođo ministar. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, gospodine Rističeviću. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam dirnut - moj kolega poljoprivrednik priča o smanjenju subvencija u poljoprivredi. Konačno da se vrati u struku i to treba da raduje. Ali, zašto su smanjeni podsticaji u poljoprivredi? Zato što su u ranijem periodu prekomernim korišćenjem napravljeni dugovi, pa su uzimane subvencije koje su uzimali milioneri, a milioni nisu dobijali ništa, milioneri jesu i on sam je dokaz za to. Iz toga se izrodio stan koji je, čini mi se, pripadao poznatom sportisti, od 500 hiljada evra, na Vračaru, sa tri garaže. Malo je jedna - tri. Ostali su dugovi od 10,2 milijarde, od četiri milijarde i od četiri i po, što je već isplaćeno. Ova Vlada je isplatila oko 18,5 milijardi dugova za podsticaje, jer MMF ne dozvoljava da se podsticaji isplate u potpunosti onoliko koliko bi mi želeli jer nam od toga oduzimaju dugove za one milionere koji su navodno podizali vinove zasade i zbog koga je proisteklo određeno hapšenje činovnika, koji je takvu vrstu podsticaja dozvolio. Najviše prigovora i na član 9. i na sve druge članove, gde oni traže da se briše - plate, koeficijenti itd, imamo upravo od onih koji su brisali sve redom pred sobom, ustanovljavajući predatorski kapitalizam, gde su u korist svojih prijatelja, dobitnika tranzicije, počistili stotine i stotine hiljada radnih mesta, gotovo celu privredu, gde su, i uprkos tome što se država smanjivala, što su 165.000 otpustili samo iz privatnih preduzetničkih radnji, 400.000 radnih mesta ukupno, gde su 400.000 ljudi sa koeficijentima u privredi prebacili sa prihodovne na rashodovanu stranu i često ih čujem kako traže da se smanje porezi, a povećaju penzije i plate, gotovo neverovatna alhemija, jer su oni to radili zaduživanjem, pa misle da svi to treba da rade. Često slušam prigovore baš upravo tih koji su najzaslužniji što danas poljoprivrednici nemaju podsticaje u onom obimu u kome je Vlada predvidela, jer minus od te predviđene sume od 200 miliona evra mora da se oduzme još četiri milijarde, prošle godine deset milijardi, za dugove koji su nastali u vreme kada je plaćano sve i svašta, kada su radnici ostajali praznih stomaka, praznih džepova, da tumaraju po radničkim predgrađima, a da su dobitnici tranzicije otišli na Karakorum i Maldive, da grickaju jastoge. Nisam video radnika i seljaka posle 2000. godine, od kada su došli oni na vlast, da ima čamac na Dunavu i da se popeo na Frušku Goru, samo da se popeo, a ne da je dobio subvenciju zato što se dva puta popeo na Frušku Goru, jer se moj kolega poljoprivrednik, koji se žali na podsticaje i koeficijente, govorim o koeficijentima i korekciji koeficijenata o kojima on nije govorio, on je tu korekciju tih koeficijenata dobio tako što se dva puta popeo na Frušku Goru - i to je koštalo 525.000 evra. Ispada da je svako penjanje na Frušku Goru bilo skuplje od onog Čedinog i da je državu koštalo 262.500 evra. Zato danas radnici ne mogu da odu na odmor i na Frušku Goru, da imaju čamac na Dunavu, dok se dobitnici tranzicije, prijatelji trulog DOS-a, kako je sam rekao, prijatelji mog veselog kandidata, kolege poljoprivrednika, kandidata za premijera, želim mu da u tome uspe, a i to će biti vlada u senci, vanparlamentarna, dok se oni brčkaju na Maldivima u jahtama, narod je ostao bez hleba, a u ovom poslu treba koeficijentima i korekcijom poboljšati stanje sirotinje, njihovo siromaštvo je neizdrživo za gledanje, kao što je neizdrživo za gledanje da neko na kvaran način, kroz podsticaje, uzme 525.000 evra, samo zato što se dva puta popeo na Frušku Goru. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Pavićević. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine Bečiću, povređeni su članovi 106. i 108. Poslovnika naše Narodne skupštine, član 106. u sva tri stava i stav 108. u sva četiri stava. Mi smo taman počeli, ja mislim, jednu dobru parlamentarnu debatu o ovim zakonodavnim projektima i išli član po član, ubedili ministarku, gospodine Bečiću, da je dobro da ovaj zakonodavni projekat osvetlimo na jednoj noćnoj sednici, ministarka prihvatila, počela da učestvuje, a onda je prethodni govornik, kolega narodni poslanik odlučio da se izađe iz teme dnevnog reda. Je li ideja da raspravljamo o zakonodavnom projektu ili o nečemu što nije tema dnevnog reda? Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Gospodin Rističević je u svom izlaganju o amandmanu govorio o koeficijentima, o radnim mestima, navodio razne primere, tako da, vešto je uspeo obrazlaganje zašto smatra da amandman koji je podnela grupa poslanika ne može biti prihvaćen, tako da ja, kao predsedavajući, po Poslovniku, nisam imao mogućnost da reagujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Ali, kao što sam video, vi ste odlučili, i vi i gospodin Marković, da nastavite u duhu javljanja po Poslovniku. Izvolite, gospodine Rističeviću. Naime, kolega docent je često meni osporavao pravo na ravnopravno tumačenje zakona i ispravki zakona koje zovemo amandmanima. Ja sam se držao onoliko dnevnog reda koliko i moj kolega poljoprivrednik. Ja nisam potegao pitanje podsticaja u poljoprivredi, već moj kolega poljoprivrednik. Ja sam samo govorio o koeficijentima, iskoristio priliku da kažem kakva je to kolekcija na Fruškoj Gori bila. To je bilo moje pravo, koliko pravo mog kolege poljoprivrednika da se obrati ovoj Narodnoj skupštini. Inače, kad smo već oko pismenosti, koja se meni često spočitava, po principu da sam nepismen, nekulturan itd, pre svega želeći da me diskvalifikuju, moram reći kolegi poslaniku Pavićeviću, koji ljubi ravnopravnost demokratiji, ovo svetilište demokratije, kako sam to naziva, moram mu reći sledeće – kada upotrebljava barem on, kao predavač, kao docent na Fakultetu političkih nauka, mislim da je ispravniji izraz da kaže „prekršen je član“, a ne „povređen“ Mogu da budu povređena samo dva člana, a to su dva člana Nove stranke, posebno onaj koji u pet sati ujutru izađe u Skupštinu u nekom čudnom stanju, kada mu neko ispred Skupštine stane na ruku. Zahvaljujem. (Marijan Rističević, s mesta: Ne tražim da se glasa.) Gospodine Rističeviću, u pravu ste, možda zato i ne treba da dam obrazloženje jer sam iznenađen da poslanik koji je ukazao na povredu Poslovnika i kršenje Poslovnika, gospodin Pavićević, koji vrlo malo, kada su u pitanju amandmani, govori o amandmanima koji su predmet rasprave. Sve što možemo da čujemo, to su procenti i trenutni rejting po prihvaćenim ili neprihvaćenim amandmanima Nove stranke. Tako da, zamolio bih gospodina Pavićevića da sledeći put neko drugi replicira povredu Poslovnika, a ne on koji taj Poslovnik stalno krši. Zahvaljujem se, gospodine Rističeviću. Izvolite. Poštovani predsedavajući, ukazujem na član 107. prvi stav Poslovnika. Zaista ne znam po koji put danas na sednici, a i u prethodnim sednicama hoću da izrazim, pre svega svoje nezadovoljstvo vašim odnosom prema poslanicima opozicije, ako niste primetili vi ste danas svim poslanicima opozicije koji su ukazivali na povredu Poslovnika reč oduzimali, ili u 40, 50 sekundi, niko nije došao do minut vremena da obrazloži svoj stav. Poslanicima pozicije dozvoljavate da pričaju o svemu i svačemu, da nas vređaju, i vi to oberučke prihvatate. Taj vaš odnos, vređa inteligenciju i tražio sam upravo da li postoji neki član ili neki stav nekog člana koji to može da obrazloži. Zahvaljujem se, gospodine Markoviću, mada mi nije jasno zbog čega se on javio za povredu Poslovnika.

Da sam ja vas saslušao. Ja sam dužan, gospodine Markoviću, da čitate Poslovnik i da se razumete u Poslovnik i da ste pročitali Poslovnik, vi biste razumeli da ja u momentu kada vi ukažete na kršenje Poslovnika posle toga moram da dam obrazloženje, i vi mi ne date da ja dam obrazloženje. Zato što nekulturno, ubacujete se, dobacujete i ne dozvoljavate da ja dam obrazloženje. Ne znam šta da radim sa vama Markoviću. Sada ću vam pročitati član – narodni poslanik je dužan da navede član ovog Poslovnika povređen postupanjem predsednika ili predsedavajućeg Narodne skupštine i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim da može govoriti najduže do dva minuta. Znači, ako vam ovo nije jasno gospodine Markoviću, ja ne znam šta da vam

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Miroslav Marinković i mr. dr Blagoje Bradić.

Član 9. govori o tome da korektivni koeficijent se ostvaruje na osnovu stalnih uslova za obavljanje poslova ili drugih stalnih okolnosti koje se javljaju na poslovima odgovarajućeg radnog mesta koje izuzetno nisu mogle da budu uzete u obzir pri vrednovanju poslova tog radnog mesta. Predložili smo brisanje ovog člana zato što ovako kako ste vi predstavili i obrazložili korektivni koeficijent i kada će on da se primenjuje daje velike mogućnosti, po nama zloupotrebe, kod kasnijeg određivanja plata. Ne vidim, ako ste već rekli, da će korektivni koeficijent da se koristi za policijske službenike, za vojnike, zbog čega niste naveli kada će još da se koristi, ili je to rezervisano samo za rukovodioce. Koliko sam ja vas razumeo iz dosadašnjeg vašeg izlaganja da se to odnosi na rukovodioce i ne vidim zašto bi njihov rad bio vrednovan i uvećavan korektivnim koeficijentom. To je sve merljivo i ne vidim gde je tu razlog da to ne bude jasno objašnjeno u zakonu iz tog razloga smo predložili da se ovaj član menja.

Recimo direktor kliničkog centra sa direktorom Pošte, ne znam, direktorom Elektrodistribucije, a nikako da on bude u platnim razredima sa lekarima, hirurzima koji rade u kliničkom centru. Mislim da je tu greška i da će tu biti veliki problem kod određivanja plata, kao što vi kažete za 90 dana ili za šest meseci. Zahvaljujem. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Izvolite, gospodine Markoviću. Uvažena ministarko, nama je potpuno jasna vaša namera i motiv da se kroz ovakve mere i predloge na neki način regulišu ta specifična zanimanja. Ali, to što vrlo često koristite termine koje ste malopre koristili, da osim u specifičnim uslovima, osim u izuzetnim situacijama itd, ostaju isti koeficijenti, ostaju iste plate, ostaju iste osnove, ali uvek se nadovezuje tu negde osim. To nama govori da vi u stvari niste još potpuno sigurni u kom pravcu ide ovaj zakonski predlog, odnosno koji je krajnji ishod onoga što se očekuje. I ako, kažem, već ne znam koliko puta, da ljudi zaista mnogo očekuju od ovog zakona, da je 500 hiljada ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru i koji su nepravedno imali smanjenja plata i penzija zbog veoma loše politike SNS, da su očekivali da dobiju rešenje određenih stvari. Sada smo došli do zaključka da će se tek za 90 dana rešiti pitanje koeficijenata, pa onda za šest meseci da će se izraditi katalog, pa će određene mere biti primenjene tek od 2017. godine, druge neke od 2018. godine. Vi onda nama šaljete poruku da vama nije jasno u kom pravcu želimo da idemo. Nama je bilo izuzetno važno da se upravo sve specifičnosti radnih mesta na svakom mestu predvide i u svakom trenutku. Ono što je zabrinjavajuće jeste iskustvo iz prethodnih četiri godine, gde se isključivo partijskim odlukama, gde se isključivo partijskim interesima zapošljavaju ljudi. To dalje ide u tom pravcu da isključivo odlukama partijskih šefova imate određivanje ko će raditi kao spremačica u vrtiću, koju će platu imati servirka u vrtiću, domar u školi itd, itd.

Mi smo očekivali da će profesionalan pristup u rešavanju pitanja koeficijenata doneti pravdu. Toga u ovom predlogu nema. Hvala. Na naziv člana i član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i Aleksandra Jerkov. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, zbog teškog nepoštovanja Poslovnika Narodne skupštine, a to činite vi gospodine Bečiću, mi narodni poslanici Nove stranke, nećemo dalje učestvovati u ovoj amandmanskoj, još jednoj noćnoj sednici Narodne skupštine. Hvala. Ja bih pre rekao da nemate argumente za raspravu, ali pošto vas je napustio kolega, ali dobro. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Miroslav Marinković i mr. dr Blagoje Bradić. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS podnela je amandman na član 10. kojim se predviđa njegovo brisanje. Razlog za to je zato što predloženo brisanje člana kojim se uređuje katalog radnih mesta, odnosno zvanja i položaja i funkcija u javnom sektoru iz više razloga, prvo zvanja i položaja u državnim organima uređuje Zakon o državnim organima, u stvari službenicima, kao i na primer Zakonom o poreskom postupku, poreskoj administraciji, Zakonom o policiji i tako dalje. Nije moguće da se nekim podzakonskim aktom uređuje ova materija. Ovde se u zakonu sve vreme figurira pogotovo u ovom članu 10. taj katalog zanimanja koji je praktično, jedan po nama fantomski akt, koji treba da predstavlja jednu osnovicu na osnovu koje će se procenjivati u kom će rangu biti određeno zanimanje, a ono je uzrečno posledično povezano sa mnogim uslovljavanjima, koja će biti doneta u pojedinačnim zakonima, kojih za sada nema, i nisu ni predviđeni u skorijem roku, a takođe su posledično povezani sa zakonima koji postoje već i koje se odnose na te posebne, naveo sam maločas, znači Zakone o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o policiji. I stiče se utisak da ovakvim činom, znači brisanje praktično ovog amandmana će se možda preciznije, odnosno dati više vremena zakonodavcu da organizovanije i ozbiljnije osmisli način na koji bi klasifikovala sva ova zanimanja. Pozivanje na katalog zanimanja i na doneti zakon, odnosno poseban zakon nije dovoljno ubedljiv razlog, niti treba da stoji kao eksplicitan u zakonu. Smatramo da usvajanjem našeg amandmana će doprineti jednom ozbiljnijem i celishodnijem pristupu u rešavanju ovog problema.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, imajući u vidu sve okolnosti koji prate dešavanja oko razmatranja Predloga ovog zakona, imajući u vidu i javnu raspravu, imajući u vidu jedan stav sindikata koji je iskazan u javnoj raspravi i ako ovde nije ispoštovan. Pre svega, imajući u vidu činjenicu da tri ili četiri godine ova Vlada priča o ovom zakonu, a da praktično nisu ostvareni po meni i osnovni i efektivni ciljevi ili neće biti ostvareni osnovni ciljevi i efekti primene ovog zakona, da ste imali veliko lutanje koje se tiče usaglašavanja sa službama i sa institucijama u smislu broja zaposlenih u javnom sektoru, nedopustivo dugo, da ste dve godine imali prostora da ustanovite broj radnih mesta, da ste vi govorili u početku da je to preko 800 hiljada ljudi, pa 450 hiljada, 500 hiljada ljudi gde je gospodin Vulin u danima kada vi kažete da ima oko 500 hiljada ljudi u javnom sektoru i da nije tako strašno stanje, izlazi sa informacijom da je to preko 750 hiljada ljudi, smatrali smo da je jako važno i korisno i dobro da se ustanovi katalog radnih mesta i da se kroz taj vid transparentnog pristupa utvrdi koliko je ljudi zaposleno, na kojim poslovima rade i kakav će biti njihov dalji napredak. Ono što nas zabrinjava jeste upravo činjenica da je ovo lutanje uslovilo da verovatno nećemo imati u dogledno vreme izrađen ovaj katalog i posebno što je zabrinjavajuće jeste da ćete informacije, stavove i odluke o tom katalogu dobijati od ljudi koji su u poslednje četiri godine praktično upropastili javni sektor, koji su prethodne četiri godine lošim radom, pre svega lokalnim upravama i preduzećima za koje su bili zaduženi, napravili haos, ljudi koji su zaposlili u prethodnom periodu ogroman broj ljudi, sada imaju obavezu da kroz koeficijente i ove kataloge o kojima se ovde govori, ispune njihova očekivanja, da im plate taj partijski radni staž, koji će biti rezultat rada tih ljudi na ovim izborima i to sve nama govori da mi u narednom periodu ne možemo očekivati pozitivne efekte od izrade ovog kataloga. Hvala. Reč ima potpredsednik Vlade, dr Kori Udovički. Ja bih samo još jednom da podsetim sve one koji gledaju i slušaju u ovom trenutku ovu raspravu, da ne komentarišem obrazloženja amandmana onda kada ona zapravo nemaju nikakve veze sa logikom zakona ili samog člana, već to radim onda kada mislim da treba i da je dobra prilika da se razjašnjavaju norme u ovom zakonu koji jeste složen, moram da kažem u celom svetu, kada god neko pokušava na novom radnom mestu, znam to iz iskustva, da razume do kraja kako funkcionišu platni razredi, gde postoji i napredovanje i poređenje različitih poslova i slično, to je uvek složen posao i samo uveravam građane, pogotovo zaposlene u državi Srbiji da ćemo neumorno da objašnjavamo i spremni smo da svakome razjašnjavamo bilo koje dileme u vezi sa primenom ovog zakona. Na naziv člana i član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, ja ću onda takođe neumorno da objašnjavam građanima Srbije i mojim kolegama poslanicima da je predlog ovog zakona jako loš, da je jako loše da u ovakvoj atmosferi, u nedelju u 22 časa ili u 23 časa, ili u ponoć pričamo o zakonu koji suštinski određuje sudbinu 500 hiljada ljudi i da su iskustva koja su postojala u prethodne četiri godine, kada ste zaposlili, ne vi, nego SNS preko svojih direktora preduzeća i ustanova, predsednika opština, gradonačelnika, armiju aktivista SNS, ugrozila primenu bilo kog zakona, pa i ovog zakona. Ovde se u članu 11. u stavu 1. radi o tome da se priča da radno mesto, zvanje i položaj se svrstavaju u 13 platnih grupa i to je uvod u kasniju podelu po koeficijentima, težini radnih mesta i sve ono što ste predvideli i tu se pominje samostalnost u radu, zahteva se samostalnost, odgovornost, poslovna komunikacija, kompetentnost. Uvek hoću da naglasim i to je prirodno i normalno da se od zaposlenih zahteva i odgovornost i kompetentnost. Ovde je problem u tome što su ljudi u poslednje četiri godine kao direktori preduzeća i ustanova ugrozili funkcionisanje ovih sistema, jer nemaju ni odgovornost, ni stručna zvanja, ni radna iskustva, ni kompetencije i time su doveli u veliki problem sve one zaposlene koji su na svojim nekim poslovima predano, savesno i stručno radili određene poslove. Prema tome, mi smo u svakom ovom članu, amandmanu, želeli da ukažemo na to da, dok se ne iskoreni taj problem koji je uzrok svih problema u funkcionisanju sistema, vama neće, odnosno nama pomoći, ni zaduženja koja se ovih dana planiraju po lokalnim upravama, ni ovih 15 milijardi koje ste planirali u budžetu Republike Srbije i ja ne mogu gospodinu Arsiću da objasnim, kao predsedniku Odbora za finansije, na kojoj je poziciji taj novac, ali je sigurno odvojen, za povremene i privremene poslove, koji će biti usmereni ka angažovanju ljudi iz SNS za ove izbore. Na naziv člana i član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Uvažena ministarko, što se tiče člana 12. tu se govori o napredovanju na istom radnom mestu iz stava 2. ovog člana, na osnovu postignutih rezultata, ostvarenih radnih učinaka iznad standardnog ili vrednovanje koje se zasniva na objektivnom i merilima utvrđenim u skladu sa posebnim zakonima i još jedan od članova koji negde podrazumeva i potpuno je prirodno i normalno da u predlogu zakona postoje ovakve stvari, ali nas praksa i iskustvo koje imamo u poslednje četiri godine potpuno demantuje i negira. Zbog toga sam predložio da se ovaj treći stav briše, odnosno da se prihvati realnost, a to je da u Srbiji već odavno nema napredovanja po stručnosti, da nema uvažavanja odgovornosti i da ljudi koji su bili školovani, koji su radili svoje poslove kako treba, na kraju su doživeli da budu šikanirani, da ostaju bez posla. Ljudi koji su imali fakultetske diplome su sada došli u poziciju da budu u drugom planu i dok ne rešimo te probleme, dok ne budemo sistem postavili kako treba, ne možemo govoriti o tome da očekujemo napredovanje od radnika, odnosno da ćemo na svakom radnom mestu uvažavati odgovornost, marljivost, stručnost i zalaganje. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Hvala gospodine predsedavajući. Nažalost, ovo je jedini amandman koji je Vlada prihvatila od 149 amandmana podnetih na predlog ovog zakona. Ovaj amandman se odnosi na član 12. koji govori o platnim razredima i u stavu 4. govori o sredstvima namenjenim za napredovanje zaposlenih na istom radnom mestu. Mi smo videli da je Vlada napravila propust, obzirom da je Predlogom zakona već određeno da autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave može određivati drugačiju osnovicu, logično je da se predvidi, da svojom odlukom u budžetu predvidi sredstva koja će se izdvajati za napredovanje. Tako da smo dopunili stav 4. time što smo dodali, brisali tačku na kraju ove rečenice i sada ona glasi, znači, stav 4. glasi: „Deo sredstava od ukupno utvrđenog iznosa sredstava za plate, namenjen za napredovanje zaposlenih na istom radnom mestu, određuje se Zakonom o budžetu, odnosno odlukom o budžetu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave“ Na naziv člana i član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici: Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Izvolite gospodine Bradiću. Gospođo ministarko, uvažene koleginice i kolege, član 13. u 1. stavu kaže: „Svrstavanje radnih mesta, odnosno zvanja i položaja u platne grupe, vrši se polazeći od kriterijuma za vrednovanje poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, odnosno u odgovarajućem zvanju ili na položaju.“ Mi predlažemo da ovaj stav glasi: „Svrstavanje radnih mesta, odnosno zvanja i položaja u platne grupe, vrši se polazeći od opisa radnih mesta, odnosno zvanja i položaja utvrđenih posebnim zakonom, kao i od kriterijuma za vrednovanje poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, odnosno u odgovarajućem zvanju ili na položaju.“ Amandmanom se predlaže da se prilikom svrstavanja radnih mesta posebno vodi računa o opisu zvanja i položaja koji su uređeni posebnim zakonima. Mislim da naš dodatak članu čini član kvalitetnijim, jasnijim i preciznijim. Zahvaljujem. Izvolite gospođo Udovički. Rekla sam kada se amandmani ne koriste za zamenu teza, već održavaju neki, po mom sudu, iskreni pokušaj ili nesporazum, želim da razjasnim zašto smo odbili. Opis radnog mesta nalazi se u katalogu i naravno da je on polazište, znači, tu se nalazi a na osnovu opisa poslova, zapravo, koji se rade, tipičnih poslova na radnom mestu, razvrstava se radno mesto u platnu grupu i određeni od prva tri platna razreda. Međutim, kako se razvrstava, to je ono što ovaj član objašnjava, a to je pomoću kojih kriterijuma. Znači, s jedne strane imate opis. Naravno da je to polazište, a kako se razvrstava je ono što ovaj član opisuje i to su kriterijumi. Ja bih želela da iskoristim ovu priliku da naglasim, ti kriterijumi ovog puta pokazuju sveobuhvatno šta sve definiše vrednovanje jednog radnog mesta. Do sada je sklonost u našem društvu bila da se samo naglašava stručna sprema, školska sprema. Ovde imamo jasno određeno da se uzima u obzir i odgovornost i posebni uslovi rada, kao što mogu da budu rizici kojima je neko izložen i komunikacija i na dalje autonomija u radu, kompetentnost takođe. Znači, to je nekoliko različitih aspekata rada koji kod nekih, da tako kažemo, delatnosti će neki aspekti biti važni, u drugim delatnostima drugi aspekti i važno je da ih sve uzmemo u obzir, ako mislimo da poredimo poslove kojih će da bude oko 1.000, zajedno sa zvanjima, a koji opisuju poslove koji radi 500.000 ljudi. Biće veliki posao i zbog toga smo ovaj posao podelili na nekoliko posebnih zakona i zbog toga će ovaj posao da traje još do kraja ove godine. Ništa nismo pokušali da izbegnemo, već pokušavamo da na najpažljiviji i pravedan način napravimo mogućnost da samerimo sve to što u Srbiji zaposleni u državi rade. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Član 13. stav 2. govori o tome da kriterijumi za vrednovanje poslova jesu složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija i naročito rizični uslovi rada. Apsurd onoga što ovde jeste pomenuto, ja sam dodao još neke stvari, malo ironično, trebalo bi da stoji da je tu i lojalnost i mnoge druge stvari, ali hoću da ukažem na to, uvažena ministarko, ja zaista želim da se svi ovi kriterijumi na neki način, ne samo u zakonu nego i u praksi potvrde, ali opet hoću da naglasim da je ogroman broj ljudi u prethodnih četiri godine u sistemu javnih poslova u Srbiji bio oštećen, ne samo kroz smanjenje plata, nego zbog toga što su na vrlo odgovorne funkcije, na vrlo odgovorna mesta dovođeni ljudi koji nisu zaslužili da budu na tim mestima i koji su tim svojim činjenjem, ne činjenjem, osvetama, zloupotrebama, itd, u stvari ugrozili funkcionisanje sistema. Veliki broj ljudi koji su radili odgovorno, stručno i profesionalno na svojim radnim mestima i koji su imali ispoštovane ove kriterijume i nije tačno da danas prvi put mi namećemo javnom sektoru, javnim preduzećima, javnim ustanovama, predškolskim ustanovama i školama da se na ovakav način određuje koeficijent, odnosno da se prihvata neko radno mesto. Iole ozbiljnija institucija i ustanova je razdvajala težinu radnih mesta, razdvajala je po stručnoj spremi, ali i po odgovornosti, po specifičnim zadacima, itd, ono što je svako radno mesto i to nije novost. Novost je to da smo u poslednjih četiri godine dozvolili da ljudi bez diploma upravljaju onim ljudima koji imaju diplome, da ljudi koji nikada ništa nisu stvorili sude onima koji su nešto napravili. Da oni koji su danas u političkoj, da kažem, moći, kažnjavaju sve one ljude koji su stručni na svojim radnim mestima, da oni ljudi koji su doktori ili profesori u školama ili u nekim zdravstvenim institucijama, imaju smanjenje plata zbog toga što neki rukovodioci ne umeju da upravljaju tim sistemima. Zbog čega su ljudi koji su zaposleni u školama krivi što su došli direktori ili zbog čega su ljudi u zdravstvu krivi što imaju nesposobne direktore? Hvala. Zahvaljujem. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Na naziv člana i član 15. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov i zajedno narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Uvažena ministarko, mi smo u ovom članu imali, ovo je jedan od najvažnijih članova, imali smo dosta prostora, odnosno dosta prilika da iskažemo neki svoj malo drugačiji stav, odlučili smo se upravo zbog vremena koje smo imali, koje je nepristojno malo za ovako važan zakon. Da vas još jednom podsetim, mi smo predlog ovog zakona dobili negde u četvrtak uveče sa obavezom da do petka u 17 časova priložimo sve amandmane. Pokušavali smo koliko je to do nas da napravimo što bolje predloge, ali je nemoguće konsultovati i resorne odbore ili stručnu javnost ili ljude koji su zainteresovani da se u ovo uključe i bilo je nemoguće dati sve predloge. Mi smo se odlučili da izdvojimo ove tačke koje se odnose, znači tačku 10. i tačku 13. koje se posebno odnose na stručnu spremu i hoću još jednom da vam naglasim činjenicu ili problem da je ova politička opcija, ova Vlada, SNS u prethodnih četiri godine ponizila obrazovane ljude, da smo najveću cenu kao društvo platili i da ćemo tek plaćati zbog toga što ste toliko nepristojno smanjili plate ljudima u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, lokalnim upravama. Ja mislim da osnova sa koje se počinje nije dobra, da je, pre svega, bilo važno još jednom ispoštovati, bez obzira na teške uslove u kojima država funkcioniše, sve one ljude koji mogu da budu moto razvoja društva, moto razvoja nekih svojih institucija, nekih svojih sredina u kojoj funkcionišu i rade. Ako nastavimo sa ovom osnovom da se primeni ovakav zakon i da ti ljudi dobiju još jedno smanjenje plata, i to da se desi još posle izbora, mi ćemo imati ogroman problem, ljudi odustaju, ljudi više neće da rade, ljudi idu linijom manjeg otpora i vi imate urušavanje sistema na svakom koraku. Ako je za cilj ovaj zakon imao pravdu, ako je za cilj imao da se podigne efikasnost u radu svake institucije, onda je prva i početna osnova morala biti da se uvaži znanje i rad. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.

Mislim, nije ni u samom obrazloženju zakona dato zašto on izgleda ovako kako izgleda, da postoje za neke platne grupe devet platnih razreda, za neke samo tri, za neke samo pet. Sami ste rekli, tu varira od 12 do 14% raspon između prva tri platna razreda. Ono što je posebno zanimljivo je vaše obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana kolega koji su podneli amandman na ovaj član, kaže da se amandman ne prihvata iz razloga što nisu tačni navodi da će doći do smanjenja plata za dodatnih 10%, a onda kažete – naime, rashodi koeficijenata platnih grupa i platnih razreda predstavljaju brojčano izražavanje svrstavanja i vrednovanje radnih mesta, i tek množenjem ovih koeficijenata sa osnovicom koja bude utvrđena Zakonom o budžetu nakon početka primene ovog zakona će se znati visina plate. Znači, vi ne znate kakva će biti ta visina plate, da li će biti manja ili veća, odnosno, vi tvrdite da neće biti 10% manja. A, mi vam tvrdimo da će biti. Srećom idu izbori, pa će se Vlada promeniti. Ali, vaša namera je da kada budete sprovodili ovaj zakon,kada dođe taj trenutak obračunavanja koeficijenata, osnovice i svega ovoga što ste napisali, da će te plate biti manje, možda ne 10, možda će biti devet, ili ne znam ni ja, neki drugi procenat, ali je činjenica da je politika ove Vlade prethodne četiri godine, a posebno poslednje dve godine, bila smanjivanje plata zaposlenih, ukidanje minulog rada, smanjenje posebnim zakonom, smanjenje penzija posebnim zakonom, što je duboko protivustavno i nepravedno, i na razne druge načine. Zahvaljujem. Kao što sam rekla, ne odgovaram na diskusije koje su tendenciozne, ali u ovom slučaju postoje i dva legitimna pitanja, odnosno postoje neki izvori zabune koje želim da razjasnim. Pod jedan, politika ove Vlade je bila, pre svega, da spase zemlju od finansijskog bankrota i to je urađeno u jednom potezu, a od tada, koliko ja znam, došlo je samo do povećanja plata, a ne do njihovog smanjivanja. Ukoliko ekonomski trendovi nastave, kao što su do sada, uključujući i rast naplate prihoda, kao i strukturne reforme koje u ovom trenutku Vlada sprovodi, ja sam uverena da će naredna vlada takođe biti u mogućnosti da plate dalje povećava. To, ako bude radila, radiće preko osnovice. Da, tačno je, neodgovorno bi u ovom trenutku bilo tvrditi da znamo kolika će osnovica biti. Ali, ukoliko se ovi trendovi nastave, biće takva da će množenjem ovih koeficijenata biti moguće da se plate povećaju. U ovom trenutku želim samo da otklonim dve mogućnosti zabune. Jedna je ta da, pošto postoji jedna matrica koeficijenata trenutno u Zakonu o državnim službenicima, čiji su najviši koeficijenti viši nego koeficijenti u ovoj matrici ovde, može biti zabune da neki ljudi misle da se najviše plaćenim ljudima smanjuju plate u budućnosti. Ne, to nije tačno. Opet, možemo da objasnimo detalje, ali raspon plata koji se očekuje primenom ove matrice tačno je od minimalne plate do najviše plate u javnom sektoru koja danas važi. Znači, ne, nije pravljena matrica od koje se očekuje smanjenje najviših zarada. Kako smo došli do ove matrice, to je drugi odgovor. Došli smo na osnovu izučavanja međunarodne prakse, uz konsultacije sa Svetskom bankom i na osnovu empirijske analize kakve su naše zarade danas i gde smatramo da postoje nesrazmere. Objasniću malo više u drugim intervencijama.

Pročitao sam amandman koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno narodni poslanici Živković i Pavićević, zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i Aleksandra Jerkov i zajedno narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac. Vi se niste prijavili, niste bili u sistemu. Sada očekujete da ja budem vidovit da vi želite da se javite po amandmanu, i čak i ne slušate, niste čuli da sam pročitao amandman.

Ne pratite raspravu i onda očekujete da ja budem vidovit, da ja znam kad vi želite da se javite. Stvarno nije u redu, gospodine Markoviću.

Narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Član 16. govori o osnovnoj plati funkcionera. Osnovna plata funkcionera utvrđuje se množenjem osnovice iz člana 7. ovog zakona i koeficijenta za obračun osnovne plate funkcionera koji se utvrđuje u skladu sa posebnim zakonom. Koeficijent za obračun osnove plate funkcionera iz stava 1. ovog člana određuje se u zavisnosti od kriterijuma odgovornosti u vršenju dužnosti i određene funkcije, odnosno rukovođenje organom ili delom organa itd. Mi predlažemo da se ceo ovaj član menja i da glasi – plata funkcionera utvrđuje se množenjem osnovice iz člana 7. ovog zakona i koeficijenta iz 11, 12. i 13. platne grupe, u zavisnosti od složenosti poslova koje obavlja. Amandmanom se predlaže da se plate funkcionera urede ovim zakonom, a ne posebnim, imajući u vidu da se opisom platnih grupa mogu obuhvatiti i poslovi koje obavljaju funkcioneri. Mislim da je to mnogo bolje nego praviti, izračunavati posebnu osnovicu i koeficijent za obračun plata funkcionera i mislim da bi trebalo da prihvatite naš član. Što se tiče zahteva onih sindikata o kojima sam govorio u početku, Sindikata zdravstvenih radnika, oni će biti svrstani u platne grupe bez mogućnosti, kao što vi kažete, da će biti povećane plate, neće biti povećane plate, jer se te plate isplaćuju iz doprinosa na zdravstveno osiguranje, koji su pre godinu dana sa 12,2 smanjeni na 10,2% da bi 2% otišlo prema penzijama, da bi se manje dotirale penzije u Republici Srbiji za 310 miliona evra iz budžeta. Tako da mislim da ste trebali bolje da sagledate zdravstvene radnike, ali, o tom – po tom. Nadam se, kao što kaže kolega Marko Đurišić, da ćemo na sledećim izborima moći da dobijemo šansu da to malo drugačije i kvalitetnije rešimo. Zahvaljujem, gospodine Bradiću.

Radno mesto ili zvanje razvrstava se prema složenosti, i već onim drugim kriterijumima koje smo nabrojali, poslova koji su tipični za to radno mesto u neko od platnih grupa, kada se vrednuje tako to radno mesto ili zvanje. Potom zaposleni koji postiže veći učinak, izuzetan učinak, naročiti kvalitet posla itd, može da napreduje. Kako će tačno napredovati, to je najveći zadatak koji nam predstoji u određivanju u posebnim zakonima u toku naredne godine, zbog toga što u ovom trenutku napredovanje jeste definisano i pažljivo obrazloženo samo za državne službenike. Nastavnici, zdravstveni radnici, kulturni radnici,za sada nemaju taj pojam i taj pojam i ti sistemi moraju da se pažljivo osmisle i razrade.

Činjenica je da u nekim najprostijim poslovima, kao što je, recimo, portir ili slično, učinak ne može da varira šest ili sedam puta. To je u skladu sa međunarodnom praksom. Na kraju da odgovorim na pitanje o funkcionerima, mada ćemo o tome malo više govoriti kada dođemo do tog člana. Plata funkcionera se, pre svega, očekujemo da će se pre svega određivati u odnosu na odgovornost koju on snosi, a ta odgovornost se po najviše, ne u svim slučajevima ali tamo gde se funkcioner nalazi u rukovodećem položaju u odnosu na zaposlene u sistemu, ta odgovornost mora da se meri radom i učinkom zaposlenih sa kojima on radi. Prema tome, matrica je teško, biće moguće sameriti neke od funkcionera u ovoj matrici, ali ne nužno sve, već će se zakonom o zaradama funkcionera određivati kolika je njihova odgovornost i meriti, sameravati sa ovom matricom u odnosu na nju. Hvala. Zahvaljujem.

Izvolite, sada se prijavite, gospodine Markoviću. Poštovana ministarko, ovaj amandman koji smo podneli na ovaj član, koji je jako važan, govori o odgovornosti funkcionera i moram da se osvrnem na ono što ste rekli u prethodnom izlaganju, da je politika ove Vlade, kako kažete, bila da spase zemlju od bankrota. Moj stav je da to što ste vi imali politiku da što više ubacite novca u budžet i da time pokažete velike reforme u Srbiji, znači da ste uveli bankrot u mnoge kuće, u mnoga domaćinstva, u mnoge porodice u Srbiji…

Moram da pročitam amandman o kome vi ne govorite, a žalite se da mi predsedavajući vama ne dozvoljavamo. (Jovan Marković, s mesta: Sve druge ste pustili.) Znači, tekst Predloga zakona, član 16. stav 4: „Osnovna plata, odnosno naknada za rad funkcionera iz stava 3. ovog člana uređuje se u skladu sa zakonom i drugim propisom kojim se uređuje njihov položaj, srazmerno odgovornosti u vršenju dužnosti na određenoj funkciji.“ Vi ste tražili da se briše ovaj član. Ja vas molim samo da govorite o vašim razlozima zbog čega tražite brisanje ovog člana. Ja sam vas samo prekinuo da bih pročitao amandman o kojem se trenutno raspravlja, da bi javnost Srbije znala o kom amandmanu mi sada govorimo. Hvala vam, ali vaš pokušaj da me dekoncentrišete svaki put kada govorim je zaista besmislen. Ne, gospodine Markoviću, ja po Poslovniku moram da tražim od poslanika da govore o članu koji je predmet rasprave. Sada hoću da kažem da je jedna od jako važnih stvari zbog čega su hiljade porodica u Srbiji u bankrotu upravo neodgovorno ponašanje funkcionera o kojima pričamo u ovom amandmanu. Znači, poslednji natpisi, gde, recimo, guvernerka Narodne banke, gospođa Jorgovanka Tabaković, raspisuje tender za novi dres-kod za svoje zaposlene, pa da ne navodim, javnost zna o čemu se radi i šta je bio predmet te nabavke, govore upravo o ovome što je i ministarka govorila, o bankrotu koji se dešava u Srbiji. Na svom primeru mogu da vam potvrdim kako se realizuje ta kampanja, kako je u bankrotu lokalna uprava, kako je u bankrotu država, a onda iza toga imate neodgovorne funkcionere koje sada teško možete da nagradite, to hoću da kažem, koji su spremni da kupuju nova auta, koji podižu sebi plate, podižu sebi dnevnice, koji raspolažu državnom imovinom kako se njima prohte, zato što su stali u hladovinu šinjela Aleksandra Vučića i mogu da rade šta hoće. Hoću da kažem da i ovaj amandman koji smo mi predložili i ovaj član o kome se ovde govori, neće biti dovoljan da se ispravi to stanje i ta situacija. Ali, dopustio sam da to vide i građani Srbije. Izvolite, povreda Poslovnika, narodni poslanik Marko Đurišić. Poštovani predsedavajući, povređen je vašim predsedavanjem član 27, koji govori da se predsednik stara o sprovođenju Poslovnika. Znači, vi pokušavate, kada god smatrate i ne sviđa vam se diskusija nekog od opozicionih poslanika, da se setite člana 106. i obaveze da poslanik govori o temi. Malo pre je gospođa ministarka, pošto nije stigla, a govorila je više od predviđenih dva minuta, da govori o amandmanu na član 15, onda je posle našeg amandmana na član 16. nastavila da govori minut i 50 sekundi o amandmanu na član 15, pokušavajući da objasni tu matricu, jer joj dva, odnosno četiri minuta nisu bili dovoljni. I vi ste sve to istolerisali. A onda ste kolegu Jovana Markovića u prvoj rečenici, kada ste vi pomislili da vam se ne sviđa njegova diskusija, prekinuli i krenuli da mu objašnjavate da on mora da govori o temi. Ja vas samo molim za isti aršin prema svima. Znači, meni nije problem što ministarka na naš amandman na član 16, koji je o platama funkcionera, govori o matrici za izračunavanje koeficijenata iz člana 15 minut i 50 sekundi, a onda nastavi preko dva minuta da odgovara nama na naš amandman i argumente koje smo joj dali. Ne smeta mi, ali hoću da čujem, jer nismo imali dovoljno vremena ni u načelnoj raspravi, ne raspravljamo u normalno vreme, argumente Vlade. Ja vas onda molim za isti aršin. Ako može gospođa ministarka duže od dva minuta, možda može neki sekund i neko od nas. Ako može ministarka da govori o sasvim drugom amandmanu i drugom članu, pa onda možemo valjda i mi ili ne može niko. Kao što pojedini vaši poslanici kada govore stručno o temi, uopšte nije problem da govore duže od vremena koje imaju na raspolaganju. Ne bih ništa dalje rekao, jer ste u vašoj tvrdnji za kršenjem Poslovnika sve rekli, i ko je kršio Poslovnik, i zbog čega je kršio Poslovnik i zbog čega sam ga ja prekinuo. Što se tiče predstavnika Vlade, on ima na raspolaganju tri sata za raspravu, ima dva minuta po amandmanu, ali zbog interesa građana Srbije, ako je objašnjenje potrebno da bi ste i vi dobili obrazloženje zbog čega ste i podneli amandman, možemo da tolerišemo predstavniku Vlade, ako ne potroši ta tri sata koja su mu na raspolaganju. Dame i gospodo narodni poslanici, ko o čemu baba o uštipcima, i rešili su da se ovo oko plate funkcionera izbriše, obriše ili briše se, koliko sam ja razumeo. Mislim da sam dobro razumeo da se radi o članu 16, platama funkcionera.

Funkcioner koji je primao platu 12 godina u opštini Inđija, dve godine u Pokrajini kao potpredsednik vojvođanskog vlastelina, kao potpredsednik te partije koju sami zovu prosvećnim zlom, ja ne, sami kažu da je to trulo, ja ne, ali mogu da se složim. Toliko je bilo trulo da su eto skidanjem kajmaka za vreme vršenja funkcije otvorili je mlekaru. Zamislite, skinu kajmak pre nego što otvore mlekaru. Mogu oni dobacivati, ne mogu me zbuniti. To skidanje kajmaka je trajalo dok je trajala muža naroda, a posle ostalo i za mlekaru. Bilo je i za Dubai, skijanje u julu na plus 45 stepeni, naravno vaš funkcioner ne zna kolike su to plate bile… Gospodine Rističeviću, moram sada da vas prekinem, jer gospodin koga pominjete nije funkcioner Vlade, niti je bio funkcioner, tako da ne govorite sada trenutno o temi. Koliko ja znam osnovna plata funkcionera. Ja govorim o funkcionerima. Plate su bile tolike da se moglo letovati u Dubaiju 10.000 evra na dan. Skijanje, kaže malo truba, miriše freon, a onda skijanje u Sloveniji. Toliko se skijao da misli da smo ga poslali na olimpijadu, Goran Ješić bi doneo medalju. Onda je ostalo i za zatvoreni bazen. Sve od plate funkcionera. Ne ja tvrdim, ovo je istina. Sve od plate funkcionera zatvoreni bazen u selu Putinci, opština Ruma. Evo gospodin Martinović zna.

E, tako su to oni radili i sada oni traže da se briše član 16. – plata funkcionera, znam i zašto, namučilo se to, Maldivi, ovo, ono. Bogatstvo tih funkcionera ne potiče od plata, to bogatstvo potiče od nesreća miliona ljudi da bi oni od sebe i svojih bližnjih stvorili milionere.

Lako bi mi nahranili siromašne, ali nismo mogli da nahranimo te koje sam naveo funkcionere bogate, alave. Njima nikada nije bilo dosta. Ne treba siromašni da se stide svog siromaštva. Do njega su došli napornim radom, ovi bogati funkcioneri i njihovi prijatelji treba da se stide svog bogatstva, jer su došli do njega napornim radom, ali tuđim, ogromnim radom miliona ljudi koji su ostali bez posla. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik mr Jovan Marković. Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 109. koji u svom 2. stavu kaže da govornik treba da dobije opomenu ako i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu. Mislim da ste svesni da ste u vremenu, znači minut i 50 sekundi opomenuli gospodina Rističevića da treba da govori o temi, a onda ste sve sa tim lepim osmehom, sa jednim posebnim uživanjem pratili do petog minuta šta on govori, a veze nema sa temom o kojoj se priča. Sve vreme sam očekivao da ćete vi da prekinete taj govor, da ga pitate kakve veze mi odve što sedimo imamo sa ovom temom, a hoću i vas da podsetim, pošto vi imate običaj da se ovde govori o odgovornosti funkcionera, u ovom slučaju se radi o funkcionerima koji su na vlasti, koji po ovom četvrtom stavu… (Aleksandar Martinović, s mesta: Potpredsednik ti je funkcioner.) Nema smisla dobacivanje, možete da se okrenete da kažete gospodinu Martinoviću da mi ne dobacuje pored svih njih.

Prvo, gospodine Markoviću, prvo je nekorektno od vas koji ste na isti način zloupotrebili Poslovnik, ja vas nisam kaznio, posle opomene koju sam vama izrekao za isti govor koji ste imali kao i gospodin Rističević, vi se posle toga javljate i tražite da kaznim vašeg kolegu zbog istog kršenja Poslovnika, koji ste i vi učinili u vašem izlaganju. Da li sam vas prekinuo i rekao da ne govorite o temi? Jesam. Nisam. Isto tako sam prekinuo gospodina Rističevića, nisam ga kaznio i vi ste se sada javili po Poslovniku da se žalite zašto nisam kaznio gospodina Rističevića. Mislim da je stvarno nekorektno od vas. Gospodine Markoviću, vi ste magistar fizičke kulture. Nekorektno je gradonačelniče, mr fizičke kulture, nekorektno je što ovo radite. Da je vašeg kolegu koji je na isti način prekršio Poslovnik kao i vi u vašem izlaganju, tražite da kaznim, a vas nisam kaznio, a pogotovo posle toga je gospodin Đurišić me kritikovao što sam uopšte vas prekinuo, jer smatra da treba da govorimo o svemu i svačemu. Mogu samo da vam izreknem meru i da vam oduzmem vreme koje ste iskoristili zloupotrebom Poslovnika, gospodine Markoviću. Dva minuta se odbija od vremena vaše poslaničke grupe. Zahvaljujem se. Na naziv člana i član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandara Jerkov. Na naziv člana i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Marković, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Dragan Šutanovac. Da li želite reč? Izvolite. Narodni poslanik, Jovan Marković. Gospodine predsedavajući, verovatno bi vama najviše odgovaralo kada bi ja izašao i da prekinem ovu agoniju, ali ja to neću naravno uraditi i pored toga što sve vreme pokušavate da mi uskratite pravo da govorim o temama. Što se tiče člana 17. smatrali smo da je pored ove formulacije koja je vezana za pripadnike Vojske Srbije i rešavanje elemenata njihove plate i angažovanje treba da se razmisli o tome da se i za policiju Republike Srbije predvide slične okolnosti, s obzirom na sva iskušenja i izazove kroz koje prolaze pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u raznim situacijama, u raznim prilikama i u raznim okolnostima. Mi smo potpuno svesni da ste vi ovim zakonom napravili jedan populistički iskorak u tom smislu da kažete da ste rešili određene probleme, ali vaša izjava poštovana ministarko pre nekoliko minuta, kada ste rekli da su iz opštih kriterijuma za utvrđivanje napredovanja i povećanja zarada za prosvetne radnike, za radnike u obrazovanju i za radnike u zdravstvu, u stvari potvrdili sve one reči koje smo govorili u prethodnom periodu, da ovaj zakon nije sveobuhvatan, da ovaj zakon otvara mnoge dileme. Meni je posebno žao što ste propustili priliku da ljudima u obrazovanju i u zdravstvu podignete plate. Da li znate da danas servirke u vrtićima rade za 22 ili 23.000? Da li znate da ljudi sa šestim stepenom, recimo, stručne spreme imaju 50 evra manju platu nego što su imali pre tri ili četiri godine? Da li znate da ti ljudi isto imaju porodice i da treba da izdržavaju svoje porodice?

Očito da su i gospodin Bečić i gospođa ministarka zauzeti nekim drugim temama, da im ovo o čemu ja govorim nije važno… Nažalost nemate više vremena poslaničke grupe. Izvolite, gospođo Udovički. Maločas sam čula da smo propustili priliku da podignemo plate nastavnicima, zdravstvenim radnicima i slično. Prvo, njima je prvima podignuta i najviše podignuta plata onog trenutka kad je za to postojalo prostora u budžetu koji smo zaradili politikama koje smo pažljivo i fiskalno odgovorno sprovodili u protekloj godini. Drugo, koliko vidim predamnom je niz amandmana sada koji su svi jednako zasnovani na populističkom predlogu da se za svako uvećanje plata koje se utvrđuje ovim zakonom poveća to uvećanje sa 26% za prekovremeni rad na 30%, sa 110% za rad noću, nedeljom na 120% i slično. Samo molim onoga ko bude branio ove amandmane da kaže odakle će ta povećanja doći? Da li ćemo smanjivati onaj iznos novca sa kojim se plaćaju osnovne zarade, pa da se više plaćaju uvećanja ili ćemo da povećamo oporezivanje građana kako bi mogli da prikupimo sredstva da povećamo na ovaj način zarade onih koji rade u državi? Hvala. Zahvaljujem se.

Zahvaljujem se. Izvolite, gospodine Markoviću. Evo, pošto je ministarka ljubazno zamolila da kažemo odakle da se povećaju zarade i plate, iako je sada izašla, iako je rekla da je to stvar populizma, da li treba da prekinemo izlaganje dok se vrati pošto je tražila savet, ili da nastavim? Nastavite gospodine Markoviću. Trenutak samo je ministarka… Nastavite, molim vas. Sa vraćenim vremenom ili bez? Pa, jedan od predloga koji ministarka treba da čuje jeste vezano za ovaj drugu tačku drugog stava, to je pitanje rukovođenja koje smo ovde u amandmanu predložili i jedno od centralnih pitanja koje se tiče ovog zakona jeste upravo ta veza između rukovođenja, između funkcionera i između načina razmišljanja koje ova politička opcija ima. Ako mi spočitavate da ako predlažemo amandmane treba da kažemo i način finansiranja odakle novac za to što mi predlažemo od dežurstava preko prekovremenog rada itd, i prvo što kažete - hoćete li da povećate poreze? Ja vas pitam, pa, nepristojno je da tako nešto predlažete jer ste poreze za ove četiri godine povećali u toj meri da ljudi više ne mogu da plaćaju ni porez na imovinu, ni razne takse koje ste uveli. Ne mogu ljudi da plaćaju cene javnih usluga zbog toga što besumučno povećavate i cenu vode i cenu grejanja i cenu komunalnih usluga samo zbog toga što imate na raspolaganju političku, kako da kažem, vlast koja prikriva sve nerade, javašluke vaših ljudi koji vode i lokalne uprave i velike javne sisteme. Znači, nemojte više povećavati takse, cene javnih usluga, nemojte više povećavati porez, nego uzmite da radite. Rešenje ako tražite, savet jeste upravo da se zasuču rukavi, da postavite na važna mesta ljude koji znaju da rade i time ćete imati bolje rezultate. Zahvaljujem, gospodine Markoviću. Reč ima dr Aleksandar Martinović. Izvolite, gospodine Martinoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, DS kao što vidite o svakom amandmanu priča na isti način. Koji god amandman da dođe, iste su floskule. Ja bih pozvao poslanike DS i poslanike novog DOS-a da pozovu svoje funkcionere da prestanu da kradu i da prestanu da zloupotrebljavaju pokrajinsku imovinu. Ne znam da li je gospodin Jovan Marković upoznat sa činjenicom koju su preneli evo svi mediji u Srbiji da se upravo sada, gospodine Jovane Markoviću, u tzv. Mošinoj vili kod Novog Sada, koja je vlasništvo AP Vojvodine, a ne DS, ne Bojana Pajtića, održava sastanak, sada ćete da čujete koga, ljudi koji su, zamislite, kako za sebe kažu, budućnost Srbije.

Niko nije učestvovao u vlasti, niko ni za šta nije odgovoran, niko ništa nije ukrao, niko ništa loše nije uradio za ovu državu. Sve neka nova sveža, mlada lica, nova energija, nova rešenja, neukaljani ljudi, čistih ruku, čiste savesti itd. Ko prisustvuje još tom sastanku, gospodine Jovane Markoviću, ne znam da li vam je poznato to ime. Kažu da je novi poslovni direktor, tako se zove funkcija u vašoj stranci, poslovni direktor DS, izvesni Amir Bislimi i još čuveniji funkcioner DS Dušan Elezović, čovek koji je doveo Momčila Milovića…

Amandman se odnosi na član 18. stav 3. tačka 2. rukovođenje. Ovo su sve rukovodioci i Bojan Pajtić i Boris Tadić i Čedomir Jovanović i Amir Bislimi, poslovni direktor DS, i Dušan Elezović. To su vam sve rukovodioci. U vili koja se zove Mošina vila, a zove se tako zato što ju je svojevremeno koristio komunistički funkcioner Moše Pijade, kod Novog Sada, dogovara se novi DOS. I kao što vidite, Jovane Markoviću, iza vas, osvrnite se, nema nikoga. Oni se ljudi dogovaraju kako da naprave neki novi DOS ne bi li prešli cenzus i onda su ostavili vas ovde da o svakom amandmanu pričate na isti način. Sada vas pitam, vas koji nam držite lekcije o poštenju, moralu, o tome zašto postoje zloupotrebe itd. zašto vi sada zloupotrebljavate pokrajinsku imovinu u stranačke svrhe?

Bićete loši kao što ste bili i dok je postojao onaj prvi DOS. Samo nemojte molim vas vi da nam držite lekcije o poštenju, o moralu, o zakonitosti, a evo večeras pravite novi DOS u zgradi koja je vlasništvo AP Vojvodine sa sve poslovnim direktorom Amirom Bislimijem. To će biti ljudi koje će da predstavljaju alternativu SNS. Oni će da povećaju plate? Oni će da obezbede socijalnu sigurnost, Bojan Pajtić, Čedomir Jovanović, Boris Tadić, Amir Bislimi, Dušan Elezović, Momčilo Milović? Dakle, molim vas odgovorite mi na pitanje, pošto su vas vaše kolege, evo, ostavile samog, kako je moguće da se stranački sastanci održavaju u zgradi koja je vlasništvo AP Vojvodine? Samo nam na to pitanje odgovorite, pa ćemo onda da idemo dalje, da vidimo ko je kriv zašto nema više radnih mesta, ko je opljačkao budžet Srbije, budžet Vojvodine, Fond za kapitala ulaganja, ko je krao po pokrajinskim sekretarijatima, od kojih para se Čedomir Jovanović peo na Ande, peo ko zna gde na svetske planine. Šta je uradio Boris Tadić za vreme dok je bio predsednik Republike? Šta je uradio ovaj Dušan Elezović dok je Momčilo Milović proćerdao pare, pa umesto da se napravi dom za hendikepiranu decu „Heterlend“ u Novom Bečeju, on čovek kupio stan od firme koja je trebala da napravi taj dom? Zaustavite se malo, preispitajte sami sebe, a pre svega nam odgovorite na pitanje kako je moguće da se stranački sastanci, evo večeras, u 25 minuta do 23 sata, održavaju u zgradi koja je vlasništvo AP Vojvodine? Ja ću vam reći kako je moguće. Zato što ste vi navikli da privatizujete državu.

Dakle, svi ovi vaši rukovodioci, Bojan Pajtić, Čedomir Jovanović, Amir Bislimi, Dušan Elezović, Boris Tadić itd, kada se završe izbori moraće da napuste i Mošinu vilu i zgradu Pokrajinske vlade i da svoje sastanke održavaju u stranačkim prostorijama. Naravno, pod jednim uslovom, da posle izbora uopšte budete imali, bilo ko od vas, organizovanu političku stranku.

Laufer je javio gde je ko i sa kim. Očekujemo i dalje izveštaje sa tih sastanaka. Možda možemo da razgovaramo da li sede funkcioneri AP u objektima AP, s kim sede i s kim razgovaraju i da li je to dobro ili nije, ali ono što je sasvim sigurno, kada završe ovaj mandat, i oni kao i kad je prethodni mandat završio Boris Tadić, on je iz tih objekata u kojima je radio izašao, a nije mu ostao stan od jednog ili dva ara, kao vašem predsedniku posle nepunih godinu dana na prvoj državnoj funkciji kao ministar informisanja u Vladi Slobodana Miloševića, kada se gospodin Aleksandar Vučić, za vreme dok su bombe padale na glave građana Srbije, useljavao u svoj stan od jednog ara koji je dobio od Vlade. Vaš bivši predsednik stranke se useljavao u stan od dva ara i to mu je sve ostalo i to je sve uzeo od građana Srbije. Ni jedan od ovih funkcionera nije uzeto ni jedan kvadratni santimetar stana, niti bilo kog poslovnog ili drugog prostora, od strane građana Republike Srbije. To je velika razlika. Vi to niste nikada uspeli da objasnite.

Zahvaljujem. Reč ima mr Jovan Marković, replika.

Tako da, izvinjavam se što vam je to zasmetalo. Izvolite, gospodine Markoviću. Gospodine Bečiću, mene raduje što ste vi raspoloženi, ali mi je jako žao što zloupotrebljavate svoju funkciju i svoj položaj na razne načine. Upravo ste gospodinu Martinoviću dozvolili malopre da šest minuta govori van teme, opomenuli ste ga na četvrtom minutu, ali čovek je nastavio. On je autoritet, vi ne smete ništa da mu kažete i to je uredu. Ali, vi ste predsednik Skupštine, vi ste predsednik parlamenta gde se štite interesi građana i treba da ga sprečite da ne govori nešto što nema veze sa temom. Znači, ako sam otvorio temu, gospodine predsedavajući, da je SNS, da je ova vlast za prethodne četiri godine dovela hiljade porodica na ivicu bankrota, da je smanjena plata, da su smanjene penzije, da ste u svakoj kući smanjili prihode 15, 20, 30 hiljada dinara, nemojte dozvoliti da odgovor na sve to, odgovor na bankrot porodica u Srbiji bude ovo što smo slušali, što nema nikakve veze sa amandmanom. To je ono što je vaš problem. Što se tiče amandmana, da se vratim na amandman i da kažem gospodinu Martinoviću u replici na njegovo izlaganje, smanjene su plate radnicima u zdravstvu, doktorima 40.000, smanjene su plate profesorima u osnovnom i srednjem obrazovanju preko 20.000, smanjene su plate farmaceutima preko 30.000. Napravili ste bankrot porodica u Srbiji za ove četiri godine. Za to je krivo rukovodstvo o kome sam ovde u amandmanu pričao.

Gospodine Markoviću, isteklo vam je vreme. Vi ste mnogo, mnogo toga promašili, gospodine Markoviću, i zamenili. Prvo ste sa dobijanjem reči po osnovu replike govorili o replici, a onda ste prešli na amandman. Onda ste rekli da gospodin Marković ne treba da govori. Umesto da ste rekli gospodin Martinović, rekli ste gospodin Markoviću. Sami sebe ste pomenuli, da ne treba da govori o onome što je govorio gospodin Martinović, a gospodin Martinović je samo govorio o rukovođenju. Onda ste meni takođe zamerili zašto sam ja osmehom, ne izgovarajući ni jednu reč, ali osmehom propratio vest koja je stigla do mene, da je SNS u Novom Mileševu pobedila 15 prema 2, i to ste mi zamerili što se radujem.

Izvolite, gospodine Markoviću. Gospodine predsedavajući, ukazujem na povredu člana 107. koji u prvom stavu govori o poštovanju dostojanstva Narodne skupštine, odnosno narodnih poslanika. Hoću da vam kažem da to vaše uživanje u vređanju narodnih poslanika zaista prevazilazi sve ukuse. Nemate pravo da na takav način govorite narodnim poslanicima i da vi sudite da li sam ja nešto promašio ili sam nešto pogodio, da li nešto ne razumem ili nešto razumem. Vaše suđenje na tom mestu prerasta u jednu farsu. Ja vas još jednom molim da se uozbiljite i da budete svesni da ste predsednik parlamenta građana Republike Srbije, da ne dozvolite poslanicima pozicije, predsedavajući. Prvo, ja nisam predsednik parlamenta, nego predsedavajući, ja vas molim da poštujete to, gospodine Markoviću, kao što morate da poštujete da ja, po Poslovniku, sam predsedavajući koji mora da upozori narodnog poslanika da ne govori o temi. Takođe, moram da vam objasnim da vi ne možete posle javljanja po replici i repliciranju gospodinu Martinoviću posle toga u sred repliciranja kažete – a sad ću malo da pričam o amandmanu i da se vratite na raspravu po amandmanu, a ne tražite reč na osnovu javljanja po amandmanu i onda još optužite sami sebe, pošto ste rekli, dozvolili ste da gospodin Marković, pokazujete na gospodina Martinovića, optužite samog sebe da zloupotrebljavate Poslovnik. Moramo da pređemo na amandman. Na naziv člana i član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Poštovana predsedavajuća, iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu imati malo bolju komunikaciju. Ja predlažem da se napravi pauza, pošto je vaš kolega potpredsednik Skupštine pre 15 minuta obećao da će ministarka da se vrati vrlo brzo. Ministarke nema, predlažem da se napravi pauza jer ovo što mi predlažemo onda nema nikakvog smisla. Hvala na sugestiji, ali ako želite da pričate o amandmanu, ona je izašla zato što nije dužna da sluša priču između poslanika i dijalog oko nekih hiljaditih stvari, tako da je iskoristila da izađe. Ona nije dužna da sluša… Da li želite da pričate o amandmanu, poštovani kolega, ili ne želite? Tu je njen kabinet i prenećemo. Možete zaista biti toliko uviđajni da može da izađe, ali dajte da budemo ozbiljni ljudi, a ne tračare neke sada da pričamo šta ko radi i ne radi. Ovo je za vas tračarenje, jel?

Drago mi je da je ministarka ušla u salu, a opet moram da izrazim svoje žaljenje što na ovakav način i vi nastavljate diskusiju. Stvarno, niti je to nekome interesantno, niti je zabavno, niti donosi političke poene, pričanje okolo naokolo. Znači, ovde se radi o velikom broju ljudi koji su obuhvaćeni ovim lošim Predlogom zakona. U članu 19. planirano je da se uvećanje plata za svaki sat rada noću poveća za 26% vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog. Znači, naš predlog je da se taj iznos poveća bar na 30%, zato što je činjenica da se pre svega ovaj rad odnosi na one ljude koji moraju da dežuraju, da dodatno svojim angažovanjem ostvare neki proces rada, proizvodnje itd. i da je nedopustivo da sa male osnovice, posle smanjenja plata koja su bila u poslednje četiri godine, pre svega u zdravstvu, u prosveti i u nekim drugim delatnostima, sada samo 26% povećavate za one ljude koji će dežurati noću. Znači, naš predlog je da to ide sa povećanjem od 30%, imajući u vidu da je osnova sa koje oni polaze jako niska.

Nisu tu.

Ovo je još jedan od, kako vi kažete, populističkih amandmana gde predlažemo da se uvećanje plata za svaki sat rada na dan praznika koji nije radni dan poveća sa 110%, koliko ste vi predložili, na 120% vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog. Obrazloženje je takođe slično kao i za noćni rad. Mi smatramo da je nedopustivo smanjenje plata i penzija bilo u prethodne četiri godine, da je osnova sa koje se sada priča o ovom povećanju od 110% zaista niska, da su ljudi koji rade ove poslove vezani za vrlo odgovorne funkcije, vrlo odgovorna zanimanja, vrlo stručna zanimanja i da je bar ovo povećanje od 10% u odnosu na predloženo nešto što bi bilo korektno prema tim ljudima.

Ja se slažem sa tim. Mislim da vrlo neodgovorno politikom SNS i u prethodne četiri godine su građani Srbije dovedeni u poziciju da ne mogu da plaćaju poreze, da više ne treba da se povećavaju cene usluga javnih preduzeća i ustanova jer ljudi danas uzimaju kredite da bi se vratili određeni dugovi i potraživanja javnih preduzeća, da ste kroz sistem naplate preko izvršitelja doveli građane Srbije u veoma tešku poziciju. Žao mi je što gospodin Martinović vrlo pažljivo sluša, ali ne može da čuje od svoje okoline… Ali, naš predlog je da se upravo dodatnim angažovanjem ljudi koje ste postavili na vrlo istaknute pozicije i mesta koji to nisu zaslužili, bar dodatnim njihovim angažovanjem i radom, pokuša napraviti neka dodatna vrednost, da se naprave neke dodatne usluge, a ne da se kroz poreze ide u povećanje.

Sve sam razumeo. Jedino što ne razumem, to je zašto nismo dobili odgovore na pitanja – zašto se večeras u zgradi koja je vlasništvo AP Vojvodine, a ne DS-a, održava stranački sastanak Bojana Pajtića, Čedomira Jovanovića i Borisa Tadića, uz blagoslov novog poslovnog direktora DS-a, zaboravio sam mu ime, sada ćemo da saznamo ime, Beslini, i Dušana Elezovića. E sad, na tom sastanku je, poštovana predsednice, prisutan i gospodin Čedomir Jovanović ujednom bratskom i prijateljskom zagrljaju sa Miloradom Ulemekom Legijom, koji je 2003. godine proglašen za državnog neprijatelja broj jedan.

Ovde je bilo reči o nekim stanovima… Poslaniče, ovde je bilo reči da se na dan praznika koji nije radni dan isplati uvećana vrednost od 120% Ovde je bilo reči, gospođa Gojković, o nekim stanovima od jednog ara, jednog i po ara itd, o tome kako je neko gadljiv na Vojislava Šešelja, koji je bio potpredsednik Vlade, a evo, gle čuda, fotografije Vojislava Šešelja sa tadašnjim svojim političkim saveznikom, tadašnjim predsednikom DS-a.

Poslaniče, molim vas, isključili ste mikrofon. Poslaniče, isključili ste slučajno mikrofon. Ne mogu stereo da vodim sednicu, sa vama ću posle da razgovaram.

Ovde su Crvene beretke, ovde je Arkan. Na ovoj slici su Živković i Arkan u prijateljskom rukovanju. Ovde su Šešelj i tadašnji predsednik DS, i na ovoj fotografiji je, gospodine Jovane Markoviću, ovaj vaš novi lider, novog DOS-a Čedomir Jovanović, koga ovako bratski i prijateljski grli Milorad Ulemek, zvani

Jedino ne znam da li ste se dogovorili da će vam premijer, ako pobedite na izborima, ostati Zoran Živković, ovaj veliki Arkanov prijatelj, ili ste u međuvremenu našli novog kandidata za premijera. Replika. Naravno, poštovana predsedavajuća da tražim repliku, nekoliko puta gospodin Martinović je pomenuo moje ime i postavio mi nekoliko pitanja, a suštinsko pitanje koje je postavio - koja je alternativa. Nije teško, gospođo predsedavajuća biti alternativa onom režimu i onoj politici koja je ljudima koji se bave zdravstvom, doktorima smanjila platu 40 hiljada. Nije problem biti alternativa politici koja je profesorima smanjila platu 30 hiljada. Nije problem biti alternativa politici koja je u svaku kuću, u svaku porodicu u prethodnih četiri godine zavukla ruku u džep, smanjila prihode, smanjila mogućnosti i šanse za neko normalno funkcionisanje svake porodice. To što se ljudi okupljaju da se udruže protiv te politike, je vaš problem. To što je vaš problem, to znači da je nada za građane Srbije. Naš predlog jeste da postoji alternativa i da ćemo vratiti dostojanstvo i prosvetnim radnicima, i doktorima, i farmaceutima, da će ljudi imati platu vrlo brzo na nivou na kome je to bilo pre ovih svih smanjenja. Ono što sam se zaista, gospođo predsedavajuća nadao to je da vi imate malo više autoriteta od vašeg kolege Bečića, koji je dopustio pre nekoliko minuta da šest minuta gospodin Martinović priča o svemu, osim o amandmanu. Vi ste to negde presekli malo ranije, ali ono što zabrinjava, svaki put kada pomenemo koliko su građani Srbije oštećeni, koliko je svaka porodica u Srbiji oštećena, koliko su smanjene šanse za razvoj, vi pominjete neke stvari koje su potpuno nebitne, mašete nekim slikama koje niko drugi ne vidi, mašete nekim podacima koje niko ne vidi. Samo bih još jednom da kažem da nisam čula odgovor na moje pitanje - odakle dolazi do povećanja prekovremenog rada, odnosno raznih uvećanja o kojima će sada biti nekoliko članova. Od povećanog zalaganja smo mi već i povećali plate ovog puta, iako se nije očekivalo da će to biti moguće. U programu sa MMF-om bilo je predviđeno da se plate ne povećavaju čitave tri godine. Sada se pitanje postavlja, ako hoćete da uvećanja budu veća da li to znači da koeficijenti treba da rastu sporije, odnosno da osnovica treba da raste sporije, ili to znači da treba da se dižu porezi u odnosu na već visoke poreske stope koje se u Srbiji plaćaju. Drugo, ja zaista mislim da kada neko govori i obećava, ne znam kakav porast i povećanje plata i dostojanstva nastavnicima i prosvetarima, da on onda unižava njihovo dostojanstvo, jer misli da su oni naivni i da im nije jasno da u narednim godinama uvećanja plata mogu da budu onolika koliko budemo povećali budžetska sredstva inače, ćemo se u suprotnom vratiti na put ka bankrotu, na kom smo bili pre godinu i po dana. Mislim da je građanima Srbije dosta demagogije. Mislim da je vreme da im se nude alternative koje ne uključuju demagogiju i kupovinu glasova na osnovu zapravo nedostojanstvenog tretmana njih.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao što sam rekao i pre neki dan kada je Zoran Živković obznanio da će biti novi premijer Srbije, rekao sam da je to veliki dan za srpski parlamentarizam i sa srpsku političku istoriju jer će građani Srbije konačno da znaju šta ih čeka ako novi DOS pobedi na izborima. Dobro je što je gospodin Jovan Marković danas u ime DS i tog novog DOS-a rekao ko je alternativa Aleksandru Vučiću. Dakle, da ponovim i da rezimiram, dostojanstvo prosvetnim radnicima, dostojanstvo učiteljima, vaspitačicama, lekarima, medicinskim sestrama, vratiće Bojan Pajtić, Čedomir Jovanović, Amir Bislini, Dušan Elezović, Boris Tadić. To su novi ljudi puni znanja, puni energije, znaju kako da se izbore sa ekonomskim i socijalnim problemima i naravno na čelu sa novim premijerom Vlade Republike Srbije, Zoranom Živkovićem, dobrim prijateljem Legije, Arkana, Crvenih beretki i tako dalje. I, dobro je, mi iz SNS kažemo građanima Srbije idemo na izbore sa Aleksandrom Vučićem kao liderom i vam nudimo politiku Aleksandra Vučića, a vi gospodine Jovane Markoviću ustanite i kažite nudimo politiku Bojana Pajtića, Čedomira Jovanovića, Bislinija, Elezovića, Zorana Živkovića, Borisa Tadića. Nije nikakav problem. Dakle, mi nudimo Vučića, vi nudite sve ostale, Pajtića, Bislinija, Borisa Tadića, Zorana Živkovića. Ako je to alternativa za Srbiju, znači, vraćamo se u 2000, 2001, 2002. godinu, 2003, 2007, 2008. 2010. godinu, pljačkaške privatizacije, ostavljanje ljudi bez radnih mesta, bez plata, bez dostojanstva u državu koja nema nikakav prosperitet. Replika. Građani Srbije su 2012. godine poverovali da Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu ministri Slobodana Miloševića, nisu bili u Vladi kada je inflacija bila 80, 90%, kada je Srbija bila pod sankcijama, kada su građani živeli sa prosečnim platama od 20, 30 maraka, kada su plaćali taksu da izađu iz Srbije. Poverovali su da su to neki drugi ljudi i da oni mogu da sprovode neku drugu politiku. I, četiri godine, videli smo rezultate te politike. Ta politika dovela je do daljeg osiromašenja građana Srbije. Građani Srbije danas žive u zemlji koju strani investitori obilaze. Građani Srbije danas žive u zemlji u kojoj vlada cenzura u kojoj se ne poštuju osnovna demokratska prava. Građani Srbije danas žive u zemlji u kojoj raste stopa kriminala, u kojoj kriminalci se oslobađaju u sudovima i imaju punu podršku političkog vrha.

Kako da vodim sednicu ako svako viče na mene da ima pravo na repliku? Pa, vi niste ovlašćeni, vi ne možete kada se spomene DS, da vi smatrate zato što ste član, da, ali mora u pežurativnom smislu. Član 104. stav 3. sedite pročitajte dok govori Veroljub Arsić. Dame i gospodo narodni poslanici, pa nije SNS pisala istorijsko pomirenje između politike Slobodana Miloševića i Borisa Tadića, nego ste baš vi to pisali. Nemamo ništa protiv toga samo što nas optužujete za neke stvari koje ste vi radili. Ovde sada kolege poslanici pričaju o zaposlenima u javnom sektoru da ih je neko opljačkao. Pa nismo mi, nego vi. I svaki put kada obećate, kako ćete nešto da vratite, kažite – kako, baš me interesuje? Kažite - hoćete da prodate „Telekom“, hoćete da prodate „Elektroprivredu Srbije“, kažite – više, tako jedino možete da vratite. Kažite – novi guverner ima da štampa novac na Topčideru da vas vratimo u 1993. godinu ili zadužićemo državu dok sve vas ne prodamo. Zaboravili ste na realni sektor. To vas stalno podsećam. Realni sektor je taj koji izdržava sve nas ovde i javni sektor, i opštine, sve, i prosvetu, i zdravstvo. Iz realnog sektora se puni budžet. Upropastiste bruto proizvode, samo u toku 2009. godine iz zemlje vam je izletelo 6,5 milijardi evra. Hoćete da kažete – to nije tačno. Šest i po milijardi evra su vam izneli ispred nosa i izvinite ima pravo da sumnjam da je deo tih 6,5 milijardi 2009. godine završio u džepovima kod nekog ko je tada vodio državu, a to je bila DS. Pa, jedanput raščistite konačno sami sa sobom šta to Ako hoćete ponovo da zadužujete, ne može, kažite lepo građanima, neka znaju šta ih čeka.